Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Kao i svake srijede na početku plenarne sjednice imamo iznošenje stajališta klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika. Prvi na redu je Klub zastupnika MOST-a, poštovani kolega, ne Božo Petrov nego Miro Bulj, izvolite.

Sada kada najviše trebamo ulagati u ljude taj novac jer puno više od ovih sredstava koja će nam doći iz blagajne EU gdje i Hrvatska to uplaćuje u velikim iznosima, puno više uplaćuju ljudi, ljudi koji su iselili zbog loših politika, 2/3 Hrvatske koje su prazne i koji su iselili vani i koji kroz doznake iz inozemstva svojim roditeljima i svojoj rodbini šalju puno više novca, godišnje dvi milijarde EUR-a tj. 5 milijardi kuna godišnje. Ovdje mi govorimo o iznosima koje bi trebalo ulagati u čovika, u OPG-ovce, u obitelji, ne spominju se, vrlo malo. Trebalo bi govoriti o malim obrtnicima i malim poduzetnicima da opstanu na tim područjima iz kojih ste lošim politikama, katastrofalnim politikama, politikama koje nisu provodili čak svi okupatori koji su prošli do '90.-te godine na tim područjima jer je rezultat razlog toga, rezultat je da su ta područja iseljena. Ako su ta područja iseljena u koga moramo ulagati? Čovik mora biti centar svega, kako u zakonodavstvu, a poglavito kad se radi o sredstvima. Moju Dalmaciju ste gospodo uništili. Još prije 3.g. ova vlada aktualna koja maše brojkama sada i sredstvima iz EU, opet ponavljam, da više naši građani koji su iselili, mladi ljudi, uplaćuju godišnje kroz doznake, to je iz službenih podataka Hrvatske, ne narodne banke, da puno više oni uplaćuju nego šta je ovaj iznos o kojemu mi govorimo. Da bi vratili te ljude, nama je cilj vratiti, opstanak ljudi na ovome području i povratak ljudi, vlada u Splitu prije 3.g. obećala je dvi milijarde kuna projekata za Splitsko-dalmatinsku županiju. Znate kolko je Kerumova i HDZ-ova koalicija napravila, Ante Sanader, jel je Ante Sanader beg županije, znate li kolko je ostvareno kolegice i kolege? Ništa, nula u Dalmaciji.

Predgrađe Splita sa svim svojim potencijalima, tako i područje Dalmatinske zagore, ključni infrastrukturalni objekti za koje se aktualni župan kleo da će imati šator ovdje ako se ne ostvari, to su prometne vertikale spoja sa Splitom. Ništa nije napravljeno, ništa, nula. Dalmacija je ispražnjena, poglavito zaleđe. Ključni projekti koje bi morali imati i koje bi jednostavno mi morali potencirati. Pa dal je normalno da 6000 hektara u Sinjskom polju nema metra navodnjenoga? Bistra Cetina prolazi kroz Sinjsko polje. U Izraelu imamo jedan izvor, nekoliko izvora, više, više imamo mi, manji izvor pritoka rijeke Cetine izbaci u jednome danu nego u godinu dana svi izvori u Izraelu. Oni su navodnili sve, pustinje su napravili poljoprivrednu površinu, a u nas korov raste, korov. Nisu kriv narod, nego mi kao tijelo koje odlučuje o narodu koje bi moralo isključivo svaki zakon, pa i ovaj oporavak, ovaj fond bi trebao biti za čovika, a ne za interesne skupine. Pričate o digitalizaciji u pravosuđu. Ma o čemu vi pričate? Pa vi niste sposobni nadigitalizirati da se elektronski i dopisno glasa na izborima.

Zemlja smo vrlo talentiranih i mnogim vještinama obdarenih ljudi. Ponekad u šali kažemo da imamo gotovo 4 milijuna nogometnih izbornika, isto toliko vrhunskih epidemiologa, modnih stručnjaka, nažalost na prste jedne ruke možemo nabrojati stručne, međunarodno priznate ljude za borbu protiv korupcije. Zato bih danas još jednom govorio o epidemiji koja sustavno uništava ovu zemlju, o epidemiji korupcije. Gdje i kako ona nastaje? Koji su osnovni uvjeti da bi ona nastala i onako narodski, tko tu koga korumpira? Kao i svaka pojava na ovome svijetu korupcija je nemoguća bez ljudskog faktora, bez političke pozicije, bez interesa i naravno bez onog najbitnijeg, bez novca i to onog najslađeg, tuđeg novca odnosno novca poreznih obveznika. Lokalni izbori su pred vratima, mnogi kandidati pomalo otkrivaju svoje programe, ali malo tu čujemo o korupciji i borbi protiv nje. Sve je to na jednom načelnom nivou. Ljudi moji, borba protiv korupcije nije zgražanje nad činjenicom da se ona dogodila i nije zluradi podsmjeh kada vidimo kako uhićuju ljude, a oni se skrivaju pod kapuljačama svojih dizajnerskih kaputa. Ne, to nije borba protiv korupcije. Mi se naslađujemo kaznama, uživamo što su sve navodno maznuli dok im se to ne dokaže i tu stvar staje, ali ostaje osnovno pitanje gdje su novci, popala maca. Strahota korupcije nije isključivo u tome u materijalnoj šteti. Puno je opasnija ona šteta koju korupcija čini razarajući moralno tkivo našega naroda. Poručio bih tu još jednom uvaženom zastupniku Pupovcu i hrvatskog i srpskog i bilo kojeg naroda koji živi u ovoj zemlji jamčim vam da je među ljudima koji pune autobuse i vlakove za neke druge zemlje tražeći neku bolju budućnost puno onih koji ne odlaze samo zbog male plaće. Nego onih koji jednostavno više ne mogu više gledati što korupcija čini ovoj zemlji. Učinimo dakle prvi korak, shvatimo da u borbu protiv korupcije moramo krenuti prije nego što se ona dogodi. To su koraci koje moramo poduzeti. Regulirati javnu nabavu, spriječiti sukobe interesa, uvesti red u zapošljavanje, smanjiti koruptivne rizike. Sve su to koraci koje moramo poduzeti kako bi se uspješno borili protiv zmije korupcije dok je ona još u jajetu. Svaka čast radu ovog sabora koji pokušava donijeti mnoge antikorupcijske zakone i stvoriti okvir, ali nažalost često se osim donošenja zakonskog teksta jako malo napravi u stvarnosti. Bacit ćemo pogled i na činjenicu da smo jako nisko na ljestvici percepcije korupcije. Da su neke uvažene europske demokracije tu daleko ispred nas pa čak i prve. Što se u stvari zbiva u tim zemljama? Nisu. Zašto nisu? Zato što su svoju zemlju očistili, a sada korupciju izvoze. Oni trguju korupcijom i korumpiraju u drugim zemljama. Evo samo nekoliko primjera. Amerikanci su zakuhali ogromnu aferu sa dijalizom, nadam se da se i toga sjećate i ljudi koji su nažalost ostali bez života. Proizvođači automobila naveliko muljaju sa emisijama ispušnih plinova i to je samo vrh popisa. Što dakle trebamo shvatiti? Da se korupcija događa svakome i da naše lokalne i regionalne samouprave teško prihvaćaju ideju da ju trebaju iskorijeniti, ali vratimo li stvari na početak sve je kao što govorim u gotovo svakom svojem izlaganju vrlo jednostavno. Kako ćemo obogatiti proračune gradova, općina, županija ako ne možemo kroz pojačani priljev sredstava, pa pogledat ćemo gdje nam curi novac, pogledat ćemo curi li nam kroz proračun 5, 10, 15, 30% novaca, upropastit ćemo i satrati tu korupciju i eto nam novca nazad u proračunu. Pa ćemo ga uložiti i dobro pripremljene projekte i time poboljšati kvalitetu naših ljudi u lokalnim zajednicama. Kada tako krenemo raditi, kada usvojimo međunarodne standarde prevencije korupcije bit će užitak gledati lokalne samouprave kako rastu, kako napreduju, bit će lijepo gledati kako nam rastu plaće, kako nam rastu mirovine, kako se mladi vraćaju u svoju Hrvatsku. Još ću jednom ponoviti bili oni Srbi, Hrvati, Marsovci ili stanovnici Bete Centauri bit će lijepo gledati [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] kako se više ne moramo bojati za budućnost svoje zemlje [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] i svojih unuka. Hvala vam lijepa.

Zahvaljujem predsjedniče, evo u zadnji čas sam se javila zapravo da upozorim na jednu praksu koja se ponavlja. Zapravo smo šokirani jednom bizarnom viješću o tužbama Hrvatske turističke zajednice protiv Paula Bradburyja, novinara i vlasnika portala Total Croatia News.

Zahtijevamo hitno povlačenje tužbi i smjenu direktora Kristjana Staničića. Riječ je čovjeku koji je svojim djelovanjem nedvojbeno zadužio hrvatski turizam, a umjesto toga pokušavaju ga zastrašiti i uništiti. Kada bi porezni obveznici dobili priliku da sami biraju koga će financirati, novac za promociju turizma mnogi bi sigurno radije uložili u znanje i rad stručnjaka poput Bradburyja umjesto u bilo koga od 300-tinjak direktora turističkih zajednica. Žestoko ćemo se protiviti svakom obliku zastrašivanja i napada na novinare, aktiviste i građane. Bilo kakav pokušaj ograničavanja slobode govora, a u Hrvatskoj im svjedočimo gotovo svakodnevno, smatramo neprihvatljivim, pa ćemo raditi i na proceduri odnosno zakonskim izmjenama koje bi onemogućile da uopće dođe do ovakvih tužbi. Sloboda govora predstavlja kamen temeljac svakog demokratskog društva i prvu liniju obrane svih ostalih sloboda. Osim što vjerujemo da otvorena i javna rasprava o bilo kojoj temi nema alternativu, povijest nas uči da proganjanje i ušutkivanje neistomišljenika, cijelo društvo čini intelektualno, ali i ekonomski siromašnijim. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi. Sada ćemo napraviti stanku. Nastavit ćemo u 10 sati i 15 minuta, kako smo najavili. Imamo jako puno prijavljenih govornika, 11 kluba za sada i 40, ako se ne varam, pojedinačnih rasprava, tako da nas sasvim sigurno čeka duga rasprava.

će biti zaista problem za sve buduće generacije. Izvolite kolega Tomašević. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na temu nečega što zvuči jako bitno, Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021.-2026. g. međutim, onda već u dodatku se to toliko razvodni da onda zapravo ostaje nebitno. Znači informacija o sažetku nacrta. Vi tvrdite da je taj dokument gotov i da on postoji, ali iz nekog razloga ste nam dali samo sažetak. Mislim to je, ispada da je zapravo Nacionalni plan oporavka i otpornosti najveća državna tajna. Toliko državna tajna da niti mi u zakonodavnom tijelu iz kojeg izvire mandat izvršne vlasti, ne možemo dobiti taj dokument. Toliko je to državna tajna. Valjda zato da ne ugrozimo nacionalne interese, ili kao što vi to volite reći u HDZ-u, zato što ne volimo Hrvatsku. Da ne bi kritizirali cjeloviti dokument, jer kako kažete, zato što mi navodno ne volimo Hrvatsku, ali volite Hrvatsku vi koji prema ovom sažetku, a prave projekte ne vidimo, nećemo napraviti pravi razvojni zaokret za koji nam je ovo zadnja šansa. Mi smo u Možemo još upozoravali u listopadu i tražili da raspravljamo o ovom Nacionalnom planu da ga napravimo na vrijeme, da raspravljamo o njemu u HS-u jer Sabor provodi sve reforme zakonodavne koje su nužne, prema kojima bi se uopće ti projekti mogli i realizirati. Međutim, umjesto toga, bojim se idemo, ne na put oporavka, nego put bez povratka ako ne napravimo razvojni zaokret za koji nam je sada zadnja šansa. S druge strane, što se tiče otpornosti, u ovom planu ima jako puno otpornosti i projekata koje vidimo već zadnjih 15 godina, iste projekte koji se provlače iz strategije u strategiju i to je ono što se reciklira u ovom planu, to je ono što je zapravo najzelenije u ovom Planu, znači projekti o kojima ćemo govoriti, konkretni projekti koji se 15 godina ponavljaju iz strategije u strategiju i [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] već su dobili novaca za to iz EU fondova [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] ali se nikad nisu realizirali. Kolega Štromar, izvolite. Drago mi je danas ste ovdje i da ćemo raspravljati o tome što nas očekuje sljedećih nekoliko godina, koja sredstva su nam na raspolaganju i što ćemo raditi. Ovo je na 80-tak stranica, ovaj dokument, mislim da svatko pametan može iščitati u kom smjeru hoćemo ić, koja politika je Vlade i što građani mogu očekivati. Posebno mi je drago da poduzetnici će ugledati danas taj dokumenat isto i oni će vidjeti, moći će se pripremiti za sve aktivnosti koje slijede, a aktivnosti nisu male i zato, evo tražim stranku u ime HNS-a i nezavisnih zastupnika da još jedanput pregledamo dokumenat i da sudjelujemo aktivno u raspravi. Onda ćemo nastaviti s radom pa sada pozivam predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da predstavi dokument. Isto tako vas molim još jednom, dakle za replike držite pločicu dok se, dok ne bude jasno da vas je registrirala kolegica ili kolega. Hvala vam lijepa. Izvolite predsjedniče Vlade.

Dobar dan. Evo, sa mnom je danas i veliki broj ministara koji će, ja vjerujem, u sadržajnoj raspravi sudjelovati u diskusiji sa zastupnicima o ovoj Informaciji o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene saborske zastupnice i zastupnici, dopustite mi da odmah na početku odgovorim na ovaj vaš upit o tome zašto je pred vama dokument od 80 strana, a ne dokument od 700 stranica. Dakle, kao što znate Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji će biti fuzioniran sa nacionalnim programom reformi je u svojoj naravi akt kojeg usvaja Vlada, Vlada RH, a ne Hrvatski sabor. Ja sam u nekoliko navrata kada sam bio pred vama tijekom ovoga mandata rekao da ćemo mi prije nego što Vlada usvoji taj dokument o njemu održati raspravu u Hrvatskom saboru. I upravo zbog toga smo 1. travnja, ne kao šala, nego kao važna informacija za zastupnike i zastupnice uputili u Hrvatski sabor ovaj dokument od 80 strana koji u svojoj naravi pokriva sve što je bitno, sve što je relevantno u velikom dokumentu od 700 strana. Tu je ja mislim moj savjetnik Savić Zvonko, ne znam jel imate uza se ovaj veliki dokument pa samo ga pokažite za ove koji misle da ga krijemo kao zmija noge, da papir stvarno postoji. Stvarno postoji, evo ga vidite to je ovaj bucmasti papir tamo. Evo. [[Pljesak.]] E vidiš, ako smo dobili aplauz na početku to je već dobro. Hvala vam. Zašto, zašto smo uputili ovakav dokument u strukturi koji nije baš mali, kad nešto se zove sažetak, ima 80 strana možda po nekoj metodologiji to zvuči loše, ali našli smo to kao najprimjereniju riječ s obzirom da ovaj veliki dokument prepun podataka o pojedinim ulaganjima i reformama koje se spominju u nacionalnom planu. Dakle, to je prvo. Zbog toga što se još uvijek tijekom travnja ne samo omogućuje resorima da dopunjuju dokument, da osluškujemo vaše sugestije, da nastavimo intenzivne konzultacije koje mjesecima traju sa službama Europske komisije, jednako kao što radi hrvatska Vlada rade i druge vlade, željeli smo imati ovu javnu raspravu. Vi koji ste, siguran sam dobro se pripremili za ovu raspravu mogli ste vidjeti na web stranici komisije od 27 država članica svega 15 ima napravljenu web stranicu o ovom planu, 12 uopće nema, nema nikakvu informaciju. Znači ima nekih koji su čak manje transparentni nego mi. I to je isto važno za reći. Koliko je zemalja održalo parlamentarnu raspravu o nacrtu akta njihovih vlada kojeg još nisu usvojili nego ga još uvijek dovršavaju prije nas nisam baš siguran da ih ima puno. Izbrojili smo 2 ili 3 u ovom trenutku, ali nemamo pouzdane podatke.

I treća stvar koju bih htio još naglasiti je, jer vidim da je i ta tema, tema privatno, tema javno, ulaganja, kome taj novac ide. Dakle, ovo nije novac iz helikoptera. Ovo nije novac koji će Vlada putiti kroz neki bojler i dati ga svim privatnim kompanijama koje ga u ovom trenutku nakon krize trebaju. Što ja razumijem da ga trebaju, ali to nije to. To nije svrha i namjera instrumenta koji se zove oporavak i otpornost. Evo, toliko za uvod, a sada bih ga želio predstaviti malo detaljnije. Mi smo se sa pandemijom korona virusa kao zdravstvenom ugrozom bez presedana u zadnjih 100 godina suočili kao i čitav svijet. U svijetu je do sada umrlo 3 milijuna ljudi. U Hrvatskoj blizu 6.400 naših sugrađana. To je za cijelo društvo, a posebno za obitelji onih koji su preminuli nenadoknadiv gubitak i poziva nas sve na visoki stupanj odgovornosti. Prije nešto više od godinu dana nitko nije mogao ni slutiti u kojoj mjeri i kojom brzinom će nam se život promijeniti. U tim okolnostima intervencija države je bila nužna radi zaštite zdravlja i života, a instrumenti socijalne države pokazali su se nezamjenjivima u spašavanju gospodarstva, radnih mjesta i osiguranju naknada onima koje je ova kriza najteže pogodila. U tu svrhu osigurali smo naknade brojnim radnicima, onima koji bi vjerojatno kod svojih poslodavaca ostali bez posla, bez egzistencije. Njih je do sada prema podacima HZZ-a oko 685.000, poslodavaca je oko 120.000. Omogućili smo im novac za plaće, omogućili smo im novac za likvidnost. Ujedno smo kao što ste vidjeli ovih dana donijeli i odluku o covid dodatku za umirovljenike, ne kao predizborni potez nego kao izraz društvene solidarnosti onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu. I to njih 860.000 umirovljenika za koje ćemo izdvojiti 600 milijuna kuna. Otpisom poreza i doprinosa država se odrekla do sada 13 milijardi kuna prihoda, a uz to su izravni proračunski izdaci za financiranje kriznih mjera dosegli 19 milijardi kuna. Od toga ukupno 10 milijardi kuna za očuvanje radnih mjesta, a 2 milijarde kuna za dodatne troškove u zdravstvu. Ukupno je korona kriza do sada Hrvatsku koštala 32 milijarde kuna što je na razini 8,7% BDP-a. Nažalost pandemija nije bila jedina nedaća. Ukupne štete dva razorna potresa su procijenjene na 129 milijardi kuna. To je 82% ovogodišnjeg državnog proračuna. Sve je to ogroman izazov za hrvatskog gospodarstvo, za naše građane i ono što je ključno danas kada postoji cjepivo da se možemo nadati da ćemo u slijedećim mjesecima obuzdati epidemiju, ući u fazu gospodarskog oporavka, obnove od potresa i jačanja otpornosti na buduće krize. U prilog tome govore i prognoze Europske komisije koje predviđaju rast od 5,7% gdje bismo uz Francusku i Španjolsku trebali imati najveći rast u ovoj godini. To nije slučajno jer je to izravna posljedica ranije spomenutih mjera očuvanja gospodarske aktivnosti i ubrzanog korištenja europskih fondova i mjera koje su ublažile posljedice krize. Cilj nam je očuvati radna mjesta, podići zaposlenost, podržati naša poduzeća i osnažiti njihovu konkurentnost. Kao članica Unije, imamo povijesnu priliku da upravo ovim europskim sredstvima za koja smo se snažno zalagali pred kraj prvog mandata naše Vlade, u narednih 7 g. na raspolaganju kada zbrojimo i višegodišnji financijski okvir i EU iduće generacije, još 5 milijardi eura koje treba potrošiti i apsorbirati iz ovog prethodnog višegodišnjeg financijskog okvira, ukupna ulaganja će biti 30 milijardi eura u ovom desetljeću. To je 227 milijardi kuna. To je više nego što je Hrvatskoj naravno na ovaj način ikada novaca bilo na raspolaganju. 5,5 prethodna financijska perspektiva, 9 iz svih europskih fondova i regionalne politike, dakle kohezija, 4,2 milijarde poljoprivreda, 182 milijuna eura ruralni razvoj, 270 ribarstvena politika, 250 unutarnja sigurnost, 96 Fond za pravednu tranziciju, 717 za sada EU Fond solidarnost plus izgledno još 300 milijuna eura za Banovinu i ovih 9,9 milijardi iz mehanizma za otpornost i oporavak. Ovih 9 milijardi a čak 6,3 bespovratna je 12% hrvatskoga BDP-a 2020. Takvu visoku razinu nema ni jedna druga država članica EU-a, prosjek tih sredstava iznosi 3,7% Ako promatramo ovaj iznos po stanovniku, imamo dvostruko više od prosjeka EU-a, jedino je Grčka po tom pokazatelju ispred Hrvatske. Mi imamo 1500 eura po stanovniku. Do kraja 2023. kao što znate, dakle ovaj dokument koji je pred vama se odnosi na 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava a do 2023. možemo tražiti dodatnih sredstava sa 3,6 milijarde eura, svi to rade uglavnom ovako u trokoraku, bespovratna sredstva iduće generacije, višegodišnji financijski okvir, eventualni zajmovi do 2023. Plan oporavka i otpornosti treba nam pomoći da čim prije prebrodimo krizu. Naš je cilj iskoristiti ova sredstva za zamah razvoju Hrvatske, ubrzanje tehnološke modernizacije gospodarstva, preusmjeravanje gospodarstva prema onim granama koje će osigurati i veću konkretnost, bolje korištenje prirodnih resursa. Želimo izazove pretočiti u prilike, sve naše razvojne potrebe i izazove mi smo prepoznali u nekoliko strateških dokumenata koji su svi povezani sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. I program Vlade za četverogodišnje razdoblje i Nacionalni program reformi i specifične preporuke Europske komisije koje smo pratili sve ove godine i mjere za sudjelovanje u ERM II koji na vodi do članstva u Euro zoni a naravno, najširi okvir je akt koji je usvojio Hrvatski sabor prije svega nekoliko mjeseci, a to je Nacionalna razvoja strategija. Pod gospodarskom oporavkom, mi ponajprije mislimo na usmjeravanje investicija na one sektore koji kratkoročno i srednjoročno jamče ubrzan gospodarski rast i očuvanje radnih mjesta. Pod jačanje otpornosti razumijevamo reforme koje će državne institucije dugoročno učiniti učinkovitim, racionalnim i prilagođenim potrebama gospodarstva. Koje su komponente Nacionalnog programa oporavka i otpornosti? Mi smo radeći na ovom dokumentu od sredine kolovoza odlučili da se on koncipira na bazi 5 temeljnih komponenti, gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe, državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje, tržište rada, socijalna zaštita i zdravstvo a dodali smo tome i obnovu zgrada kao posebnu inicijativu jer smo smatrali da je u kontekstu oporavka od posljedica potresa i ova komponenta izrazito važna. 54% sredstava ovoga plana uložit ćemo u gospodarstvo. Uložit ćemo u jačanje u konkurentnosti, zelenu tranziciju gospodarstva, 6 milijardi kn, od čega 2 milijardi kn u turizam, 5 milijardi u energetsku tranziciju, 1 milijardu u projekt biorafinerije u Sisku. 5,5 milijardi u razvoj konkretnog i održivog prometnog sustava, želimo dekarbonizirati promet i postići europski cilj od najmanje 15% udjela obnovljivih izvora energije u sektoru prometa. To obuhvaća i najveću investiciju u istraživanje, razvoj i proizvodnju vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture od 1,5 milijardi kuna. Ulaganje u vodno gospodarstvo, učinit ćemo dostupnom vodu za piće za oko 93% stanovnika te osigurati pročišćavanje otpadnih voda. Osigurat ćemo bolju pokrivenost države širokopojasnom infrastrukturom, sveukupno kroz plan oporavka, 15 milijardi kuna je usmjereno prema poduzetnicima izravno a neizravno na ovaj ili onaj način, gotovo sva sredstva završit će u privatnom sektoru. Mi ćemo 10% sredstava uložiti u funkcionalno povezivanje jedinica lokalne i područne samouprave, 15% uložit ćemo u području znanosti i obrazovanja, povećat ćemo udio djece koji su obuhvaćeni ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem sa 81 na 96, povećat ćemo 16% broj diplomanata tercijarnog obrazovanja iz prirodnih znanosti, matematike, računarstva, inženjerstva, proizvodnje, građevinarstva na 1000 stanovnika u dobi od 20 do 29 s trenutnih 18,6 na 21,5. 4% sredstava odnosno preko 2 milijarde kuna, uložit ćemo u stvaranje uvjeta za otvaranje što veći broj radnih mjesta radi povećanja stope zaposlenosti sa 66 na 70% do kraja 2024. godine. Sredstva ćemo uložiti i olakšan pristup obrazovanju odraslih radi uključivanja 30.000 osoba u sustav vaučera. 5% odnosno 2,5 milijarde kuna je predviđeno za zdravstvo, time ćemo povećati primjerice stopu preživljavanja od raka sa 46 na 51% i spasiti oko 5.000 života. Nastavit ćemo sa funkcionalnom integracijom bolnica, jačanjem dnevnih bolnica te smanjiti broj slučajeva akutnog liječenja za 10% 12% sredstava će ići u obnovu zgrada nakon potresa radi veće energetske učinkovitosti, više stambenih i javnih zgrada za smanjenje potrošnje energije za grijanje i toplinskih potreba. Nekoliko riječi o ovom širem reformskom okviru za oporavak i otpornost. Dakle, mehanizam ima jasan reformski okvir i smjernice, ovaj plan koji je usvojen na razini EU vrijedi za sve države članice i svi se vode određenim kriterijima kako da ga prilagode svojim realnim potrebama razvoja. Mi smo usmjerili 26% ukupnih sredstava na ispunjavanje ciljeva digitalne tranzicije, znate da je prag 20% Usmjerili smo 44% sredstava za postizanje ciljeva zelene tranzicije, tako samo znatno više i od onih minimalnih 37%, pri tom smo kod svake reforme investicije u potpunosti poštovali načelo ne nanošenja značajne štete i to u skladu sa borbom protiv klimatskih promjena. Mi smo također kroz plan oporavka učinili napor koji će pomoći Hrvatskoj da obnovimo porušeni i Zagreb i Banovinu i druge županije od potresa. Važnost je gledati komplementarnost ovoga dokumenta i višegodišnjeg financijskog okvira, oni su međusobno povezani i ne mogu se sva ulaganja i sve investicije provesti, niti je to realno očekivati da budu provedene kroz instrument oporavka i otpornosti. Mi ćemo sa HS-om raspraviti i dokumente koji će se odnositi na višegodišnji financijski okvir, na tom poslu Vlada također predano radi. Tu je sredstava još više, duplo nego ovih o kojima govorimo danas i upravo zbog toga Sabor će biti u cijelosti i upućeni, i informiran, i znati će koje su to najbitnije odluke i koja su to područja u kojima vidimo mogućnosti ulaganja u budućnosti. Riječ je o dokumentu koji premda ga Vlada usvaja, po našem dubokom uvjerenju zavrjeđuje javnu raspravu. Mi smo ovaj dokument najprije predstavili i našim socijalnim partnerima, predstavnicima sindikata, predstavnicima poslodavaca, razgovarali smo s njima o ovom dokumentu i to prije nego što ga je Vlada usvojila. Dokument je dostupan na posebnoj stranici svima koji žele o njemu nešto kazati ili ga komentirati. Sada je to vrijeme, cijeli travanj je vrijeme u kojem očekujemo različite impute i dokument nije zatvoren. Bilo bi puno više u smislu poštovanja Sabora lošiji scenarij da smo donijeli dokument koji je u potpunosti gotov i usvojen na Vladi, tada Sabor ne bi mogao sugerirati ništa. Mogao ex post kazati sviđa nam se ili nam se ne sviđa. Sada smo u fazi dijaloga, zato se ova rasprava i odvija i mi smo otvoreni za sugestije u ovom dokumentu to je smisao ove rasprave. I dojam je moj da je kroz niz rasprava na saborskim odborima bilo i konstruktivnih sugestija. Što mi u biti želimo?

Čuo sam da neki danas tumače što to znači volit Hrvatsku. Pa mi isto volimo Hrvatsku, pa smo se onda trudili u prvom mandatu znate da ta Hrvatska koju jednako volimo svi, ja ne mislim da neko Hrvatsku ovdje voli više, a neko manje, bude Hrvatska sa manjim porezima i sa rastom plaća i naknada, da bude Hrvatska s padom nezaposlenosti i rastom zaposlenosti, da bude Hrvatska sa smanjenjem javnog duga i tri uzastopne godine bez deficita, dapače, sa suficitom, da bude Hrvatska sa većom poslovnom atraktivnošću, sa investicijskim kreditnim rejtingom, sa padom kamatnih stopa, s rekordnim turističkim sezonama i sa ubrzanim korištenjem europskih fondova i nikad većim ulaganjima u modernizaciju niza aspekata naše zemlje. I upravo zato se veselim da ćemo mi na kraju našeg drugog mandata se vozit Pelješkim mostom, gledat kako LNG terminal donosi Hrvatskoj prihode, gledat rast poljoprivredne proizvodnje, gledat porast kvalitete života, gledat brži Internet diljem Hrvatske i ja se nadam omogućiti i demografsku revitalizaciju [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] zato nam treba ovaj plan, a nadam se i široki društveni konsenzus. Zahvaljujem. Imamo znači dvije povrede Poslovnika, nakon toga imamo replike.

Ja ne igram američki nogomet i neću napadati kolegu Savića da bi iz njega iščupala plan. Pokažite u praksi da doista mislite da želite naše prijedloge, svi preduvjeti su tu, nikad nije kasno. Sada nam pošaljite plan koji je ovdje da makar kruži Saborom da ga prelistamo, inače sve ovo što govorite je puka demagogija. Pošaljite Dakle, javilo se 35 osoba zastupnika i zastupnica za replike, vi ste sada njih prestigli sve koji su se korektno fer javili s povredom Poslovnika koja nije bila povreda Poslovnika nego replika i dajem vam opomenu. Izvolite kolega Troskot. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade.

Kolega Troskot, molim vas sjednite. Dakle, vi ste grubo povrijedili Poslovnik, vi ste čistu repliku dali i sad vidim javlja se i kolega Grmoja i kolega Bulj. Pa ja pozivam sad sve zastupnike koji su dali replike da isto daju povrede Poslovnika kako bi mogli govoriti mimo procedure jer to je nekorektno što radite. Dakle, imamo 35 replika i vi sad da bi prestigli one koji su dali pošteno replike idete s povredama Poslovnika ne trudeći se uopće objasniti povredu Poslovnika nego čisto replicirate. Nije fer jednostavno. Izvolite opomenu.

Niste tu da procjenjujete što je pošteno, a što je nepošteno. Nepošteno je to da ja ne mogu biti u sabornici i da ljudi ovdje koji pošteno rade svoj posao ne mogu znati kad se tko javio. A što se tiče povrede Poslovnika premijera, dakle pričate o tome da vi ne smatrate da netko više ili manje voli Hrvatsku. Hvala vam lijepo. I vi dobivate opomenu jer ni ovo nije bila povreda Poslovnika nego je isto tako bila replika. Kolegice i kolege ja vas sada molim, da bismo mogli normalno provesti raspravu o ovom važnom dokumentu ja vas molim da ne zloupotrebljavamo Poslovnik jer ovo što se sada događa može narušiti kvalitetu rasprave i dovesti zastupnike koji korektno rade svoj posao u lošiju poziciju od onih koji namjerno zloupotrebljavaju Poslovnik. Ja vas molim tu da sad budemo solidarno i da se držimo onoga što su pravila igre. Izvolite još kolega Bulj i vidim kolegica Raspudić ponovo se javila, ne znam iz kojeg razloga. Ja ću prekinuti onda nakratko sjednicu jer ovako ne možemo raditi. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238. i od strane vas i od strane premijera jer vi morate saslušati zastupnike jel postoji institut povrede Poslovnika i poslije toga možete donijeti odluku dal je to povreda Poslovnika il nije. Ja bi ovdje samo rekao da je premijer Plenković povrijedio ovaj Poslovnik isključivo zbog toga šta je rekao da će u Hrvatskoj biti digitalizacija, bolji signal i bolji teleoperateri.

Vi se niste trudili obrazložit što je nego ste replicirali. Vi ste išli u raspravu sa stavom predsjednika vlade, dakle to je čista povreda Poslovnika. Ja vrijeđam zato što branim pravila Poslovnika, ljudi moji, pa dajte malo. Omalovažavanje saborskih zastupnika. Vi niste moj psihijatar, niti ste tu da tumačite moje namjere. Možete mi eventualno udarit opomenu i to je sve šta imate u svojim mehanizmima i znam da vas šokira da i mi smijemo govoriti. A vrhunac omalovažavanja saborskih zastupnika je da im se u saboru ukazuje plan kao da je međugorska Gospa umjesto da ga imaju pravo čitat. Kolegice Selak Raspudić, dobivate drugu opomenu. I ne omalovažavam ja zastupnike nego ih vi omalovažavate svojim zahtjevima za povredom Poslovnika koji su mimo procedure, jako dobro to znadete. Čl. 238. povrijeđen je, vrijeđali su kolegu, kolegicu Grozdanu Perić, ona to nije rekla. Ja bi molio da prekinete ovo nadmudrivanje, podijelite po 3 opomene kolegama, pa idemo u raspravu o sadržaju da možemo dati replike. Ovo je manipulacija oporbe. Kolega Paviću, ja sam to i rekao, pa dajem i vama opomenu, niste trebali ponavljati ono što sam ja rekao. Čl. 238. s obzirom da me je kolega prozvao, dapače da ja ću potvrditi 1000 puta ono što sama mislim, ali način na koji je to kolegica sa odbora izvela je, nije tako rečeno.

I ovo je bila isto tako replika, pa dobivate i vi opomenu. Ja bih sada zamolio ostale zastupnike da prestanemo s replikama, sa povredama Poslovnika. Davao sam već nekoliko opomena, vidim da ide u krivom smjeru jer koristite povredu Poslovnika za replike. Sada dolaze na red replike i svi ste se mogli javiti i jako puno zastupnika, evo došlo je još 20 prijava iz drugih prostorija, dakle imamo 55 replika. I mislim da je fer da ostavimo svima koji su se javili da raspravljaju kroz replike. Kolegice Grba Bujević, možete odustati molim vas. Možete odustati od povrede Poslovnika? … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] A onda je greška neka, ne, ništa. Kolegice Puljak, mogu i vas zamoliti? Izvolite onda, ni ne mogu vam oduzeti to, ja vas samo mogu zamoliti. Izvolite. Dakle, ovim putem ne repliciram sad premijeru nego zaista se pozivam na povredu Poslovnika i to je 238. Kolegica Grozdana Perić govori da sam iznosila neistine. Nisam iznosila neistine, to će pokazati i tonski zapis kojeg sam zatražila, evo danas ćemo pogledati što ste točno rekli na Odboru za financije, dakle onima koji su kritizirali ovaj plan, dakle usudili ste se reći da trebamo voljeti više svoju državu. Kolegice Puljak, i vi ste svjesni da ste prekršili Poslovnik i da ste na taj način zaslužili opomenu. Ja vas molim sada s obzirom na veliki interes zastupnika i zastupnica da se držimo pravila igre, 55 replika znači 110 minuta. Predsjedniče Vlade molim vas da dođete za govornicu i krećemo sa replikama. Prvi je kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, govorimo o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Preduvjet za oporavak je da završi pandemija i vi ste mnogo puta ukazivali na potrebu da se populacija u Hrvatskoj mora cijepiti. Međutim, vidimo da cjepiva nema ili ga ima iznimno skromno. Prema anketama čak 70% ljudi u Hrvatskoj bi se cijepilo i želim čuti vaš komentar, prvo na snalaženje odnosno nesnalaženje EU u odnosu na nabavu cjepiva i s druge strane vaš konkretan komentar odnosno stav prema onome što radi npr. vaš kolega Sebastian Kurz u Austriji ili ne znam ni ja Mađarska, Slovačka koje nabavljaju cjepivo neovisno o EU i zašto to ne bi napravila Hrvatska ako ste vi u pravu da se trebamo cijepiti. Slažem se da je cijepljenje ključno kako bismo završili u konačnici ovu zdravstvenu krizu i najveći izazov u zadnjih 100 godina. Vi znate da smo puno puta kazali da je Hrvatska do sada ukupno naručila 8,7 milijuna doza različitih cjepiva, od različitih farmaceutskih kompanija Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, CureVac, Novavax, dakle sve ono što smo mogli mi smo naručili u količinama za koje smo smatrali da su dostatne i koje će biti i povrh onoga što je očekivanje od procjepljivanja. Vi kao što znate EU nije mogla znati, ne želim tu nikoga ekskulpirati u smislu dinamike isporuke ugovori su trebali biti precizniji tu nema nikakve dileme i to se svi slažemo, ali nitko nije mogao znati za ovoliko problema sa isporukom pa i sa određenim reputacijskim problemima pojedinih cjepiva. To su okolnosti koje se prije nekoliko [[Upadica: Hvala vam.]] mjeseci nisu znale. Kolega Zekanović izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, u ime Kluba Hrvatskih suverenista tražim stanku da bi se dodatno konzultirali o nacionalnom planu. Dakle, ovdje moram istaknuti da mi je žao što ni danas nisam čuo poštovani predsjedniče Vlade od vas onaj stav koji bi ja kao hrvatski suverenist želio čuti, a to je onaj suverenistički stav i vi niste ni danas evo ga uspjeli iz svojih usta izustiti jednu kritiku EU. Ja ne vidim zašto jer ja mislim da vi zapravo s tim ništa ne bi izgubili nego bi zapravo čak i dobili simpatije u hrvatskom javnom prostoru. Zašto niste danas rekli EU je zakazala, a zakazala je. EU bez obzira što mi nju doživljavamo kao personifikaciju svega najboljega očito to nije, a u ovoj situaciju, znači u ovoj korona krizi pokazala se iznimno šuplja, iznimno loša.

I ja bi volio da vi kao moj predsjednik Vlade, ali naravno i predsjednik države vaš kolega Milanović, da ste se vi tu postavili onako suverenistički pa da ste rekli, za sve one koji se žele cijepiti, ljudi slijedećeg mjeseca imat ćemo ako treba i rusko cjepivo i izraelsko i mađarsko, čije god, ali će cjepivo biti tu. Nažalost cjepiva nema, to je propust prije svega EU, ali i od vas evo ga sam mislio da ćete ipak malo kritizirati EU jer imate zašto. Dakle, poštovani predsjedniče Vlade, sve ono što dolazi iz EU nije dobro i bez obzira što vi želite imati dobre odnose sa vašim kolegama u EU budite prije svega predsjednik hrvatske Vlade odnosno onaj čovjek koji vodi hrvatski narod. Kolegice Petir, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, 6,3 milijarde EUR-a bespovratnih sredstava u okviru ovog mehanizma za otpornost i oporavaka trebamo promatrati zajedno sa višegodišnjim financijskim okvirom što čini ukupno 24,5 milijardi EUR-a. Taj novac neće pasti kao mana s neba jer investicije će biti poduprijete jedino ako su praćene reformama. Meni je drago što ste vi zauzeli suverenistički stav kad ste pregovarali s Europskom komisijom jer osim onih kriterija koje je Europska komisija uvjetovala da moraju biti sastavni dio ovog programa vidim ovdje i dosta projekata koji su izuzetno važni za Hrvatsku ali i za oporavak cjelokupnog hrvatskog gospodarstva Biorafinerije u Sisku, modernizacija Petrokemije u Kutini, obnova porušenih zgrada u potresu, rekonstrukcija pruge Kutina-Novska, samo su neki od projekata koje sam pronašla u ovom planu [[Upadica: Hvala vam.]] ono što mene zanima jeste li tražili hrvatske komponente [[Upadica: Hvala lijepa.]] kako bi se hrvatske tvrtke mogle angažirati u realizaciji ovih projekata. Molim vas kolegice i kolege držimo se minute, ima nas jako puno da bismo mogli raditi normalno. Točno je, mi smo se u razgovorima koji su trajali praktički cijelo prošlo proljeće izborili zaista za izdašna sredstva, za sredstva koja ćemo iskoristiti upravo u onim granama gospodarstva koja su nam posebno važna. Dobro je da ste spomenuli Sisak, mislim da je ovo prigoda za jedno ulaganje koje će omogućiti transformaciju rafinerije u Sisku, osigurati radna mjesta i osigurati konkurentnost proizvodnje. Što se tiče drugih tema koje ste vi spomenuli u vašem izlaganju ja smatram da ćemo kombinacijom sredstava koja ćemo koristiti kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti i kroz cijeli višegodišnji financijski okvir, a kao što znate tamo će biti posebno značajna sredstva koja se odnose na hrvatsku poljoprivredu, to je na tragu strategije i razvoja hrvatske poljoprivrede, investiranja upravo u onaj glavni cilj programa Vlade, a to je da za 30% povećamo poljoprivrednu proizvodnju. Poštovani predsjedniče Vlade ja ću se referirati na onaj dio vašeg uvodnog izlaganja u kome ste govorili o međusobnoj komplementarnosti između Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno na činjenicu da se oni doista dopunjuju zbog čega ih je i potrebno promatrati u cjelini, a kao primjer ću navesti komponentu Obrazovanje, znanost i istraživanje kao jednu od 6 komponenata za koju je predviđeno 7,5 milijardi kuna, odnosno 15% ukupnih ulaganja u svih 6 komponenti i u okviru te komponente je naglasak stavljen upravo na strukturne reforme u području odgoja i obrazovanja i između ostaloga, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih i srednjih škola i podsjetit ću, da do sada iz EU fondova to nismo bili u mogućnosti i upravo ovakvo planiranje je izvrstan primjer dobrog planiranja i dobre kombinacije između [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] ovog Plana i Višegodišnjeg financijskog okvira. Točno je. Mi želimo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti kompenzirati jednu prazninu, koja je, a to smo se svi uvjerili u proteklih 7 godina, postojala kada se planirao postojeći Višegodišnji financijski okvir, tada nije na vrijeme uvršten i prioritet izgradnje obrazovne infrastrukture. Ja vjerujem da smo upravo sa ovim kvalitetnim planiranjem, o tome će, siguran sam, danas više govoriti ministar znanosti i obrazovanja, osigurali više nego dovoljna sredstva da kroz razdoblje od '21.-'26. u Hrvatskoj krenemo u obnovu škola. U obnovu osnovnih škola, izgradnju osnovnih škola, u izgradnju srednjih škola, u izgradnju, kao što sada radimo, vrtića, primjerice, evo, neki dan smo svjedočili otvaranju vrtića u Mariji Bistrici koji je također, sufinanciran EU sredstvima i mi ćemo na taj način omogućiti i jednosmjensku nastavu i kvalitetnije obrazovanje novih generacija. Budući da oporba očito nema što konkretno predbaciti, a nažalost čini mi se, niti doprinijeti ovom dokumentu, već od jučer, a i danas slušamo, a vjerojatno ćemo i slušati kasnije, dvije mantre. Jedna je ta da nismo dobili in extenso dokument koji još uopće nije ni dovršen, ali to njih ne zanima, nego samo sažetak, prema tome, da li, da još jedanput ponovite, da li je to dokument Vlade, koju je mogla Vlada samostalno donijeti, ali vi ste ga donijeli tu i želite dobiti input od nas, iako to ne trebate i koliko je država EU-e od 27 to učinilo do danas tako, a druga je priča neistinita tvrdnja da neće taj novac biti korišten za gospodarstvo, pogotovo ne za recimo tako, privatni sektor, nego [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] da će to sve otići nekakvim činovnicima [[Upadica: Hvala lijepa.]] Pa, vi ste to rekli, ali molim vas, ponovite. Što se tiče te nametnute mantre o tome što su investicije koje su za privatne ili za javni sektor, ta podjela u samoj legislativi ne postoji, dakle to je br. 1, ona je nametnuta od onih koji misle da bi se to tako moglo koristiti, kriteriji koji su važni, ja ću ih još jednom spomenuti, 37%, 20% digitalna, zelena tranzicija i načelo nepričinjenja značajne štete u kontekstu svega onoga što je vezano za klimatske promjene. Na kraju će praktički sva ova sredstva završiti na ovaj ili onaj način, posredno ulaganje u privatni sektor, kao izvođači ili pružatelji usluga. Što se tiče ove druge teme, to sam kazao, Plan usvaja Vlada, on je tu, o njemu se još konzultira, o njemu se konzultira s komisijom, saborska rasprava o ovome dokumentu koji nije mali, koji ima 80 strana, poslužit će nam kao orijentir za njegov dovršetak, a on je [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] ponavljam još jednom, ne akt Sabora, nego akt Vlade. Poštovani g. Plenković, dobro je što ćemo ovo raspraviti u HS-u, to sam rekao i prije, međutim, kada sam ovo pozdravljao, nisam znao da ćemo raspravljati o sažetku. O nacrtu sažetka čak. Postavljamo jedan presedan i to ozbiljni presedan jer demokracija je procedura, kao što znate, predsjedniče Vlade, i nisam očekivao nikad da ćemo ovdje raspravljati o sažecima. Što je sljedeće? Hoćemo raspravljati o sažecima zakonskih prijedloga? Ja znam da ovo nije dovršeni dokument, ali kao što raspravljamo o nacrtu sažetka, tako smo mogli pričati o nacrtu cjelokupnog dokumenta. Predsjedniče Vlade, ako je g. Barnier uspio održati transparentnim pregovore o Brexitu, što je svojevrsni oksimoron, ako su neke države posegnule za pristupom od dolje prema gore, a ne kao mi, od gore prema dolje, zašto vi dolazite u 5 do 12 i tražite ovdje konstruktivne prijedloge. Jedino gore od netransparentnosti je hinjena transparentnost, predsjedniče Vlade. Potrošili ste svoju minutu replike da ponovite sve ono što je rečeno i što je već odgovoreno, ali ako želite da ja vama to ponovno to prepričam, ja ću vam još jedanput reći. Prema legislativi, načelni rok za dovršetak svih ovakvih nacionalnih planova oporavka i otpornosti je kraj travnja. Mi smo ovaj dokument kvalitetno pripremili, strukturirali, pojasnili, objasnili reforme, vezu sa ulaganjima, komponente, svi resori na tome rade predano, održali konzultacije sa socijalnim partnerima, stavili dokument na web stranicu prije 15 dana, održali ste sve sastanke odbora i sad imate plenarnu raspravu. Vjerujte mi, da ste dobili dokument od 80 ili 800 strana, ista bi bila rasprava. Gubite vrijeme umjesto da se fokusirate na barem jednu ideju što da dodamo. Nacionalni plan oporavka i otpornosti trebao bi zaštiti Hrvatsku i oporaviti je od pandemije i potresa. Međutim, hoće li se oporaviti od najveće ugroze koja ju zapravo tišti, a to je korupcija. Na stranici 44 ovog sažetka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, navedena je samo jedna rečenica o korupciji, ali dovoljno općenita da joj naprosto ne vjerujem. Pa ovdje imam konkretan i konstruktivan prijedlog. Ajmo napraviti maksimalan iskorak, iskoristimo priliku, uvedimo potpunu transparentnost trošenja javnog novca i u sva tijela državne uprave, i u sva tijela regionalne i lokalne uprave i u sva javna poduzeća do zadnje lipe.

Što se tiče reforme pravosuđa, reforme javne uprave, državne imovine, imate cijelu jednu podkomponentu, imate navedene reforme, imate navedena ulaganja. Vodite računa da ćemo u sektor pravosuđa i u sektor suzbijanja korupcije koristiti i druge izvore, i nacionalne izvore i kasnije projekte koji će se financirati kroz VFO. Što se tiče borbe protiv korupcije, ona je samo djelom dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz razumljivih razloga jer to treba bit zadaća i bez da smo imali potres i bez da se dogodila pandemija, dakle to treba biti trajne i stalne zadaće svih hrvatskih institucija i stoga treba jačati a mi smo recimo u odnosu na vašu, vrijeme vaših Vlada, evo tu vam je g. Dončić iza vas, povećali proračun DORH-a primjerice za 100%, stvorili smo im sve preduvjete da budu snažniji i da bolje rade, imaju što se nas tiče i punu potporu i [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] možda bi u vašem žargonu bilo dobro reći, odriješene ruke. Kolega Hajdaš Dončić, izvolite. Imate povredu Poslovnika. Nisam vidio. Izvolite, povredu Poslovnika. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Samo se ugasite, kolega Hajdaš Povrijeđen je Poslovnik, čl. 238., ja vas lijepo molim predsjedniče Vlade da se ne izražavate metaforama, što bi to značilo odriješene ruke u našem žargonu. A ja sam postavila vrlo konstruktivan i konkretan prijedlog, niste mi odgovorili na pitanje, bolje bi bilo da ste mi odgovorili na pitanje s obzirom da je u vrijeme vaše Vlade percepcija korupcije porasla za nekoliko mjesta odnosno Hrvatska je pala u tom pogledu, toliko o Vladama. Kolegice Ahmetović, u Poslovniku ne piše da premijer ne smije koristiti metafore, kao nijedan drugi zastupnik, to je sasvim uobičajena forma, tako da ovo što ste sad zatražili kao povredu Poslovnika je stvarno malo bizarno. Izvolite, kolega Hajdaš Dončić. Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade, vi ste u potpunosti u pravu jer zahvaljujući vama i samo vama, Hrvatska je dobila 6,3 milijarde eura, dakle dobili smo po glavi stanovnika najviše mi i Grčka, dakle samo zahvaljujući vama jer je kroz vaše upravljanje u zadnjih 6 g., Hrvatska je nažalost postala ono što je bilo Kosovo u bivšoj Jugoslaviji, dakle zapravo jedna od najnerazvijenijih zemalja EU-a.

Vi ste poznat kao jedan veliki prorok ovdje inače, politički, vaše su prognoze anticipacija, analitički kapaciteti nadasve poznati i prepoznati, svi vas zovu da njih savjetujete koliko će mandata dobiti na izborima, nema takvog polstera ni u SAD-u a možda ni u društvima na koja se referirate ako slučajno imaju demokraciju kao sustav. No, šalu na stranu, imate dokument koji je tu da nam pomogne u razvoju.

Mislim da nam trebaju. Možda budete zadovoljni. Kolega Brumnić, izvolite. Poštovani g. Plenkoviću, zadnji put kad smo razgovarali o Nacionalnoj strategiji razvoja RH, živjeli ste u Happylandu. Bilo je sve super, nije bilo ništa od onoga što bi trebalo popravit pa vas ja danas pitam, gdje danas živite? Nakon što ste, nakon što se hvalite isprosili praktički najviše novaca u EU, ispada da vas možemo smatrat kraljem prosjaka i to je ono što je žalosno, žalosno je što ovoj zemlji ne pokazujete da ste lider, ne pokazujete činjenicu što vrijedno u ovoj zemlji a da je vrijedan rad, da je vrijedno učenje, da je vrijedno zalaganje, da je vrijedno napredovanje putem svojih sposobnosti. Umjesto da raspodjelom u ovom planu pokažete da su bitni oni koji stvaraju dodanu vrijednost i oni koji rade, vi pokazujete da su bitni oni koji ne rade i koji pišu nekakve programe. G. Brumnić, vi ste bili strašno kreativni i općenito velik je bio doprinos cijele oporbe Nacionalnoj razvojnoj strategiji, koliko je bilo 5000 amandmana, jel tako bilo? Otprilike nismo znali kako ćemo analizirati a kamoli da ih prihvatimo ili odbijemo. Dakle, što se tiče vašega komentara u kakvom mi to ozračju živimo i što radimo. Da mi se sviđa Hrvatska koja je pokazala otpornost u najvećoj zdravstvenoj ugrozi koju smo imali, da nitko nije ostao bez maski, da niko nije ostao bez zdravstvene usluge, da niko nije ostalo bez lijeka unatoč naporima da se i o tome govori a da će kroz ovaj plan i distribuciju sredstava, neki koji su baš među onima koji su izvrsni, dobiti dodatna sredstva pa da budu još globalno konkurentniji. Kolega Bartulica, izvolite. Povrijeđen je čl. 238. i povrijeđeno je nešto što uporno govorite da u ovom Saboru ne piše u Poslovniku, a to je da se ne bi smjelo lagati. To što je ova Vlada napravila, napravila je ustvari europskim novcima, a ne novcima kojih se ona odrekla, tako da kad premijer ovdje govori što je on dao onda treba reći odakle je dao i kako je dao. Kolega Brumnić, dobili ste opomenu jer ste replicirali, a ne tražili povredu Poslovnika. Idemo dalje, kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade. Često ističete stabilnost kao važno postignuće vaše Vlade, međutim ona znači zapravo stagnacija u našem slučaju. To pokazuju i rezultati prošle godine gdje je naš BDP je pao preko 2% više nego prosjek u EU, uz blage mjere u korona krizi. Što se tiče ovog sažetka, osvrnuo bih se na zdravstvo. Dakle, nisam vidio niti jednu strukturnu reformu, a znamo da model nije stabilan. Curi sa svih strana. Ja bih predložio jednu konkretnu mjeru da ovu monopolsku poziciju HZZO-a se deregulira.

Evo vaša replika u biti i nema baš previše veze s ovom raspravom, ali samo radi interesa javnosti ja ću ponoviti. Naravno da cijela oporba ne da nije imala 5.000 amandmana, imala je jedan jedini mali amandman na Nacionalnu razvojnu strategiju i to vam govori o tome koliki je vaš angažman nakon strateških dokumenata imali oni svoju punu formu ili pak imali sažetu, pitku, jasno napisanu formu za svak onoga ko želi neku sugestiju, ali to je taj trend koji je više nego jasan i više nego očito, pa bio on nekakav happy land ili bio on nastojanje da se portretira da baš u Hrvatskoj ništa ne vrijedi jer to je u biti glavna tema svih izlaganja. Što se tiče zdravstva, evo danas u 13,00 sati će biti ministar zdravstva i ministar financija na sastanku s veledrogerijama i naći će hodogram i rješenja s kojima će svi bit zadovoljni. Poštovani predsjedniče u svom izlaganju ste rekli i vidimo to i u planu oporavka da se predviđaju ulaganja u unapređenje vodnog gospodarstva, točnije u poboljšanje i izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Kako dolazim iz područja gdje je turizam osnovna gospodarska djelatnost, veseli me i vidjeti da se predviđa ulaganja u održiv, inovativni turizam. Međutim, čisto more je jedan od preduvjeta za razvoj turizma pa prema tome prioritet bi ipak stavila i akcent na ove projekte pročišćavanja otpadnih voda, a vidimo da upravo ovim planom oporavka se predviđa u gospodarstvo uložili čak 54%, a najviše od toga upravo u izgradnju ovih sustava. Pa onda sa nestrpljenjem svi mi koji imamo spremne projekte poput aglomeracije Vodice-Srima-Tribunj, pa Rogoznica i slično očekujemo da ta sredstva budu i uložena za izgradnju i zaštitu mora. Točno je, mi smo naravno vodili računa da Nacionalni program oporavka i otpornosti uzme u obzir i temu vodnoga gospodarstva, naravno i gospodarenja otpadom. Ono što očekujemo da budu rezultati provedbe ovoga programa na tragu brojnih aglomeracija koje se već sada financiraju iz postojećih sredstava je unapređenje kvalitete javnih vodnih usluga, je smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe, je izgradnja infrastrukture za ponovnu uporabu, odvojenog prikupljanja, recikliranja otpada radi doprinosa prelaska na kružno gospodarstvo i naravno sanaciju okoliša prethodno onečišćenog otpadom. Budući da smo turistička zemlja i da smo ovdje izdvojili posebna sredstva za turizam kao jednu od grana hrvatskoga gospodarstva, vodit ćemo računa i o zaštiti mora jer bez čistoga mora nema ni kvalitetnoga turizma. Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade, predsjedniče Sabora. Pa oporbi kao da je žao što smo mi tolika sredstva izvukli. Kada se sjetimo kada su oni bili na vlasti SDP-ova vlast kada su planirali eu fondove u Sabor nisu donijeli ništa, nije bilo nikakve rasprave. Sada imamo raspravu i najavili ste raspravu o višegodišnjem financijskom okviru, ukupno 24,5 milijarde eura. Kada se sjetimo neki kažu da je sljedovanje, da smo dobili jer smo tako siromašni, upravo eu fondovi su nam pomogli da se razvijemo i prijeđemo onaj prag od 60% prosjeka EU i radi toga smo trebali dobiti, ako se ja dobro sjećam u pregovorima, minus 1,8 milijardi eura, dakle trebali smo imati manje 1,8 milijardu eura. I upravo u naporima Vlade da objasni da nam je ovo prva financijska situacija dobili smo više.

Ne znam da li im je žao, možda malo i glume da im je žao, nije nikome, ja sam siguran žao da Hrvatska ima ovolika sredstva na raspolaganju i zato sam rekao prije nekoliko tjedana da je riječ o generacijskoj prilici oko koje ukoliko možemo trebamo stvoriti što širi politički, društveni i razvojni konsenzus. Zato je bitno da o tome razgovaramo i zato i jesmo danas tu, da ne želimo to ne hinimo za razliku od ovoga što g. Hajduković misli, donijeli smo dokument ovakav kakav je bio 1.travnja i želimo ga ako je moguće i poboljšati i doraditi sa konkretnim sugestijama koje će biti. I ne prosimo mi u EU g. Brumnić nego se zalažemo da Hrvatska ulovi korak sa onim zemljama koje su u Uniji puno duže od nas i da budemo učinkovitiji i brži nego što smo bili u vrijeme kad je SDP bio na vlasti, a to se vidi [[Upadica: Hvala vam.]] iz aviona ili drona ili ptičjeg rakursa. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, čuli smo danas napade sa strane oporbe da im 80 stranica nije dovoljno da bi raspravljati o NPOO-u i da će oni tu stvarati očito problem oko toga da li je to dovoljno ili nije dovoljno. A čuli smo njih nakon izbora, utvrdili su da smo imali 2 potresa, da živimo u teškoj godini i pandemiji itd., i da je najbolje biti u hladu i kritizirati Vladu jer da je to jedino što treba politika radit pogotovo u Klubu MOST-a. A to je da li mi pomažemo gospodarstvu ili ne pomažemo? Je li to direktna ili indirektna pomoć s obzirom da oni to osporavaju. Danas smo čuli i na odborima, da bi trebali valjda na račune uplaćivati svim gospodarstvenicima određena sredstva bez ikakvih kriterija i na neki način bez ikakvih aktivnosti. Da li je infrastruktura koja će se graditi direktna ili indirektna pomoć? Hoćemo li svakom gospodarstveniku omogućiti kao što smo i do sada stali iza njih da i kroz ovaj program ostvare ono što trebamo, a to je stabilnost [[Upadica: Hvala vam.]] i normalno poslovanje. Hvala lijepa zastupniče Borić. Mi smo snažno stali iza hrvatskoga gospodarstva, iza hrvatskoga radnika, iza hrvatskih poslodavaca. Vidjeli ste to sam rekao u ponedjeljak da imamo veći broj osiguranika 31.3.2021. nego 31.3.2020.

Nažalost to je tako, ali ljudi to dobro vide. Što se tiče novaca za gospodarstvo, ponavljam još jednom praktički će sva ova sredstva na kraju završiti u gospodarstvu ono nije tzv. helikopter money, oni to znaju dobro u gospodarstvu. Organizirat ćemo podkomponente na način od koje će Hrvatska ekonomija imati koristi. Poštovani predsjedniče Vlade, evo kada govorimo o projektima programa za oporavak moram izraziti veliko zadovoljstvo da je u prve projekte koji će biti realizirani uvršten velik projekt centralnog operacijskog bloka u Varaždinu. I to je poruka da koliko je važna pripremljenost projekata i koliko je važno ulagati i financirati dokumentaciju pa i onda kada to predstavlja veliki financijski teret za skromne županijske proračune. Pitanje, mi na sjeveru Hrvatske s poslovično usitnjenim zemljištima sa neisplativim čak i proizvodnjom povrća prepoznajemo činjenicu da se u ovom programu skromno, ali ipak eksplicitno spominje jedna dubinska i dugoročna reforma, a to je komasacija. Bez komasacije kao što znamo nema tržišne poljoprivrede. Komasaciju može realizirati samo država pri čemu je svaka uložena kuna ulaganje u najneiskorišteniji hrvatski resurs, a to je proizvodnja hrane.

Meni je drago da ste vi detaljno čitali dokument, da znate da je ovdje planirana velika investicija u varaždinsku bolnicu i da će ta investicija znat pridonijeti osnaženju zdravstvene skrbi i pružanju zdravstvenih usluga u Varaždinskoj županiji i svima onima koji gravitiraju prema varaždinskoj bolnici. To je samo jedan od primjera kako projekt Sjever u programu Vlade ima svoj sadržaj i kako nam je on jednako važan kao što nam je u prvom mandatu, a i u drugom će biti bio projekt Slavonija ili pak u ovom mandatu što će biti Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar i Banovina s posebnim naglaskom na revitalizaciju Banovine. Što se tiče komasacije, da, mi smo prepoznali da je to bitno za Hrvatsku, da je bitno za hrvatsku poljoprivredu, bavit ćemo se njome i kroz NPOO i kroz redovite reforme koje će poduzimati [[Upadica: Hvala vam.]] Ministarstvo poljoprivrede. Kolegice Vučemilović, izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, Europska komisija je preporučila članicama da rade na poticanju ulaganja u održivu proizvodnju prehrambenih artikala. Sukladno relevantnim, važećim, nedavno objavljenim podacima hrvatska prehrambena industrija ima produktivnost koja je na razini 51% europskog prosjeka. Znamo da određeni sektori nisu bili u mogućnosti koristiti sredstva za ruralni razvoj i neka ostala sredstva iz EU fondova do sada. Interesira me je li ta mogućnost za naš prehrambeni sektor u ovom dokumentu predviđena, ja je ne nalazim, ali uvijek mi možete reći da je to u cjelovitom dokumentu, ali dozvolite da ja nemam uvid u njega pa evo postavljam to pitanje. A ono što je posebno važno je da smo mi povrh ovoga dokumenta, dakle povrh Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali značajna sredstva, skoro 5 milijardi EUR-a koja ćemo investirati u hrvatsku poljoprivredu, koja ćemo investirati u ruralni razvoj, koja ćemo investirati u ribarstvenu politiku koja ima za zadaću da dio troškova koji bi inače bili isključivo na hrvatskom proračunu prebacimo na zajednički europski proračun i da na taj način olakšamo određena plaćanja koja su na dnevnom redu hrvatskoga proračuna, a da ćemo na ovaj način omogućiti razvoj poljoprivrede u potpunosti sa strategijom razvoja hrvatske poljoprivrede koja će dovesti i do veće konkurentnosti i do veće poljoprivredne proizvodnje od najmanje 30% Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, rekli da ovaj dokument nije prvoaprilska šala. Ja vjerujem da nije, ali kako je onda moguće da je pod investicijom daljnjeg unaprjeđenja učinkovitosti javne uprave naveden e-državni stručni ispit kad je ministar uprave donio Pravilnik o polaganju državnog ispita i ministar pravosuđa i uprave je donio i izmjene toga Pravilnika koji su stupili na snagu 1. travnja 2021. odnosno 1. će stupiti izmjene 1. travnja iz 2022., dakle 1. aprila. Aplikacija za državni stručni ispit omogućava prijavljivanje, organizaciju, provedbu ispitivanja elektroničkim putem, kao i razvoj ispitnih materijala, te izdavanje i dostavu dokumenata. Aplikacijom upravlja ministarstvo, a obradu vrši FINA. NPO je prigoda i za reformu državne uprave, državni stručni ispiti su jedan od ključnih filtera za provjeru znanja, vještina i kvalitete onih koji su dio sustava državne uprave. Smatramo da se taj sustav treba i mora dodatno unaprjeđivati kako bi cijela državna uprava i uopće javni sektor postao još kvalitetniji i kako bi ljudi koji pružaju usluge hrvatskim građanima kroz javni sektor i kroz državnu upravu bili kompetentniji i bolje obrazovani, a kako svi oni koji delegiraju njima određene ovlasti u upravljačkoj strukturi znaju da oni te kompetencije imaju i da su te kompetencije provjerene. S te strane je namjera ministra pravosuđa i uprave da se taj proces i kroz ulaganja kroz NPO dodatno osnaže. Hvala.

Poštovani predsjedniče vlade, vaše iscrpno izlaganje i prezentirani optimizam ponukalo me da vam sugeriram ispravak nepravde kod dosadašnjeg raspoređivanja sredstava EU. Naime, iz konsolidiranog proračuna opće države vidljivo je da je Međimurska županija u usporedbi sa ostalim jedinicama regionalne samouprave treća po visini privlačenja novca iz EU, dok je u isto vrijeme na začelju po ukupnom ulaganju novca iz europskih fondova na teritoriju Međimurske županije. To znači da ulaganje i projekti koje inicira i provodi država i korisnici državnog proračuna, a sufinancirani su iz europskog novca do sada nisu bili prioritet ove vlade.

Ban Vlahek. Nas dvoje se redovito susrećemo pri različitim posjetima koje članovi vlade, a i ja osobno organiziramo u Međimursku županiju. Mislim da ste i sami upoznati koliko dobro znamo koji su to ključni i razvojni projekti Međimurske županije, bilo da je riječ o gospodarstvu, bilo da je riječ o obrazovanju, prometnoj infrastrukturi, ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu. Znate koliko je do sada u konačnici i konkretnih odluka doneseno, pa i na sjednici Vlade RH koja je održana u Čakovcu, koliko smo u stalnoj komunikaciji sa županom, sa gradonačelnicima, sa načelnicima općina, pa i vama kao saborskim zastupnicima koji nam sugeriraju što da činimo. Ono što mi želimo da povlačenje europskih fondova, bilo ono kroz ESI fondova ili kroz NPO bude učinkovito i da tu ostvarimo snažnu sinergiju i kroz projekt Sjever, a vi ćete siguran sam tome dati svoj vrijedan doprinos. Poštovani predsjedniče vlade, vezano uz zdravstvo. Da li su upućeni pozivi svim zdravstvenim ustanovama u RH, dakle u svim lokalnim i regionalnim jedinicama samouprave da se jave sa svojim idejama odnosno sa svojim projektima? Koliko ih se povratno javilo? I po kojim ste kriterijima odabrali projekte, konkretno vezano uz opremanje odnosno izgradnju zgrada i nabavku opreme? Zašto su ovi navedeni projekti koje vidimo u ovim šturim dokumentima koncentrirani po nekoliko u nekoliko KBC-ova i KB-ova, a od općih bolnica zapravo samo Varaždin? Dakle, u III. izbornoj jedinici imate i druge županije i Međimurje i Krapinsko-zagorska, zašto ste išli samo na tu jednu opću bolnicu, da li je to možda politički kriterij ili u čemu je štos? I također bi izrazila nezadovoljstvo da oko tako velikog i značajnog resora kao što je zdravstvo, koje je nadstranačko pitanje, imamo samo 6 stranica umjesto da stvarno prihvatite našu pomoć i da unaprijedimo ovo zdravstvo. Ovdje je i ministar zdravstva, ja vjerujem da bi on mogao danas tijekom dana detaljnije elaborirati zašto su baš ovo odabrani prioriteti u području zdravstva. Vi znate i sami da su u naš zdravstveni sustav, ne samo za servisiranje ovih redovitih troškova koji su glavna tema, da je izrazito bitno da postoje i dodatna ulaganja, da su projekti po pojedinim zdravstvenim ustanovama selektirani i po kriteriju koji ste već mogli čuti od također jedne zastupnice iz III. izborne jedinice gđe. Martinčević, a to je kvalitetna pripremljenost projekata, dakle nije ni taj element bio isključen kao od onih koji su korišteni za selekciju. Al ono što je izrazito važno, ovo je tek dio investicija koje su u ovoj komponenti za zdravstvo, veliki dio investicija ići će primjerice kroz višegodišnji financijski okvir.

Poštovani predsjedniče vlade, u Nacionalnom planu oporavka se spominje i obnova od potresa, a to spominjem zato što je nažalost prošlo više od godinu dana od razornog potresa koji je pogodio centar grada, gradsku četvrt Podsljeme, dijelove Sesveta i Gornje Dubrave. Nažalost, ništa se nije počelo obnavljati osim onoga što sami građani obnavljaju. Mnogi naši sugrađani u teškoj su financijskoj poziciji morali dizati kredite, dižu kredite sa nepovoljnim kamatama da bi sami počeli obnovu. Neki ne mogu niti to zato što su im kuće stradale u potresu a za te kuće su već ranije imali kredite. Doista se nadam da bilo kroz nacionalni plan oporavka ili bilo na bilokoji drugi način, da će se konačno početi pomagati tim ljudima. Teško im je i treba im pomoć države u ovom trenutku. Rekli ste da očekujete sugestije od nas. Ključna sugestija, pošto još nije počeo oporavak od potresa, moja ključna sugestija bi bila da morate raditi brže. Mi smo prije otprilike nešto manje od čini mi se, nešto više od 3 tj., imali jednu veliku konferenciju kada je bila godišnjica potresa u Zagrebu na Građevinskom fakultetu, tada smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti predstavili i sve ono što je učinjeno u pogledu hitnih mjera, u pogledu sredstava koja su izdvojena, u pogledu sredstava koja su osigurana. Znate i sami da su štete u Zagrebu oko 85 milijardi kn, sredstva koja imamo iz europskog Fonda solidarnosti, iz nacionalnog proračuna, sredstva koje se planiraju iz Europske investicijske banke, iz Europske banke za obnovu i razvoj, razvojne banke Vijeća Europe dodatno su osnažena upravo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti jer nijedna druga država ovo što mi imamo kao posebnu inicijativu, kao svojevrsnu šestu komponentu nema a to je da osiguramo sredstva i omogućimo učinkovit oporavak i obnovu Zagreba i drugih krajeva Hrvatske. Kolega Štromar, izvolite. Inicijativa, ona je na kraju, na zadnjim stranicama, obnova zgrada, 6 milijardi kuna. Mogu vam reć da višestambene zgrade za energetsku učinkovitost imaju pripremljenu vrijednost više od milijardu kuna sada i kad bi se sada napravio natječaj, odmah bih moglo ić u realizaciju. Isti slučaj je sa obiteljskim kućama gdje imamo isto vrijednost veću od 1 milijarde kuna gdje su kuće certificirane i imamo troškovnik, znamo po prošlim natječajima kakva je situacija. Uglavnom se koriste domaći materijali, više od 90% i evo, moja preporuka je da čim prije se krene u te natječaje i da se da građevincima koji stvarno znaju taj posao raditi, imaju znanja, ima ih stvarno sa kvalitetnom strukom i ljudima i da evo, iskoristimo ta sredstva čim prije.

izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovane ministrice i ministri. Ovo je izuzetan dokument za budućnost Hrvatske i za one koji je vole i za one koji je ne vole. I ja želim zahvaliti svima koji su aktivno sudjelovali u izradi ovog dokumenta. Iz dokumenta se može zapravo iščitati sve i onaj tko hoće nađe način, onaj tko neće, nađe prigovor. Ono što je predmet mog interesa je sustav odgoja i obrazovanja. Mi ćemo s ovim planom stvoriti materijalne pretpostavke za rad u jednoj smjeni odnosno cjelodnevni boravak u školi, otvoriti mnoge mogućnosti za djecu koja dosad nisu imali.

S obzirom da je vaš backround upravo obrazovanje, razumijem interes, siguran da ćete biti zadovoljni sa ovim što je prije svega pripremilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, mislim da je u ovoj komponenti tri na cjelovit način predviđen i proces reformi a ujedno i sva ona ulaganja koja su namijenjena da se napravi strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, da se napravi modernizacija visokog obrazovanja a da ovo bude prilika i zaista velika sredstva i za izgradnju svih predškolskih ustanova, osnovnoškolskih ustanova, srednjih škola, učeničkih domova i ono što je posebno važno u vremenu IV. industrijske revolucije, a to je digitalna preobrazba visokoga obrazovanja. Sa tim ciljevima, uz podizanje istraživačkih kapaciteta, mislim da ćemo novim generacijama omogućiti kvalitetno obrazovanje. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, iščitavajući ovaj dokument, ja bi se htio osvrnut na sekciju C4 točka 1., to je unaprjeđenje mjera zapošljavanja. Čitajući podatke starijih godina HZZO-a, pronašao sam podatke da negdje oko 30 do 40% bolovanja je neopravdano, govorimo o službenim podacima HZZO-a. Evo i konkretnoga prijedloga s obzirom da neopravdana bolovanja su i trošak države ali prije svega poduzetnicima odnosno privatnom sektoru. Da li razmišljate o ulaganju u dijagnostiku, primjerice na lokalnoj razini kako bi se onda smanjile dakle bolovanja, smanjenje bolovanja znači radna snaga na tržištu, radna snaga na tržištu znači poticanje gospodarstva, poticanje gospodarstva agregatnu ponudu i s time idemo u BDP rast. U vezi ove sugestije koja se odnosi na komponentu na tržište rada i socijalnu zaštitu, što se tiče bolovanja, vi aludirate pretpostavljam na temu lažnih bolovanja i eventualno fiktivnih bolovanja, temu u kojoj se zlorabe različite situacije kako ljudi ne bi bili na svojim radnim mjestima. Mislim da za to moramo imati snažne kontrolne mehanizme i u samom sustavu, a naravno prije svega i u zdravstvenom sustavu da se takve situacije izbjegavaju. Kad je riječ o dijagnostici cijeli aspekt investicija u zdravstvu koje je jedna druga komponenta praćen sa odgovarajućim zakonskim okvirom koji se odnosi na ovu komponentu C, mislim da nam može pomoći u rješavanju toga problema koji uistinu postoji i dobro je da ste ga spomenuli.

Zahvaljujem. Pa činjenica je da Nacionalni plan reformi i Nacionalni plan oporavka donosi Vlada, međutim vi teško možete te reforme provesti bez Sabora i zbog izmjene zakonodavstva i proračuna, tako da smatram da bi bilo bolje konkretni nacrt i onda da smo taj konkretni nacrt komentirali i na temelju tih komentara da ste vi to i mijenjali nego da dobijemo sažetak. Ovako kad pokažu vaše kolege dva primjerka sa strane, kažu evo imamo ga tu je, to izgleda pomalo kao kolo sreće. U ovih svih 80 stranica samo na 12 mjesta sam našao riječ industrija i to uglavnom u kontekstu kreativnih industrija u kulturi. Znači ono što mene muči je da ne vidim poticanje zelene industrije, razvoja zelene industrije u Hrvatskoj. Vidim ozelenjivanja industrija različitih u Hrvatskoj, ali htio bih kada povučemo novac iz eu fondova da ga potrošimo na ono što je proizvedeno prije svega u Hrvatskoj, što se tiče obnovljivih izvora energije, novih materijala, a ne da to uvozimo iz drugih zemalja članica EU. Ima više nego dovoljno i industrije i gospodarstva i komponente zelenoga pa i komponente digitalnoga, cijeli koncept Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti kao i cijeli mehanizam oporavka i otpornosti. Na EU je ipak stavljen u kontekst temeljne teme, možemo reći mandata europskih institucija od 2019.-2024., a to je zeleni plan, zato jesu ovdje oni kriteriji od 20%, kriteriji od 37% načelo „Do no significant harm“ ili nemojte pričiniti značajnu štetu, upravo u svim onim elementima koji se odnose na klimatske promjene, a neki od projekata koji su ovdje sugerirani za financiranje zasigurno predstavljaju baš prave simbole hrvatskog poduzetništva i hrvatskoga zelenoga i digitalnoga smjera i to u mjeri kakvu do sada još nikada nismo imali. Poštovani premijeru, evo nastavno na ovo ja sam očekivala da će ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti kao centralno mjesto imati detektirane one industrijske grane koje su u riziku zbog zelene transformacije s jedne strane i investicije u specifično te sektore i s druge strane detektirane one grane koje su osobito potentne da ih osposobimo da proizvode robe i usluge koje su nam potrebne u zelenoj transformaciji, ali i u post potresnoj obnovi. Niti jedno, niti drugo ne stoji u ovom planu, pa vas ja molim kad ste već rekli da ipak postoji da mi nabrojite minimalno tri gospodarske djelatnosti koje jesu u riziku od zelene transformacije i da mi nabrojite tri grane koje su osobito potentne, a koje se nalaze u ovom Nacionalnom programu oporavka da ćete ih vi financirati. Vama će detaljnije sve projekte objašnjavati danas tijekom dana, osobito ministar Ćorić koji u svom portfelju ima i Ministarstvo gospodarstva odnosno segment gospodarstva i zaštitu okoliša i upravo u njegovom portfelju i sinergiji tih dviju resora državne uprave iznjedren niz projekata koji utjelovljuju nacionalne prioritete koji su u skladu i sa razvojnom strategijom i sa programom Vlade. A što se tiče investicija, ja mislim da će ovaj projekt koji ćete vidjeti … investicija planirano od 1,5 milijardi kuna u industriju koja je ne 4.industrijska revolucija nego je možemo reći koncept razvoja Hrvatske kakav samo možemo poželjeti, koje je izazvao opće oduševljenje i partnera sa druge strane, ono što će ovaj naš Nacionalni plan oporavka otpornosti učiniti posebnim. Gospodine premijeru. Rekli ste da tražite što širi društveni konsenzus, međutim postavljam pitanje zašto i u ovom slučaju je izostao otvoreni i transparentan dijalog sa socijalnim partnerima tj. sa gospodarstvenicima, sa strukom da se stvarno stvori jedan zdravi partnerski odnos i partnerske konzultacije.

Evo vaša je replika de facto eho različitih predstavnika poduzetnika i poslodavaca i naravno da se simplificira sadržaj iz samoga Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti, a u konačnici u projekte u ulaganjima. Još jedan put ću vam ponoviti, dakle nema nigdje u legislativi podjele na privatni i na javni na kraju će se gotovo 95% po našim procjenama ovako i onako isplatiti kao krajnjim korisnicima upravo kompanije koje su naravno privatni sektor a ne javni i svaka javna ulaganja na kraju se izvode od strane privatnoga sektora. Tako da je to jedna lažna javna dilema, neka mantra koju očito neki ljudi iz određenog razloga stalno ponavljaju a mislim da se po više nego detaljno pojasnilo socijalnim partnerima, vi niste bili na tom sastanku, ja jesam, mislim da je to njima jasno [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] i da će i oni biti zadovoljni s ovim a vjerojatno i vi. Hvala lijepa. Kolega Bošnjaković, izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, iz ovog dokumenta vidim zapravo da se veliki značaj poklanja turizmu, ne moramo ni govoriti koliko je turizam važan za cijeli naš gospodarski razvoj i domaći društveno brutoproizvod i koliki postotak on zauzima. Ovdje mi je jako drago da je vidljivo kako treba razvijati ne samo onaj turizam koji je ovisan o suncu i moru, nego treba razvijati i zdravstveni i sportski i kongresni. Ja ovdje hoću malo podijelit samo svoje iskustvo, mi u Ivanić-Gradu, u Zagrebačkoj županiji imamo jednu specijalnu bolnicu koja je jedinstvena zapravo u svijetu, samo u Azerbajdžanu postoji još jedna takva a koja liječi psorijazu na bazi ljekovite nafte. I zato obzirom da smo u komunikaciji vezano za završni ovakav dokument, molim vas da ustrajete i nadalje na zdravstvenom turizmu i u ostalim dijelovima a ne samo u onome koji već zapravo ostvaruje rezultate. Točno, više nego detaljno sam upoznat sa bolnicom koja postoji u Ivanić-Gradu za psorijazu i posjetio sam je, vi ste bili tamo zajedno sa mnom, razumijem interes svojevrsnog brendiranja Ivanić-Grada pa i Zagrebačke županije kroz ono što sve postoji u Ivanić-Gradu već sada za orijentaciju prema zdravstvenom turizmu. Što se tiče samog NPO-a i djela koji se odnosi na turizam, mi smo tu uz naravno priobalne županije, spomenuli i kontinentalni turizam, želimo dio izdvajanja izdvojiti i za taj sektor i naravno da ga možemo povezati sa zdravstvenim turizmom. Ono što mi se čini posebno bitnim je da je ministrica turizma vodila tijesne konzultacije sa različitim akterima u turističkom sektoru i da su prema informacijama koje ja imam kao povratnu, vrlo zadovoljni sa konačnom strukturom kakva je danas na raspravi u Hrvatskom saboru. Dug u zdravstvu je dosegao 14 milijardi kn, što je točno pola od godišnjeg proračuna HZZO-a. U isto vrijeme vaša Vlada u zadnjih 5 g. je oprostila osiguravajućim kućama 1,2 milijardi kn neuplaćenih na teret HZZO-a na stavci povrede u prometu. Trenutno osiguravajuće kuće uplaćuju samo 5000 kn temeljem povrede u prometu a mi znamo da te stavke vi danas za 5000 kn u zdravstvenom sustavu ne možete ozbiljniji pregled sistematski.

Hvala vam lijepa.

A što se tiče sredstava za zdravstvo koja ovdje izdvajamo, ovakva cjelovita ulaganja u ovoliko zdravstvenih institucija paralelno nekoliko godina, ja mislim evo da ste i vi ministar zdravstva, bili bi sretni da možete to u mandatu realizirati. Kolegice Puljak, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade, rekli ste maloprije u svom izlaganju, dakle kako ste sudjelovali u pregovorima, ponosni ste je li koliko ste sredstava izborili u odnosu na druge zemlje, naime Hrvatska je izborila najviše sredstava u odnosu na BDP, rekli ste, evo citiram „Mislim da nam to treba“, evo samo vaš komentar dakle, zašto nam treba najveća količina sredstava od svih zemalja, zašto smo u društvu Bugarske, Grčke, a ne u društvu Austrije, Nizozemske, Danske, Irske koje su povukle najmanje u odnosu na BDP i kako komentirate prigovore socijalnih partnera odnosno udruge poslodavaca da nisu bili uključeni u proces izrade ovog dokumenta?

Ja mislim da vi jako dobro znate kad je koja država ušla u EU, Hrvatska je ušla 1. srpnja 2013., najmlađa je članica EU-a, već su Bugarska i Rumunjska od nas duže u članstvu 6 g., Slovenija, Mađarska, Poljska, Češka i ostale su duže od nas u članstvu 9 g., niko od njih nije imao agresiju na svojoj teritoriji, niko nije imao ratne štete, i mislim da tu neku floskulu i tezu o tome o kojoj smo i čitavom društvu mi 2021. za svakoga tko u Hrvatskoj ima barem 35 g., ne bi trebalo ponavljati i tumačit, ali ako vama to treba, ja vam to sve mogu rastumačit po ne znam koji put, tako da plasirate u javnost neke notorne činjenice koje su same po sebi evidentne.

Evo unatoč kritikama, ja bi napomenula da su nove prognoze HNB-a o rastu našeg BDP-a na dolazećem razdoblju u slijedećoj godini povećano na 5,9% što znači povećanje od 0,7 u odnosu na prethodno razdoblje. I kad sagledamo situaciju ovu da će Ministarstvo financija i koordinirati i provoditi sve ove postupke koje za svoj rad nije predvidio niti jednu kunu već je sve usmjereno u razvoj kako gospodarstva tako i svih drugih sektora, onda bi se osvrnula i na to da evo samo u sektoru gospodarstva odnosno zaštite okoliša gdje smo svjedoci koliko ima problema da se nastoji povećati zapravo razina zaštite okoliša. Hvala lijepa zastupnice Perić, zahvaljujem vam na ovom komentaru koji se odnosi na rad i Ministarstva financija, a koje je bilo posebno izravno uključeno u pripremu ovoga plana i koordinaciju i koji čak neke od reformi koje su ovdje ne kani financirati kroz ulaganja iz NPO-a nego će ih financirati redovitim sredstvima i na taj način osloboditi više sredstava za realno gospodarstvo i za druge sektore, što smatram da je izrazito dobro i korisno. Mi ćemo uz sam Nacionalni plan oporavka i otpornosti donijeti i odluku o institucionalnoj strukturi provođenja cijeloga ovoga seta projekata i ulaganja gdje će važnu ulogu imati upravo resorni ministri po komponentama, ali i ured, moj ured i naravno Ministarstvo financija kao tijela koja su koordinirali sve ove aktivnosti. Imamo Nacionalni plan oporavka i otpornosti, zatim imamo nacrt Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to je kat ispod, pa imamo sažetak nacrta Nacionalnog plana i otpornosti, to je dva kata ispod i imamo Informaciju o sažetku nacrta plana, to je tri kata ispod. Zašto? Zato predsjedniče što možete. Dakle, u tom smislu ovo vam je poslužilo da pred lokalne izbore imate jedno jutro dva sata, tri sata, kolko već bude trebalo vašeg ekspozea da vam ovi vaši ovoga nabacuju loptice i da još usput izvrijeđate opoziciju kao što to inače radite. A ja sam vam digao repliku iz skromne želje da još jednom, ali puno možda uvjerljivije nego prije dva dana objasnite da covid dodatak nema nikakve veze s lokalnim izborima i da pri tom djelujete ozbiljno? Dakle, vi ste zastupnik svo vrijeme koje sam ja premijer, što znači da pratite sva aktualna prijepodneva, ako nađete ijedno pitanje koje je bilo ko iz parlamentarne većine postavio meni, meni će bit drago, možda na prvom aktualnom satu. Ja mislim da nije bilo nijednog, a bilo je otprilike 70% pitanja cijele oporbe svih ovih 5.g. i to je dobro da je tako i tako će vjerojatno biti i u budućnosti. Toliko o nabacivanju. Kaže g. Bukarica da ima 55 replika na nacrt sažetka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i još pri tom na Informaciju koju je vlada usvojila. Meni se čini da je to dosta veliki interes, čak reko bi veći nego ikada do sada, što znači da je dobro da je dokument tu, a ja sam siguran da će umirovljenici kao najranjivija skupina bit zadovoljni da i vi i ja pokazujemo društvenu solidarnost njima sa covid dodatkom. Poštovani predsjedniče vlade, evo i ja ću vam još jednu loptu nabaciti s obzirom da to ne smeta našim kolegama iz oporbe. Naime, podloga za moju repliku je u predgovoru ovog dokumenta u kojemu piše da je ishodište dokumenta na koji se naslanja Nacionalni plan oporavka i otpornosti donesen za vrijeme predsjedanja RH EU kada je Europska komisija predložila dokument „EU sljedeće generacije“ na koji se naslanja Mehanizam za oporavak i otpornost i iz kojeg proizlazi ovaj dokument i u tom procesu su pripremnim sjednicama odbora predsjedavali vaši ministri. Isto tako u tom je razdoblju donesen i predložen od strane komisije višegodišnji financijski okvir i s oba dokumenta Hrvatska je prošla najbolje od svih država članica EU. Je li to palo s neba, došlo samo po sebi il je to rezultat znanja, umješnosti i dokumentacije ove vlade? Činjenica da je unija zaista brzo reagirala na posljedice ekonomske i socijalne prije svega, najveće zdravstvene ugroze u zadnjih 100.g. i da se to događalo za vrijeme, živjeli, da se to događalo u vrijeme hrvatskoga predsjedanja, govori o tome da smo i mi dali svoj doprinos u jednoj brzoj reakciji koja je omogućila da su se postigli konsenzusi o višegodišnjem financijskom okviru i o instrumentu „EU iduće generacije“, činjenica da Hrvatska ima kad se zbroji na ove 24,5 milijarde različitih izvora koje su na raspolaganju idućih 10.g. i činjenica da trebamo povrh do sada isplaćenih 5,5 milijardi EUR-a iskoristiti još oko 5,2 ili 3 milijarde EUR-a iz aktualne financijske perspektive, to znači da smo zajedno, ne da je palo s neba, nego osigurali financijske pologe kakve nikakve do sada nismo imali na dobrobit svih ne samo parlamentarne većine. Kako bi došli tamo gdje želimo, a želimo živjeti duže, a želimo živjeti kvalitetnije, a želimo i smanjiti zdravstvene nejednakosti koje imamo. Smatram da je odlično ovaj NPO uklopljen u sektor zdravstva, naravno, novi model skrbi za ključne zdravstvene izazove u kojima je, ne samo briga o kroničnim bolesnicima, nego izvanredna briga za maligne bolesnike. To je naravno, kontinuitet rada ove Vlade koji se tu vidi jer je dobro napravljena priprema, a temeljem Nacionalnog plana borbe protiv raka i Nacionalne razvojne strategije. Stoga je bilo moguće da se zapravo kroz NPOO uključe svi oni segmenti koji su potrebni da bi maligni pacijenti i njihova skrb za maligne pacijente bila što bolja i što kvalitetnija kao što smo u konačnici, obećali ljudima da ćemo raditi. To smatram jako važnim.

Evo, ja ću prenijeti zastupniku Bauku da on kaže ministru Berošu da je ovo dobra asistencija. Ono što je važno je da je zdravstvo prepoznato kao dio resora, dio sektora u koji su potrebna dodatna ulaganja i da su ove investicije i reforme koje su predviđene na tragu programa Vlade, na tragu različitih programa, evo i Nacionalni program za borbu protiv raka primjerice, jedan od referentnih dokumenata na koji se ovo oslanja, ali i iskustva koja smo imali upravo u ovoj godini dana kada je cijeli zdravstveni sustav, svi zdravstveni radnici, liječnici, medicinske sestre, svo ostalo zdravstveno osoblje pokazalo enorman doprinos cijelom društvu i zaista, želim zahvaliti i vama i svim vašim kolegicama i kolegama na naporima koje ste uložili. A ove investicije, trebale bi ozračje za vaš rad i za dulji život naših sugrađana [[Upadica: Hvala vam.]] osigurati. Sada je na redu kolegica Grman Kizivat, izvolite. Spomenuli ste da ste prepoznali komasaciju kao jedan od bitnih segmenata naše poljoprivrede. Danas je na Odboru za poljoprivredu ministrica Vučković izjavila da je zakon loš. Zanima me što se radilo posljednjih 5 godina i najavila je izmjenu, odnosno novi zakonodavni okvir. Ako se NPOO odnosi na razdoblje od '21.-26., ako donesemo novi zakonodavni okvir, potrošit ćemo još barem 2 do 3 godine. Zanima me koliko ćemo mi sredstva uspjeti povući vezano za komasaciju ili ćete u nedostatku zakonodavnog rješenja posegnuti za ovim, tzv. lošim zakonom i pilot projektima koji su napravljeni s tim zakonom, kako bi se uopće uspjela povući sredstva ili će komasacija, kao i sve ostalo u poljoprivredi biti pucanj u prazno? Grman Kizivat. Čini mi se da je ministrica Vučković na odboru u biti sve objasnila zašto smo uvrstili komasaciju, zašto želimo da se zakon koji se očito pokazao neadekvatnim za sve ono što nam je u ovom trenutku bitno, da krenemo sa novom regulacijom pitanja koje su obuhvaćena komasacijom na način koji je bolji nego postojeće zakonodavstvo stavi kao prioritet i da kroz izmjenu zakona kojeg je ministrica najavila, koji ne mora trajati dvije godine, koji može trajati puno kraće i koji će trajati kraće, omogući investicije koje će pridonijeti razvoju hrvatske poljoprivrede, naravno, većoj i kvalitetnijoj proizvodnji, na tragu našega cilja, a cilj je da povećamo hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju za 30% Upravo je ovo jedan od modaliteta kako to ostvariti. Zašto smatram da je ovaj nacrt krnji? U komponenti „Obrazovanje, znanost i istraživanje“, da niste posvetili ni trunku pažnje u rješavanje ovog gorućeg problema. Moja trogodišnja djevojčica u jednom osječkom vrtiću od rujna prošle godine promijenila je čak 5 odgajateljica. Razlog tome je što si te odgajateljice često ne mogu priuštiti rad na kratkim zamjenama za bolovanje ili isprekidanim ugovorima na određeno vrijeme, a koja traju godinama. Također, odgajateljice se često bez razloga preraspodjeljuju unutar same ustanove, što je šok, ne samo kako za djecu koja se emotivno vežu za te tete, tako i za nas roditelje. Nažalost, problemi tu ne staju jer se u vrtićima ne poštuje državni i pedagoški standard, što znači da jedna odgajateljica često pazi i na preko 20-oro djece, a upitna je kvaliteta dijela i prostorija u kojem djeca borave, čime je sigurnost djece značajno narušena. Vjerujem da ćete kao otac djevojčice vrtićkog uzrasta imati razumijevanja za moju zabrinutost te poduzeti potrebne korake [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] kako bi naša djeca rasla i razvijala se u sigurnom i pozitivnom okruženju.

Poštovani premijeru, sustav socijalne skrbi vam je izvan kontrole i vašeg interesa. Za unaprjeđenje sustava socijalne skrbi ste u ovom dokumentu namijenili 4 cilja koje ste nazvali reformom, a to reforma nije. Ni traga o jačanju udomiteljstva, reorganizacije centara za socijalnu skrb ili jačanju obiteljskopravne zaštite. Valjda zato što je broj udomiteljskih obitelji smanjen za 254, kada usporedimo podatak kako je to bilo tijekom 2015. g., a broj djece na smještaju je porastao za gotovo 2000. Na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku u petak smo mogli čuti da ministarstvo nema namjeru niti donijeti izmjene niti novi zakon, Obiteljski zakon. Pazite, 6. godinu od primjene Obiteljskog zakona i vaših najava o donošenju novog zakona ili izmjene zakona, odjednom je on dobar. Što se tiče pitanja udomiteljstva, ne mogu i ne moraju biti baš sva pitanja koja se tiču pojedinoga resora i pojedinoga sektora uključena u Nacionalni plan oporavka i otpornosti, vi znate i sami da je to u konačnici dio nadležnosti država članica, da je to tema s kojim se svaka vlada i svaka država i svaka država i svako društvo treba baviti na angažiran način. Što se tiče vaše opaske o tome koliko je tko angažiran, koliko je tko upućen, koliko tko se bavi ovom temom, ovom temom se Vlada bavi, Vlada se bavi pitanjima socijalne politike, Vlada se bavi obitelji, Vlada se bavi i udomiteljstvom, Vlada se bavi i ovakvim teškim incidentima i tragičnim situacijama koje smo imali prije nekoliko dana i angažirana je na tom području i ministar Aladrović, pa ako želite, i ja osobno i cijeli njegov tim i time ćemo se baviti koji, na način koji nije nužno vezan za NPOO jer te stari nisu međusobno povezane.

Znajući da je za luku Brod država dala 80 milijuna kuna jamstva, a te da je za istu za sada uloženo preko 200 milijuna kuna, a da bi ista iskoristila svoj potencijal, potrebna je plovnost, u ovom slučaju rijeke Save koja je trenutno moguća tek par mjeseci od Slavonskog Broda do Siska, dok je ostatak vremena u lošem stanju zbog naslaga mineralnih sirovina te je plovidba uglavnom onemogućena. Dakle, luka Brod je objekt kojim se većinu vremena ne može prići. Koji su to konkretni koraci koji će doprinijeti reformi unutarnje plovidbe jer luka trenutno ne može iskoristiti svoj potencijal te sam projekt odaje dojam da ste, evo, kako bi se to reklo, krenuli graditi kuću od krova. Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Opačak Bilić, nisam čuo ovu zadnju rečenicu pa se ispričavam, ali ono što je važno da mi je jako dobro poznata investicija u luku Brod. Luka Brod je investicija i projekt koji se potpisao za vrijeme naše prve Vlade, smatram da je to jako dobro za gospodarstvo cijele Brodsko-posavske županije, za sam Slavonski Brod, što se tiče plovnosti, aktivnosti koje Ministarstvo mora, prometa i veza poduzima kada je riječ o pitanjima unutarnje plovidbe povrh svega onoga što ministar Butković zna nazvati renesansom na hrvatskoj obali. Predstavlja jedan od važnijih prioriteta.

Ovaj Plan bi trebao biti plan opstanka i povratka naših ljudi. Međutim, ja vidim ovdje unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom. U Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo ogroman problem sa gospodarenjem otpadom. Lećevica, utučene su brojne pare, i dalje raste kupina, morete brati gljive, možete raditi što hoćete, a u biti, ništa se nije napravilo. Imamo problem što gospodarenje otpadom, prevozi se iz Vrgorca u Sinj s jedne čule na drugu čulu, isti komunalni uvjeti i ništa nije riješeno. Također, to je vrlo bitno po pitanju znači same aglomeracija, građenje i aglomeracija. Mi imamo problem što sinjska aglomeracija je bila došla pod upitnik, pa vas još jednom pitam. Znamo što znači Cetina u ovom trenutku kao pitka, čista voda s kojom se napaja pola Dalmacije. Da ćete barem osigurati tih 150 milijuna kuna koji nedostaju za početak izgradnje [[Upadica: Hvala vam.]] aglomeracije Sinj i spašavanja rijeke Cetine. Kada je riječ o pitanju gospodarenja otpadom, kada je riječ o zaštiti okoliša, kada je riječ o vodnom gospodarstvu, mislim da smo upravo taj segment više nego jasno istaknuli u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti da imamo jasno napravljene reforme kada je riječ o programu vodnog gospodarstva, o održivom gospodarenju otpadom, vrlo precizno identificirane investicije u sektoru koji je važan, ne samo za Splitsko-dalmatinsku županiju nego koji je važan za niz drugih krajeva, kada je riječ o Lećevici, taj projekt centra za gospodarenje otpadom je u tijeku, o tome vi jako dobro znate, a upoznat sam i ja kao i vi o povremenim prijeporima koji su postojali između Lećevice, koja je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Unešića koji je u Šibensko-kninskoj županiji i svih tema koje su povezane sa krškim krajem.

Izvolite. Hvala lijepo. Premijer je povrijedio čl. 238 jer jednostavno je jedina istina, istina da Lećevica je štetan projekat u koji se utuklo do sad 30 milijuna kuna, a ništa se nije napravilo i imamo problem koji će se dogoditi gore nego u Napulju prije nekoliko godina, da ćemo imati ogroman problem gospodarenja otpadom, kao izgradnje aglomeracije tj. kanalizacije i odvodnje na području Sinja, [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] jer Cetina napaja pola Hrvatske, pola Dalmacije. Dobrili ste drugu opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče Vlade, vidim na stranici 16 ovog dokumenta, stavili ste za zaštitu, unaprjeđenje, ovaj pod stavkom „Razvoju državnog inovativnog turizma“, 26 milijardi, više od 26 milijardi kuna. I naravno, to obuhvaća i zaštitu naše poljoprivrede, proizvodnju hrane i s obzirom da sam se zbog različitih okolnosti u jednom dijelu svog života bavio, još uvijek se bavim proizvodnjom vina i poznata mi je, poznata mi je, duboko mi je poznata drama koju svi skupa, vinari, vinogradari proživljavaju ovih godinu dana zadnje i sada, koliko truda je potrebno, koliko je ovo društvo u nas uložilo prije ulaska u EU milijardi kuna i sada proizvodimo zahvaljujući ovim okolnostima za zalihe. Molim vas učinite sve što je u vašoj moći da se dio OPG-a zaštiti i da se refundira.

Nije to odluka ministra Beroša, to su odluke stožera, dakle kolektivne odluke, odluke koje se ne rado donose, ali se donose kao protuepidemijske mjere. Ja mislim da smo svi zajedno bez obzira bili uključeni kao vi kroz vaš životni put između ostaloga u proizvodnju vina i vinogradarstvo, svjesni da to nisu mjere protiv ugostitelja nego su to mjere da se spriječi i smanji zaraza i nema nikoga ko se ne osjeća ugodno kada odnosno neugodno kada se te mjere donose. Što se tiče potpore vinarima i vinogradarima vi kao da ste pratili današnje popodne, u 15 sati je sjednica vlade, ide upravo ministrica Vučković sa mjerom programa potpore i podrške vinarima i vinogradarima, ja se nadam da ćete bit zadovoljni. Kolega Grmoja, izvolite. Hvala.

Ali ja ću se baviti borbom protiv korupcije i pravosuđem. Dakle, ponovno se obećava nekakva digitalizacija, a vlada, naša hrvatska vlada, doduše to je bilo 2013.g., je uložila milijun EUR-a sredstava iz europskih fondova, više od milijun EUR-a u audio opremu za snimanje rasprava i to se ne koristi. I danas meni ministar kaže sad mi ponovno krećemo u taj projekt. Dakle, utuć ćemo novac u aplikacije, utuć ćemo novac u vaše građevinske firme koje su dobre s vama, opet ćemo obećavati uvezivanje i digitalizaciju, pa mi danas u Hrvatskoj ne znamo ko se cijepio. Kažu zovu ljude na cijepljenje, nisu se pojavili, pa nisu se pojavili jer se dio cijepio, a njihovi obiteljski liječnici ih nisu unijeli. Ja koliko razumijem vaša tema je uz suglasje koje imamo u pogledu borbe protiv korupcije i jačanja neovisnosti pravosuđa i njegove učinkovitosti je tema digitalizacije. Tema digitalizacije je uz zelenu transformaciju glavni okvir cijeloga smisla programa „EU iduće generacije“ ne samo za nas nego i za sve ostale. Vi ste čuli u uvodnom izlaganju da smo mi dobro iznad … [[Govornik se ne razumije]] % i iznad 20% kada je riječ o evaluaciji ulaganja koja su ovdje predviđena. Cilj digitalizacija uskoro je, vidjet ćete predstavit ćemo novi središnji portal e-građani koji će po meni ostati jedna od ostavština koju će naši sugrađani koristiti, sad to koristi negdje oko milijun i 300 tisuća sugrađana, ja vjerujem da će ih koristiti i više, a projekti u pravosuđu koji trebaju omogućiti bolje funkcioniranje su sigurno koristi, bilo oni iz 2013. ili sada. Hvala vam poštovani predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče vlade, hrvatsko gospodarstvo je u krizi, dugovi rastu, turistička sezona je upitna, reformu socijalne skrbi provode influencerice putem društvenih mreža, a reformu sudstva odnosno pravosuđa vodi osuđeni kriminalac iz Međugorja. Pitam se odnosno pitam vas u ovom trenutku, tko će biti odgovoran da sve ove reforme, poticaji i sredstva navedeni u ovom sažetku budu transparentni, te tko će garantirati hrvatskom narodu da neće još jednom gledati kako se sredstva dodjeljuju po prijateljskoj, partijskoj ili nekoj drugoj vezi? Ne provodi reformu pravosuđa bilo tko ko nije dio sustava hrvatskih institucija, te floskule koje možete pročitati u medijima od nekih komentatora. Ja bih vam za dobrobit vas kao zastupnika i vaš integritet savjetovao da te toking poince ne koristite. To je broj jedan. Ista stvar je i kada je riječ o socijalnom sustavu. Ono što je posebno važno i bitno i vezano je za digitalizaciju i mislim da ste svjesni da je to tema koja će povećati transparentnost i koja će spriječiti bilo kakve koruptivne aktivnosti. To je ključ, to je jedan od mehanizama, jedan od alata kako da se vratimo na bit kvalitetnog i dobro uređenoga društva, a projekti koji će biti financirani financirat će ih i izvoditi oni koji će biti najbolji na natječajima, a ti natječaji će biti transparentni i pošteni. Kolega Bakić, izvolite. Poštovani g. premijeru, imam pitanje, konkretno pitanje za koje čak vjerujem da vam je i prenijeto, a tiče se potkomponente 4.2., a koja se zove „Unaprjeđenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina“, pa se kaže da će se to povećanje adekvatnosti mirovina postići kroz a) redifiniranje modela obiteljskih mirovina i kroz b) povećanjem mirovina iz II. mirovinskog stupa. Možda nemamo vremena za oboje, ali ja bih vas onda molio da ako se možete kratko barem osvrnuti i komentirati i odgovoriti pobliže, kako se to točno planira, kako vlada planira, naglasak je na riječi „planira“ koristiti ovaj instrument i ovaj, ovaj novac za uvećanje mirovine iz drugog stupa? Što se tiče mirovinske reforme, mi smo mirovinsku reformu proveli kao što se sjećate tijekom 2018., u 2019. imali smo onu referendumsku inicijativu koja je bila jedan od najspektakularnijih procesa transformacije SDP-a kojeg ja moram priznat neću zaboravit dok sam živ. Dakle, Vlada i stranka koja je donijela reformu da se radi do 67 je imala hrpu zastupnika koji su hrlili potpisivati referendumsku inicijativu to je jako bitno da je 67 dosta. Što se tiče reforme mirovinskoga sustava vi ste čuli i jučer čini mi se koliko je Vlada jasno stala iza drugoga stupa, smatramo da je on dobar i koristan i da su reforme koje su precizno ovdje navedene upravo na tragu [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] daljnjega jačanja drugoga stupa. Sada je vaš red kolega Matula, molim vas da ne dobacujete onako iz klupa. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi premijeru u vašem sažetku kulturu spominjete u komponenti gospodarstva u reformi broj 6 i tu govorite nešto o jačanju konkurentnosti, o uklanjanju prepreka za poslovanje na digitalnom tržištu. A vidite za nas u platformi Možemo i za zeleno-lijevi blok kultura bi zaslužila jednu čitavu komponentu kada bi bila adekvatno povezana jer je prirodno povezana sa sektorom obrazovanja, sa socijalnom politikom, sa gospodarstvom da, ali i sa poduzetništvom i sa obrtništvom unutar toga, sa turizmom, svakako sa zaštitom okoliša. E vidite na taj način da je kultura povezana i unutra predstavljena, a da nema opet mali novac kao inače ona bi stvarno pomogla oporavljanju i ona bi činila društvo [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] otpornim. Meni se čini da je upravo prijedlog koji je iznjedren na razini konzultacija resora, a tu je posebnu ulogu imalo Ministarstvo kulture i medija koji su upravo željeli da se kroz gospodarstvo naglasi aspekt i ulaganja u kreativne industrije jedan doprinos koji na tragu cijele filozofije dokumenta Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti i instrumenta EU iduće generacije. Dakle, mi smo kulturu pozicionirali tamo gdje ona može generirati nove vrijednosti, gdje može privlačiti ulagače, gdje može biti profitabilna industrija na način kako je ju mi vidimo u 21. stoljeću i mislim da u vašim konzultacijama sa ministricom kulture možete dodatno izraziti svoje eventualne sugestije i primjedbe kako da se taj segment ojača na način da i vi budete zadovoljni. Hvala. Poštovani premijeru čak i mi mlađi od 35 godina znamo da nismo među gospodarski najlošijim EU zemljama zbog rata jer su nas mnoge zemlje prestigle tek godinama nakon rata. I ne možemo isključivo kriviti ni korona krizu jer su sve EU zemlje imale isti problem, ali su na vrijeme izgradile jaču ekonomiju baziranu na snažnom privatnom sektoru. Stoga vas pitam, a ako ste to već spomenuli molim vas da ponovite, od 15 milijardi kuna za koje ste rekli da su namijenjena za privatni sektor jesu li to sredstva samo iz plana oporavka ili i iz slijedećeg sedmogodišnjeg financijskog razdoblja. Poštovani gospodine Nađi, ja ne znam koje ste vi godište, ja vjerujem da ste vi dobro informirani pa da sigurno znate ako ste već ne sjećate jer ste bili premladi kad je tko ulazio u EU. To vi znate, znate sigurno to, djelujete mi da znate. S druge strane vi vjerojatno znate koja je zemlja koristila najmanje i najkraće pretpristupnu potporu sredstava iz Srednje i Istočne Europi. Znate koja je to zemlja? To je Hrvatska. Dobila je autonomne trgovinske povlastice kao jednostranu mjeru EU, dobila je humanitarnu pomoć, imala je politički dijalog. Od pretpristupnih fondova za razliku od Mađarske, Poljske, Češke, Slovačke i Slovenije koje su to apsorbirale 12 godina dobila je nula. Što se tiče ovih sredstava, ona su bespovratna, postojat će mehanizmi kako da privatni sektor aplicira, a ovo su sredstva samo EU iduće generacije [[Upadica: Hvala.]] nemaju veze sa višegodišnjim financijskim okvirom za privatni sektor. Poštovani premijeru, u ovom dokumentu navodite podatak o otvaranju 100.000 radnih mjesta međutim postavlja se pitanje za koga ćemo ih otvoriti budući da smo svjedoci velikog odljeva radno sposobnog stanovništva. U dokumentu niste naveli koliko kojih radnih mjesta planirate otvoriti u pojedinim sektorima odnosno pojedinim industrijama što bi bilo izuzetno važno i za komponentu obrazovanja, znanosti i istraživanja jer bi se tada mogao napraviti plan obrazovanja za pojedina zanimanja odnosno plan upisa učenika i studenata u programe za zanimanja koja će biti deficitarna u slučaju da se ta radna mjesta stvarno otvore jer se definitivno radi o novim radnim mjestima koja do sada nisu postojala zbog novih tehnologija koje ćemo koristiti. Ukoliko bismo napravili kvalitetnu vezu u tom dijelu ne bismo školovali naše sugrađane za drugo tržište radne snage i sigurno bismo bili sigurni da nam mladi neće odlaziti iz Hrvatske. To je važno i za sustav prekvalifikacije pa smatram da bi bilo dobro da se ovaj prijedlog razmotri.

Zato ova procjena o 100.000 radnih mjesta nije neka apstraktna procjena koja nije utemeljena na analizi koja nije temeljena u podacima koji su svježi.

To su usporedivi brojevi, provjerljivi i važno je o njima govoriti. Ono što je bitno da će sva ova sredstva generirati rast hrvatskog gospodarstva, da će generirati rast zaposlenosti po našem dubokom uvjerenju i manju mobilnost tj. manji odlazak hrvatskih ljudi u druge [[Upadica: Hvala vam.]] članice EU. Kolega Kujundžić, izvolite. Hvala predsjedavajući gospodine Jandroković, poštovani predsjedničke hrvatske Vlade. Ne ulazeći u komentiranje ovog plana, netko bi rekao plana za otplovnost i otpravak Hrvata iz Hrvatske, upitao bih vas dva konkretna pitanja. Dakle, u siječnju 2020. g. na 30. obljetnici HDZ-a Imotski, obećali ste spojnu cestu Zagvozd-Vinjani Gornji, da će biti gotova do kraja ako se ne varam 2023., znate i sami da je zapravo riječ o drugom plućnom krilu Imotske krajine i nužnim preduvjetom za ostanak ogromnog broj zapravo preostalih stanovnika koji žive gore. Dakle, da li će spomenuta prometnica biti uključena u ovaj plan i hoće li naravno vrijediti ovaj rok završetka nje?

Poštovani zastupniče Kujundžić, ovako po prezimenu koliko ima Kujundžića u HDZ-u, vidim da pratite naše skupove, ja sam mislio da ste vi iz HDZ-a a onda sam malo se tu prisjetio, pa mi se čini da niste. Ali dobro je da pratite, možda i vi kao i neki drugi Kujundžići dođete u HDZ. To nije loše u Imotskom gdje će se HDZ opet pobijedit unatoč nastojanjima nekih drugih i bilo bi dobro surađujete sa gradonačelnikom Budalićem koji je saborski zastupnik kao i vi. Itekako smo mi svjesni koliko je za Imotsku krajinu važan spoj Imotskoga sa autocestom, mislim da je ministar Butković više nego jasno razumio i shvatio koliko je ona bitna i prioritetna i uopće za prometnu infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije. Mi ćemo prometnu infrastrukturu graditi što kroz NPO, što kroz druge instrumente, osobito VFO [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] i Conecting Europe facility i na taj način ćemo [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] siguran sam osigurati sredstva za ovu cestu, što se tiče roka, [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] trudit ćemo se da to bude taj rok. Hvala. Imamo kolegu Grmoju s povredom Poslovnika, izvolite. Ja bih samo zamolio budući da premijer stalno izbjegava odgovoriti na ovo pitanje oko elektroničkog glasovanja i popisa birača, da u slijedećim replikama da odgovorna to pitanje.

Hvala, predsjedavatelju. Uvaženi premijeru, čini se da vas čitav dan oporba samo kritizira, evo ja ću vas pohvaliti. Pohvalit ću vas zato što ste odlično prepisali u djelu učinkovitosti javne uprave pod točkom C2.2., mjere koje su već navedene u Akcijskom planu provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. Naime, jedini je problem što ste u ovom planu oporavka naveli iste mjere koje su trebale biti već provedene, neke njih do 2018., a neke i do 2020. Ali u pravu ste bili i što niste kompletan dokument uputili u Hrvatski sabor jer nema šta Hrvatski sabor raspravljati o hrvatskoj budućnosti, dovoljno je da uputite sažetak i da u Hrvatskom saboru ima dovoljno tukaca koji će to bespogovorno prihvatiti i pohvaliti i time pokazati da vole Hrvatsku a meni je dovoljno da se vi samo ukažete [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] i da obećate da ćete vjerodostojno ovo provesti kao i [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepo.]] dosada pa će se čitava Hrvatska već od samih vaših [[Upadica predsjednik: Kolegice Orešković, hvala vam lijepa.]] riječi osjećati oporavljena. Izvolite, odgovor. Hvala vam lijepa, poštovana zastupnice Orešković.

I u Nacionalnoj razvojnoj strategiji koju ste dobili integralnu a na koju je od velike kreativnosti po meni pametnih, mudrih, obrazovanih ljudi a ne ovih kako ih vi nazivate u Hrvatskom saboru, došao samo jedan jedini amandman, jedan jedini amandman i to je akt koji Sabor stvarno usvaja. Ovo je akt koji Vlada usvaja, o njemu raspravljamo zbog informiranosti i hrvatske javnosti i uključenosti hrvatskih zastupnik i mislim da je to dobro [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] i pozitivno i da se vi vjerojatno u biti i slažete sa mnom.

Da vi i ostali politički moćnici štitite korupciju, to je opće poznato, da kršite zakone, to otvoreno i demonstrirate. Na nijedno moje zastupničko pitanje u posljednjih 7 mj. niste odgovorili iako vas na to obvezuju i Ustav i Poslovnik Hrvatskog sabora. Angela Merkel u roku od 7 dana odgovara na zastupnička pitanja i uopće je nezamislivo da to ne učini, a vi neodgovarajući štitite državnog tajkuna Tedeschija i JNA pravnika Šeparovića. Jeste li svjesni da je kršenje zakona rad protiv vlastite države? Zašto jedna Merkel poštuje svoje zakone i time svoju državu a vi ne?

Ono što je primijećeno od ljudi koji čitaju sadržaj vaših pitanja, da najčešće pitate Vladu nešto što nije u nadležnosti Vlade. Pa onda ako mislite da je to tema koju trebaju na ovako teatralan način čuti hrvatski građani, ja mogu vas razumjeti ali bitno je čuti i drugu stranu, tako kaže jedno lijepo načelo iz rimskoga prava,

Ja se neću tako izraziti nego ću reći da iznosite potpune neistine, nekakvi pamfleti koji nisu ničim povezani nisu odgovori, vi to znate.

Idemo dalje, kolegica Peović, izvolite.

Dobar dan premijeru Plenkoviću. Rekla bih da je vrhunska ironija ono što bi rekao TBF ironija za kraj, da su nama na raspolaganju veća sredstva za drugima jer zaostajemo više nego drugi. Ovdje se uporno ne spominje ključna stvar koju bi nažalost oporba vjerojatno ponavlja, dio oporbe točno onako kako i vi, da se sredstva dobivaju pod određenim uvjetima, a to su uvjeti kojih ukoliko se držimo ostajemo u poziciji nerazvijenosti koja nas je i tamo dovela držeći se tih pravila. Dakle, radi se između ostalog o uvjetima koji sprečavaju politike ulaganja koje bi zaista mogle osnažiti domaću privredu.

Što se tiče kriterija koji postoji, ja sam u međuvremenu dopustit ćete mi par sekundi vezano za prethodnu raspravu evo sad provjerio, izgleda da smo gospođi Krišto odgovorili baš na sva pitanja, onako čisto radi javnosti da se to zna. Što se tiče vašeg upita o kriterijima, dakle kriteriji su regulirani uredbom koja je usvojena u proceduri kroz Vijeće i kroz Europski parlament jasno je navela ta tri temeljna kriterija 37%, 20% zeleno, digitalno i načelo nečinjenja štete na način da se stavi u kontekst zaštita okoliša i klimatskih promjena. Ali podsjećam, mi samo govorimo samo o prve 6,3 milijarde od ovih 30 koliko moramo konzumirati i potrošiti u narednih 10 godina. Bit će tu sredstava i kroz višegodišnji financijski okvir, bit će tu projekta kroz kohezijsku politiku, kroz moguće zajmove, kroz niz drugih aktivnosti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Dakle, imamo na raspolaganju više nego što je 238., ja bih lijepo molila da se premijer makar drži pitanja koje je postavljeno, a ne odgovara na pitanje prethodnog zastupnika ili zastupnice, mislim da bi to bio minimum korektnosti u ovom Saboru.

Ja vas samo molim za jedno objašnjenje, dakle ovo su pitanja i odgovori, replika i odgovor na repliku, svašta se kroz pitanja danas čulo što možda nije bilo izravno vezano s temom, ali ovo što je predsjednik Vlade odgovorio sasvim sigurno je puno bliže temi nego mnoga pitanja koja su danas postavljana i nisam nikome dao nikakvu opomenu. … [[Upadica se ne razumije.]] Kolega Matula molim vas, ajde sad pretvaramo raspravu u nekakvo sitničarenje u neko traženje male neke pogreškice, držimo se sadržaja i osim toga nemojte dobacivati s mjesta. Idemo sada dalje, kolegica Ivana Posavec Krivec, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade RH. U ovoj sabornici ste 15. rujna 2017.g. izgovorili mogu što hoću, tada ste time pokazali svoj stav prema Parlamentu, prema zastupnicima, ali i prema hrvatskim građanima. Danas to očito činite ponovno, ovaj puta na malo drugačiji način, neverbalno. Neverbalno, slanjem informacije o sažetku nacrta NPO-a, čak pozivate svog savjetnika ovdje sa strane da ga digne, da ga svi vidimo taj famozni skriveni dokument. Premijeru, svi unaprijed jako dobro znamo da je ovo vaš teatar za javnost, ni na koji način nećemo utjecati na konačni dokument koji šaljete u Europsku komisiju i kojim zacrtavate budućnost Hrvatske. No ipak primijetit ću, upravo definiranjem prioriteta i ciljeva, favorizirajući javnu upravu pokazujete da je najveći problem kod vas u vašoj kući.

Dakle, još jednom za javnost, ovo je akt Vlade, ne akt Sabora, naša je namjera bila da i javnost i Sabor o njemu raspravljaju. Da li ćemo provesti sate i sate o tome da li se to zove informacija o nacrtu sažetka ili ćete ući u supstancu to je vaš odabir.

Idemo na zadnju repliku kolegica Glamuzina, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade. U nedavno izglasanoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji jasno piše u poglavlju 6., kako će se svi akti strateškog planiranja strategije izlaze, kao npr. NPOO, morati provoditi imajući na umu ciljeve ravnopravnosti spolova, između ostalog iako i UN i EU mjesecima već jasno komuniciraju nužnost uključivanja rodne dimenzije u sve planove oporavka, ovaj nacrt kojeg smo mi dobili niti jednom jedinom riječju to ne spominje. Jučer na jednom odboru, ako se ministar Ćorić može prisjetiti mi je upravo on odgovorio da ni cjeloviti dokument ne sadrži ništa, nikakva nova poglavlja ili koncepte koji u nacrtu nisu spomenuti, pa je za pretpostaviti da se ta rodna dimenzija ne nalaziti niti u tom cjelovitom dokumenti kojeg od javnosti zastupnika vjerno čuva savjetnik Savić. Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova mi je potvrdio službeno da se s njom oko ovoga Vlada nije konzultirala. Što se tiče teme ravnopravnosti spolova kao jednoga od aspekata i možemo reći, obaveznih elemenata svih nacionalnih planova oporavka i otpornosti, ja sam siguran poštovani zastupnice Glamuzina, da ste vi svjesni i da znate da je taj dio dodan u regulativu na inicijativu inzistiranja EU parlamenta i da ovom velikom cjelovitom dokumentu koji stvarno postoji, kojeg evo, vidite, kolege, kako oni tvrde da postoji jer ga, da rade na njemu zajedno sa ostalim resorima zadnjih 8 mjeseci, da će i element ravnopravnosti spolova biti uključen. Evo ja ću, ako oni do sada nisu, konzultirali, konzultirati osobno ću zamoliti i našu povjerenicu da pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, da i oni to pogledaju, tako da, mislim da je to dobra sugestija i dobra ideja. Mi smo za to otvoreni, ravnopravnost da, uvijek, bez vrijeđanja bilo koga, naročito manjina i to manjina u Hrvatskoj [[Upadica: Hvala vam.]] i u HS-u i s najviših razina. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Došli smo do kraja. Sada ćemo napraviti stanku do 13 sati. Nastavljamo onda sa izvješćima odbora, ako će se javiti netko od predsjednika odbora i nakon toga ćemo otvoriti raspravu po klubovima.

Dobro, znači točka Informacija o sažetku Nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ne, otvaramo raspravu. Prvi je gospodin Tomašević koji će govorit u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Vidim da nas je predsjednik Vlade napustio, a baš i nema nešto saborskih zastupnika, toliko o važnosti ovog plana i interesu čime je premijer branio da je dovoljan samo sažetak kad je toliko bilo prijava i replika, sad nas je evo četvero zastupnika je čak u sabornici. A i predsjednik Vlade otišao, ali dobro ovdje je dvoje ministara tako da evo barem pola od onoga kako smo počeli ovu raspravu. Mi smo u listopadu kao Možemo i kao Klub zeleno-lijevog bloka tražili raspravu o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti ovdje u Hrvatskom saboru. I u studenom je ovdje u saboru predsjednik Vlade obećao da ćemo doista imati raspravu u Hrvatskom saboru o nacionalnom planu iako kao što znamo nacionalni plan usvaja hrvatska Vlada, a ne Hrvatski sabor. I mi smo to pohvalili. Mi smo to pohvalili kao klub i ja osobno sam to pohvalio taj potez.

Znači prošlo je više od pola godine od dana kad smo tražili da krenemo raspravu o nacionalnom planu da ona bude konkretna, da ona bude konstruktivna i da bude primjerena onoj važnosti koju ovaj dokument ima. Zašto smo dobili samo sažetak tj. nacrt, nacrt sažetka pa očito zato što nije još gotov nacionalni plan iako je premijer nas uvjeravao da jest na kraju je i kolega zastupnik Reiner rekao da nije. Tako da je to valjda razlog zašto, zašto ga nemamo cjelovitog ali opet nije jasno zašto smo trebali toliko čekati ukoliko on još uvijek nije gotov, a posebice ako imamo na umu da se dosta projekata reciklira i prepisuje iz već postojećih strateških dokumenata ili čak i nekih starijih od uopće našeg članstva u EU. Budući da se toliko prepisuje onda nije jasno zašto ga ne možemo dobiti cjelovitog već sada. Ovo da je gotov, ali da nam ga nećete pokazati cjelovitog ispada kao da je najveća državna tajna, pa čak kažem državna tajna u smislu da ga ne mogu vidjeti ni predstavnici odnosno zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici zakonodavne vlasti, jer kažem vjerojatno da ste ga pokazali konkretnog, sa konkretnim projektima mogli bi i konkretnije raspravljati oko toga, a kada bi kritizirali bilo što onda bi vjerojatno prošli kao kolege na Odboru za financije u smislu da što mi imamo kritizirati jer to znači da ne volimo Hrvatsku. Činjenica jest da Nacionalni plan oporavka i otpornosti, kao i nacionalni program reformi usvaja Vlada. Međutim, vi ne možete ni jednu od tih reformi, gotovo ni jednu od tih reformi provesti, a da je ne izglasa Hrvatski sabor i u tom smislu bi bilo dobro da smo imali informaciju kako vi kažete ili raspravu o cjelovitom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti jer bi onda konkretan dokument mogli i konkretno komentirati. I kada bi ga konkretno komentirali onda bi na temelju tih konkretnih komentara vi mogli i unaprijediti taj dokument nadajmo se na zadovoljstvo naših građana. Tako da je neprimjerena ova primjedba da nemamo konkretnih komentara. Pa nemamo konkretnih komentara kad smo dobili apstraktni sažetak od 80-tak stranica u odnosu na dokument koji vjerojatno ima 700 ili 800 stranica sa svim projektima. Tako da isto tako je cinično od predsjednika Vlade kojeg sada ovdje nema da ste među zemljama koje ste stavili nacionalni plan na web što pokazuje transparentnost, ali ponavljam to je opet samo sažetak na webu, to ne zamjenjuje ovu situaciju da to nije cjeloviti plan. Isto tako je cinično govoriti da imate cjeloviti plan pa eto uvjeravate nas da je on gotov pa ga pokažu dvoje kolega vaših tamo sa strane i pokazuju ovako evo imamo ga stvarno, evo tu je, vidite ga, to je ko da kažem, podsjeća me na kviz Kolo sreće, evo u izlogu broj 2 Nacionalni plan oporavaka i otpornosti samo što nije, možete ga vidjeti, možete ga ovako vidjet sa 20 metara udaljenosti, ali ne možete slučajno vidjeti šta unutra piše. Znači imate ga, pokazujete nam ga, ali ne želite nam ga dati, mislim to je nevjerojatno. Ono što je isto tako cinično je kako je predsjednik Vlade završio ovo izlaganje odnosno predstavljanje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gdje je rekao da se veseli unatoč svim kritikama oporbe da će konačno otvoriti Pelješki most uskoro i LNG terminal. E sad ovo drugo, znači baš od 2 projekta koje se spomene za Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji treba imati 37% sredstava minimalno, a vi se hvalite da imate više na zelenu tranziciju predstavljati kao najbitniji projekt LNG terminal je isto tako pomalo cinično. Jer koliko ja znam LNG terminal baš i ne možete podvesti, ali možda možete al to ne mogu znati jer ne znam kako ste, kakav je cjeloviti na kraju nacionalni plan. Da li je stvarno LNG terminal jedan od tih projekta koje vi vodite pod 37% ili više kao što kažete. Tvrdite da imate novca koji ide na zelenu tranziciju. Jer koliko ja znam, isto tako ne znam po kojem, pošto su 3 kriterija, jedan je koliko mora ići na digitalnu tranziciju, drugi koliko mora ići na zelenu tranziciju, a treći kriterij je da ne smiju projekti biti štetni za klimatske promjene. LNG terminal koliko ja znam budući da se radio o zemnom plinu ima neke klimatske emisije i doprinosi klimatskim promjenama, manje od ugljena to je činjenica, ali baš da nema nikakav utjecaj na klimatske promjene to isto tako ne stoji. Tako da bi volio vidjet sve te projekte kako ste vi došli do brojki da imate više od 37% nužnih za zelenu tranziciju i isto tako da je isti slučaj i što se tiče minimuma vezanog za digitalnu tranziciju. Isto tako ono što sam već rekao, industrija u tom sažetku od 80 stranica se spominje doslovce 12 puta, 12 puta i većinom kao što sam rekao u kontekstu kulturnih industrija tj. kreativnih industrija u kulturi, lapsus. Tako da ono što mene brine jer mislim da je ovo ključan dokument za razvojni zaokret ove zemlje jest što ne vidim zelenu industriju, kako mi potičemo, kojim projektima razvoj naše domaće zelene industrije? Ono što vidimo u dokumentu jest ozelenjivanje postojeće industrije, ali to nije isto. Znači povećat energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u postojećoj industriji nije isto kao razviti našu zelenu industriju proizvodnjom obnovljivih izvora energije, novih materijala i nekih materijala posebice za energetsku učinkovitost jer ono što bi trebali sa ovim Nacionalnim planom oporavaka i otpornosti jest uzeti novac iz EU fonda slijedeće generacije i iskoristiti ga, potrošiti taj novac na naše proizvode koje smo proizveli u Hrvatskoj, koji vode prema zelenoj tranziciji, a ne potrošiti taj EU novac na proizvode u zelenoj tranziciji koje ćemo uvesti iz zemalja članica EU. To je bitna razlika. I jedno i drugo je zelena tranzicija. Ali ovako ako mi potičemo našu zelenu industriju, ta dodana vrijednost koja se bazira na istraživanju i razvoju ostaje što više u lokalnoj zajednici. Znači kako da mi iskoristimo novac iz EU fondova da što više te novostvorene vrijednosti iz zelene tranzicije iz oporavka ostane u lokalnoj zajednici je taj zadatak, ja to ne vidim iz ovog dokumenta. Ono što je otporno u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti jesu jedni te isti projekti koji se recikliraju. Dat ću vam primjer. Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka je još 2008. financiran kao projekt tehničke pomoći vrijedan milijun EUR-a. I sada vidimo iste projekte u digitalizaciji pravosuđa. Znači nešto što smo prije 13.g. već povukli novac iz EU, što očito do kraja nije realizirano. I sad ako je riječ o takvim, ako su to ti inovativni projekti, mislim da imamo problem. Pohvalit ću na kraju, da ne ispadne da je sve kritika, da oko 6 milijardi kuna tog novca ide na obnovu nakon potresa u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji i Karlovačkoj županiji. Međutim, ono što nije jasno, upravo zato što ste nam dali sažetak, ja sam ga detaljno pogledao, nije jasno koliko od tih 6 milijardi kuna jer čak za tu 6. inicijativu imate samo ukupnu sumu, čak ni nemate po potkomponentama, nije jasno kako će se taj novac raspodijeliti, koliko će tu ići za energetsku učinkovitost, koliko će ići zapravo na protupotresnu izgradnju odnosno obnovu odnosno pojačavanje fizičke otpornosti, koliko na javne zgrade, koliko na privatne zgrade, ja to ne vidim iz sažetka. Tako da, da zaključim, ovo je, ovaj nacionalni plan je izuzetno bitan za Hrvatsku i on je po nama zadnja šansa za razvojni zaokret, međutim mi taj razvojni zaokret iz ovog dokumenta ne znajući šta je sve u konkretnim projektima ne vidimo. A onda ne samo da Hrvatska ne ide na put oporavka već ide na put bez povratka.

Dozvolite da u ovom 5-minutnom obraćanju ukažem na neke momente vezane uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a koje i važno je još jednom istaknuti, naravno referirat ću se i na eventualne dvojbe koje oko ovog plana nacionalnog, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti postoje, neke su iskazane evo i tijekom današnjeg djela rasprave odnosno i u okviru replika i izlaganja. Dakle, Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH jedan je od nacionalnih planova koji su generirani europskom omotnicom od 750 milijardi EUR-a, a kao reakcija na veliku zdravstvenu, a kasnije i ekonomsku krizu koja je prošle godine zadesila EU s padom gospodarske aktivnosti svih zemalja EU. Upravo zbog toga ovakav plan ima kao svoj cilj omogućiti i nacionalnim gospodarstvima, u našem slučaju hrvatskom gospodarstvu oporavak, ekonomski oporavak, održivi razvoj i u konačnici povećanje otpornosti nacionalne ekonomije. Ono samo po sebi nosi i promjenu strukture ekonomije i upravo zbog toga ovaj plan ima za cilj osigurati, kako sam još jednom rekao, potrebne reforme s jedne strane, a s druge strane i akcije odnosno investicije koje će u bilo kojem slučaju egzogenog šoka u mogućnosti omogućiti da hrvatska ekonomija manje pati odnosno da takav egzogeni šok dočeka puno spremnije. Svakako ću naglasiti i činjenicu da je ovaj akcijski plan sastavljen od 6 komplementarnih dijelova, najvećim dijelom orijentiran na hrvatsko gospodarstvo odnosno na reformske procese koji će omogućiti daljnje jačanje hrvatskog gospodarstva u svim njegovim segmentima. Posebno ću istaknuti činjenicu da 6 milijardi kuna iz ovog plana odnosno nešto više ide u smjeru jačanja konkurentnosti iz zelene tranzicije gospodarstva. Kako i na koji način? Zamišljamo da je to potrebno učiniti prije svega na način da se poveća proizvodnja u RH i na taj način umanji negativan saldo vanjsko trgovinske bilance ko i naša u bilanci odnosno podbilanci roba koji naša zemlja bilježi već 30 godina. Jedan od ključnih dominantnih ciljeva ovog plana je upravo taj. Kojim smjerom ići, predstavljeno je u okviru samog nacrta sažetka na način da su jasno naznačene potpore u smjeru povećanja industrije, dizanja tehnološke razine odnosno digitalizacije domaćeg gospodarstva s jedne strane, ali isto tako i financijski instrumenti koji će to omogućiti. Dakle, kombinacija ova dva tipa mjera ima prije svega za cilj učiniti hrvatsko gospodarstvo po realizaciji projekata otpornijim odnosno produktivnost proizvodnog sektora veće. To je legitiman cilj koje smo si kao Vlada i Ministarstvo gospodarstva zadali u realizaciji ovog Nacionalnog plana oporavka.

Digitalizacija kao komponenta provučena je u svim segmentima plana u konačnici većina projekta kojima govorimo u smjeru povećanja efikasnosti javne uprave odnosno pojedinih segmenata funkcioniranja hrvatske ekonomije ide za tim da se ti segmenti dignu na višu tehnološku razinu. To je Hrvatskoj potrebno s obzirom na činjenicu da je to ono što nosi povećanje produktivnosti kako rada s jedne strane, tako i proizvodnje odnosno proizvodnog procesa kao takvog općenito. Nacionalni plan oporavka i otpornosti u svojoj vrijednosti od 49 milijardi kuna, dakle oko 13% BDP-a RH iz 2020.g. zasigurno nosi rast BDP-a naše zemlje, međutim ono što je još važnije nosi u projektima koji će ovim planom biti sufinancirani i mogućnost da RH kreira pretpostavke za dugoročno održiv razvoj po višim stopama rasta, što je krajnje važno za našu zemlju, krajnje važno za konvergenciju visokorazvijenim zemljama EU i u konačnici za bolji život naših građana [[Upadica Radin: Vrijeme, hvala.]] Hvala vam lijepa. Prvu repliku je tražila gospođa Boška Ban Vlahek. Poštovani ministre. Nejasno je kako Vlada želi osigurati putem provedbe ovog plana oporavka povećanja broj zaposlenih. Naime, kako dokumenat nema nikakve konkretne brojčane pokazatelje, niti javnost ima uvid u tih famoznih 700 stranica, potpuno je nejasno kako se dolazi do nekog broja. S obzirom na to da prevladaju ulaganja u javne investicije, a ne u poduzetništvo koje kroz razvoj novih tehnologija, istraživanja i razvoja te konkurentnosti izvoza mogu jedini otvoriti nova radna mjesta, nije jasno gdje će se ta nova radna mjesta kreirati. Hvala vam lijepa poštovana zastupnice na vašem pitanju odnosno replici. Ono što bih želio istaknuti da na stranici 78 ovog sažetka postoji jasna financijska razrada pojedinih segmenata ovog plana i u tom kontekstu svakako bih naglasio komponentu C1.1. Jačanje konkurentnosti, zelena tranzicija gospodarstva. Maloprije sam u svom izlaganju uputio na to da će biti riječ o dva smjera s jedne strane bespovratnim sredstvima za jačanje tehnološke razine odnosno digitalizaciju procesa, a s druge strane o financijskim instrumentima. Dakle, postoji konkretan način kako pomoći domaćem proizvodnom sektoru, pa time indirektno i povećanju zaposlenosti u RH. Ovdje samo je riječ o jednom segmentu, ja bih mogao ovdje isto tako nabrajati projekte unapređenja vodnog gospodarstva koji nose jasan efekt na povećanje zaposlenosti u sektoru građevinarstva primjerice. Dva pitanja, evo kada ste spomenuli sektor građevine, koje će građevinske kompanije iz niskogradnje sudjelovati s obzirom da su sve velike kompanije, poput Konstruktora pa nadalje propale? Hoćemo li opet zapošljavati Kineze, Ukrajince itd. odnosno novac će dugoročno izlaziti iz Hrvatske? A drugo pitanje, iz medija smo mogli saznati za neke privatne kompanije odnosno vlasnike, poput Rimca, da će dobiti sredstva iz ovoga. Također smo iz ovog sažetka mogli vidjeti da će i INA koja je poluprivatna kompanija dobiti neka sredstva. Koji će sve privatnici i na temelju kojih kriterija još konkretno dobiti sredstva iz ovog fonda, odnosno iz ovog plana oporavka. budući da se tu naklapa o nekim imenima, da su to određene privatne kompanije da ovdje može doći do zlouporabe, lobiranja, pogodovanja itd. Hvala vam lijepa gospođo SElak Raspudić na vašim pitanjima. Nije mi namjera ovdje posebno nominirati imena firmi koje bi iz niskogradnje mogla odrađivati značajnije projekte, međutim evo dopustite da vas obavijestim da sam prije desetak dana sudjelovao na potpisu ugovora za izgradnju jedne od većih aglomeracija na Sjeveru Hrvatske, kompanija Radnik iz Križevaca će biti dominantan izvođač radova. Držim da je dosta, barem na ovaj dio odgovora. Što se tiče odgovora na pitanje dva odnosno tri, govorite o Automobilima Rimac i Automobili Rimac odnosno projekt Biorafinerijskog postrojenja na području Siska u izvedbi INA-e jesu prepoznati kao projekti od izuzetne važnosti u smjeru digitalizacije. Projekt Rimac je u konačnici prepoznat odnosno Automobili Rimac i na europskom nivou, a biorafinerija u kontekstu prelaska na biogoriva.

Dakle, ovo je jedna rasprava koja se morala održati zato što smo tako eto rekli Europi da ćemo održati, ali možda onda biti korisno utoliko što su nam tu ministri pa ih možemo nešto pitati jer plan obuhvaća sve. Gospodine ministre kako ćete riješiti problem koji ste uspjeli prouzrokovati ovim uredbama koje vam je ukinuo Ustavni sud? Dakle, čak taj i takav Ustavni sud nije mogao obraniti, a svašta brani u zadnje vrijeme kao što vidimo, ove uredbe na koje ste uspjeli i lijeve i desne ovoga okupiti da napišu ustavnu tužbu i evo izgleda da je ona usvojena. Izvolite odgovor, izvolite odgovor. Kolega Bauk je povrijedio Članak 238., opet vrijeđa, ali ako je to tako onda ste vi šta zamjenik gospodinu Peđi Grbinu koji cijeli dan tu nije, tako da, ne znam je li bolestan, ali ako je ispričavam mu se ali naprosto nije primjereno bilo od vas. Sažeto rečeno, imate opomenu. Izvolite gospodin Bauk. Zbog hrvatske javnosti kolega Paviću, kolega Grbin ima smrtni slučaj u obitelji. Također sažeto opomena. Nema odgovora tu, ne. Tko odgovara, a na repliku oprostite, pardon imate pravo, imate pravo, imate pravo. Dakle dozvolite da odgovorim na repliku gospodina Bauka iako je i sam rekao da nije potrebno vjerojatno je ona bila iskazana zbog ovog prvog dijela replike. Ono što bih želio istaknuti jeste činjenica da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaprimilo odgovor Ustavnog suda odnosno rješenje Ustavnog suda i da smo sretni činjenicom da je čitav niz propitivanih odredbi uredbe od strane i Ustavnog suda ocijenjen kao pozitivan iskorak. Ono što vas svakako želim obavijestiti da će u narednim tjednima novi Zakon o gospodarenju otpadom odnosno izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom biti na klupama odnosno predstavljene Hrvatskom saboru i ja vjerujem da ćemo tim odredbama ukloniti sve zapreke da se sustav gospodarenjem otpadom u RH i dalje razvija onako kako to želimo, a želimo čišću i čišću prirodu odnosno okoliš u RH. Hvala potpredsjedničke. Gospodine ministre, evo ja bih samo podsjetio ponukan sa intervencijom i kolege Bauka oko toga što je Vlada dostavila, nije dostavila itd., da mi imamo poseban zakon koji regulira odnos Vlade i sabora oko europskih poslova i o tome smo raspravljali, sjetit će se kolega Bauk jer je i tada bio zastupnik tijekom 7-mog saziva. Bilo je tada prijedloga da možda neki dokumenti i neke procedure prethodno traže odobrenje parlamenta, međutim tada je vladajuća većina predvođena SDP-om odbila takav jedan prijedlog i ustanovala ovakav sustav kakav imamo danas. Možemo mi raspravljati da promijenimo taj sustav ali onda bi trebalo naravno i ekipirati drugačije možda i Hrvatski sabor, ali evo zbog povijesne istine mislim da je potrebno podsjetiti kako se reguliraju odnosi između sabora i Vlade i kada je donesen takav zakon. Hvala vam lijepa gospodine Stier na vašoj replici, da, dakle ovaj nacrt sažetka pred saborom RH nalazi se na inicijativu Vlade RH jer smo držali da je potrebno da sabor RH odnosno uvažene zastupnice i zastupnici dobiju informaciju u kojem smjeru i kako Vlada RH vidi smjer oporavka odnosno jačanje oporavka i otpornosti RH u narednim godinama. U konačnici realizacija programa odnosno investicija iz ovog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti svojim terminskim rokovima ide nešto i dalje od mandata ove Vlade gospodina Plenkovića. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Poštovani ministre, potpredsjedniče sabora, pa evo pohvale da je upravo Nacionalni program oporavka i otpornosti 47% ide na digitalnu tranziciju, na zelenu tranziciju, 26% na digitalnu tranziciju to je puno više nego što smo morali dati. Vrlo je bitno za razjasniti dakle da gotovo trećina ide u direktne potpore, ali ovaj dokument je vezan na, na program reformi i ono što Bruxelles od nas očekuje i ovo je samo prva četvrtina novca. Htio bih se vezati isto tako na vodne projekte i tu pohvaliti ministarstvo. Znamo da je po okvirnoj direktivi po vodama moramo završiti aglomeracije i pročišćivače, vjerujem da će biti i velike kazne ako ne plaćamo i upravo oni koji kritiziraju zašto je to unutra vjerujem da će prozivati 2022., 2023. prvi Vladu zašto plaćamo penale.

Riječ je o ogromnom poslu u koji je RH ušla prije 7-8 godina, izgradnja aglomeracija, međutim najveći zamah u ovim poslovima izgradnje aglomeracije projektima zapravo je učinjen proteklih nekoliko godina mandata Vlade gospodina Plenkovića. Naravno da smo i u ovom planu otpornosti i oporavka predvidjeli pojedine aglomeracije odnosno neke od aglomeracija za realizaciju naravno s idejom da mora biti riječ o projektima čija dokumentacija je zgotovljena kako bi mogli čim prije ići u realizaciju. Tu su predviđeni isto tako i projekti javne vodoopskrbe jer želimo do svih kućanstava u RH u narednom razdoblju dovesti mogućnost priključenja na mrežu javne vodoopskrbe. Hvala vam lijepo.

Možemo se samo nadati da će Vlada dobro iskoristiti ta sredstva, do sada nažalost nisu uvijek bili tolikom brzinom i nije se u potpunosti, naravno, iskorištavala sredstva. Ono što me zanima, u slučaju da novac koji će ući u hrvatsko gospodarstvo iz ovog Plana oporavka, posljedica toga će biti sigurno da će jedan manji iznos tog novca završiti kroz poreze i ostale prihode države, završit će u budžetu. Da li imate procjene koliko bi to bilo novca i da li taj novac planirate iskoristiti za smanjenja poreza zato što ipak na kraju dana kad vidimo, nažalost probleme koji su bili uz subvencije, različite korupcijske afere, neefikasnost državnih tvrtki ipak se na kraju pokazalo da gospodarstvo koje je porezno rasterećeno ipak najbolje doprinosi oporavku.

Ono što svakako valja imati na umu je da svaka potrošena kuna kroz ovaj Plan oporavka i otpornosti nosi porezne izdatke koji se na nju naslanjaju i oni će, naravno biti prihod državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne samouprave ukoliko govorimo o nekim posebnih aspektima, po, primjerice, porez na dohodak kod novog zapošljavanja. Sve će to omogućiti zasigurno u narednom razdoblju daljnje porezno rasterećenje. Vi znate da smo protekle 4 godine značajno iskoračili u tom smjeru, vjerujem da će se to moći nastaviti. Poštovani ministre, u ovom sažetku plana digitalizacije se spominje otprilike oko 150 ... [[Govornik se ne razumije.]] ako se ne varam i vjerojatno ste svjesni da i ta digitalna tranzicija i digitalizacija zapravo će generirati i nova radna mjesta odnosno generirat će nova zanimanja na tim radnim mjestima, tražit će nove „skillove“ Predložio sam maloprije premijeru, on je to ignorirao, ne znam zašto, da se pokuša definirati po sektorima odnosno po industrija koliko se misli novih mjesta generirati u tim pojedinim sektorima, odnosno industrijama da bi se moglo napraviti plan školovanja tih novih ljudi sa novim zanimanjima, sa novim zvanjima. Naime, te „skillove“ ne može steći preko noći i ako napravimo plan školovanja, upisa djece u srednje škole, upisa studenata na fakultete, za 2 godine, za 3 godine ćemo imati ljude spremne za rad na tim radnim mjestima. Koliko toliko spremne, neće biti 100% jer imaju još praksu, ali će biti spremniji, pa vas molim da to razmotrite i da to uzmete u obzir

Hvala.

G. Paviću to su doista zanimljive i konstruktivne teze i smjer u kojem hrvatsko gospodarstvo definitivno ide, pa i tržište rada jeste smjer novih tehnologija odnosno ono mora uvažavati činjenicu da se Europa i svijet mijenjaju upravo u ovom smjeru kojem ste naveli, digitalizacija procesa i zapravo novih zanimanja koja iz dana u dan nastaju. Taj smjer je neupitan neovisno o Planu oporavka, međutim, uz ovaj Plan i uz povećanje investicija, odnosno investicijskog kapaciteta koji iz njega proizlazi, on će biti nešto i brži. Siguran sam da će na HZZ-u, a onda i u njihovoj komunikaciji sa Ministarstvom obrazovanja, s obzirom da oni vode kurikulum, odnosno sami sačinjavaju kurikulum, doći do interakcije koja će nositi onda i nove programske okvire. Bez tog neće ići, slažem se tu s vama. Hvala lijepa. Vidim, nema više replika. Hvala. Pa idemo dalje sa, idemo dalje sa klubovima.

Što se tiče ovog samog programa, puštali smo g. premijera da danas iznosi svoje činjenice, međutim, puno toga što je rečeno je bilo ili skriveno ili neizrečeno, a zapravo trebalo bi biti rečeno. Pod broj 1, dakle EU odnosno najjače ekonomije EU itekako raspravljaju o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ako imamo slučaj jedne Poljske koja već mjesecima raspravlja o ovako jednom važnom programu je rezultat toga da je Poljska jedna od najjačih ekonomskih zemalja unutar EU. Dakle to što mi raspravljamo to 2 tjedna prije same činjenice da mi trebamo predati svu dokumentaciju 30.4. za povlačenje sredstava jer pitanje je samo što će biti uvaženo od ovih svih stvari koje ćemo danas raspravljati je činjenica da se nalazimo na zadnjem mjestu EU po svim ekonomskim indikatorima. I nije ovdje upiranje prstima u nikoga, nego je ovdje slanje apela. Pa sjetimo se 30.6. prošle godine, kao Klub zastupnika Mosta jedini smo slali apel da se pošalje produljenje moratorija na zaštitu poljoprivrednih zemljišta kako nam ostale zemlje EU ne bi kupovala zemljišta. To radimo i sada. Dakle, ovdje je Vlada RH zajedno sa svojim ekonomskim guruima, g. Ćorić, g. Savić, itd., ostala sama dakle u ovom tu samom programu jer EU je rekla da bi trebalo više novaca ići u privatni sektor, to je rekla Celine Gauer koja je inače direktorica implementacije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na nivou EU, socijalni partneri, Ekonomski institut Zagreb, kritizirao je ovaj program i rekao je da je ovo dodatno financiranje državne infrastrukture, a to posljedično, onda kasnije i afera, udruga poduzetnika, Hrvatska udruga poslodavaca nije se složila sa ovim prijedlogom jer traži da 50% ide u privatni sektor, udruge poduzetnika, neovisni ekonomski analitičari, dakle ovaj prijedlog koji mi danas čitamo, jedino su potvrdili dakle ekonomisti koji su vezani nasamu Vladu RH, nitko drugi. Što se tiče ugovorenih sredstava, 2014. do 2018., dakle ovo je sad preslikani scenarij gdje je 51% sredstava se bilo uložilo u državne kompanije i korisnike proračuna. Kad se pogleda grafikon, to je isto. 56% gospodarstva, šta to znači? To je isto. Dakle ponovno ulaganje u infrastrukturu a matematika vrijedi vrlo jednostavna, kuna uložena u privatni sektor, daje 4 kn povrata, kuna uložena u javni sektor, daje kunu povrata ako se efikasno koriste sredstva. Kod nas se ona efikasno ne koriste. I onda imamo dizanje poreza, opterećenja i dodatno još namete i na lokalnu i na nacionalnu razinu. 800 milijuna eura iz ugovorenih sredstava EU—a od 2014. do 2018. g., znate gdje je otišlo? U Hrvatske ceste i u HŽ infrastrukturu. Gdje je taj gospodarski rast o kojem mi pričamo i gdje se to ulagalo već bilo, gdje je to? Nema ga. 7% je bilo uloženo u privatne kompanije, mala poduzeća.

Ovo je klasičan primjer ovdje što danas gledamo, crowding out poduzetnika odnosno istiskivanja poduzetnika. Dakle, istiskivali smo ga, istiskivali smo ih sa HGK-a, to je antipoduzetnička klima, antiobrtnička gdje je poslana poruka obrtnicima da su jedini širitelji zaraze. Dakle, i dok su ostali svi bili otvoreni i radili tipa shopping centri, ugostitelji su bili zatvoreni. I antitržišna klima odnosno antitržišna poruka dakle ponovno će se financirati državni aparat, ponovno će se financirati klijentelizam i ponovno danas financiramo, već postoje, danas već financiramo afere koje će se dogoditi za godinu dana a poduzetnici su ti koji su generatori rasta. Ulaganje u subvencioniranje u kamate koje su jako niske sada na tržištu kapitala. To je ono šta gurui govore. Ulažu 50 do 70% sredstava u kapitalne investicije, gdje rade svojevrstan dumping, ok, niko se ne slaže iz tržišne perspektive sa dumpingom ali kad već EU daje novce, pa onda uloži u poduzetnike odnosno one generatore rasta koji će te izvući iz ove situacije. A zašto je to bitno? Pa nakon par godina kada se nađemo u situaciji sa Dancima i Talijanima, mi ćemo prema njima biti nekonkurentni. Dakle, naš prijedlog je da se novac uloži 50% u privatnike, u privatni sektor ko što nalaže EU, ko što su i ostale zemlje shvatile da će to biti jedini način izlaska iz ove krize. Dali smo 5 prijedloga koji će još možda dotaknuti gđa. Selak Raspudić, konkretnih ali evo sada još jednom, dakle, evo konkretnom dakle, uložimo u dijagnostiku, primjerice, gdje će lokalna dijagnostika pomoć dakle da radnike, neopravdana bolovanja, dakle da ih vratimo na tržište rada što će onda povećat agregatnu ponudu, povećat ćemo BDP.

Završit ću s jednim konkretnim primjerom toga što je pogrešno implementirano u ovaj projekt a onda ću preći još jednom na konkretne prijedloge, pa da makar ovaj sažetak popravimo na način da on bude kvalitetan dokument za buduće generacije. 2018. je pokrenut projekt optimizacije lokalne i područne samouprave. 2018. smo se hvalili tom optimizacijom, potpisivali projekt i ulagali velike nade u njega. Nedavno je što je najveći pokazatelj uspjeha ovog projekta, propala javna nabava vrijedna 10 milijuna kn za taj projekt i žalitelju se moralo isplatiti 45 000 kn iz džepa ministarstva odnosno hrvatskih građana. Taj isti projekt koji u 2 g. ne da se nije realizirao, nego nije uspio napraviti i najobičniju propisnu javnu nabavu, sada je implementiran u sažetak ovog projekta. Ovo, ključni dokument za razvoj Hrvatske, ne smije biti mjesto utočišta za propale projekte. Nama je potreban iskorak i u razmišljanju i u strategiji koji će omogućiti rast i razvoj kakav zamišljamo. U tom smislu mogla bi potrošiti cijeli govor kritizirajući da nam niste dali plan, da ste ovdje čak i mahali njime, nego smo se zabavljali isključivo sažetkom ali ću ga radije iskoristiti na tragu pokušaja tog sažetka da dam 5 konkretnih prijedloga kako ga unaprijediti tako da bude prihvatljiv EU ali i da omogući prosperitet Hrvatske. Prvo što treba uključiti je prerađivačka industrija. Industrija 4.0 tzv. odnosno digitalizacija industrije koja bi umrežile proizvodne pogone i stvorila višu dodatnu vrijednost. Da ne ovisimo uvijek o turizmu, o turizmu na koji smo se sada u nedostatku strateškog promišljanja ozbiljno oslonili, a on osim što nam gotovo 20% BDP-a uzima, također je industrija koja najviše ovisi o tome kakva će biti kriza. Drugo, ravnopravnost spolova. Ravnopravnost spolova je pojam koji je potpuno izostavljen u ovom projektu a on je nužan zahtjev EU-a da bi se projekt prihvatio, stoga se postavlja opravdano pitanje jesu li oni koji su pisali ovaj nacrt, uopće konzultirali pravila koja su tamo da bi se on mogao kvalitetno napraviti?

Vidimo što je s muškarcima u visokom obrazovanju gdje zaostaju i vidimo šta je sa postojećim problemima neravnopravnosti plaće iz staklenog stropa koje se tiču žena i ovdje možemo biti rukovoditelji novih pozitivnih politika. Govorite o digitalnoj osobnoj, uvedite i stvorite preduvjete za elektroničko glasovanje tako da ovo iskoristimo kao priliku za demokratizaciju društva. U obrazovanju ne slijedite samo dogmatske floskule poput STEM područja nego otvorite prostor dijalogu između STEM područja i humanistike kako bismo se trendom interdisciplinarnosti pridružili suvremenim obrazovnim procesima. Na kraju socijalna politika. O njoj gotovo ni riječi ovdje, a socijalna kohezija jedan od zahtjeva EU. Gdje su skloništa, nasilje rast od 40% u ovoj krizi, gdje su ostali pozitivni primjeri kako unaprijediti sustave socijalne skrbi da ne bismo imali probleme kojima se danas bavi cijela [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] hrvatska javnost. Izvolite.

Dakle, dopustite da vas u kratkim crtama uputim u logiku koja stoji iza svih nacionalnih planova oporavka na razini EU. Ti nacionalni planovi oporavka naslonjeni su prije svega na agendu Europskog zelenog plana koja je predstavljena u prosincu 2019.g. i samim time promoviraju prije svega ona ulaganja koja će omogućiti daljnji razvoj poduzetništva i jačanje otpornosti, ujedno i gospodarski oporavak EU. Ono što ne promoviraju ne promoviraju omjere sredstava privatno odnosno javno. Nacionalni planovi oporavka imaju prije svega kao prioritet promovirati reformske procese i kroz javne investicije omogućiti razvoj privatnog poduzetništva u svim njegovim segmentima. Djelići tih nacionalnih planova mogu biti korišteni i u smjeru potpora poduzetničkim inicijativama odnosno projektima koji kao takvi u najvećoj mjeri promoviraju zeleno odnosno digitalno, dakle tehnološku transformaciju EU u smjeru niskougljičnog gospodarstva kao prioriteta i zelene agende koja je kao tako postavljena od strane predsjednice Europske komisije von der Leyen i njezinog tima. Tu nema dvojbe i zapravo nema ni alternative, ono u čemu alternativa mora postojati je paušalna ocjena i lupetanje stvari koje zapravo sa ekonomskom logikom nemaju veze, a koje se vrlo često mogu čuti u javnom prostoru, kako i na koji način citirajući polufraze ili djeliće fraza čuvenih ekonomista i izgovarajući velike riječi. To nažalost vrlo često biva praksa u ideji da se opsežni dokumenti odnosno planovi kao takvi kritiziraju i ni na koji način im se ne da šansa za provedbu. To je ono zašto mislimo da će ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti uspjeti izbjeći. Zašto? Zato što je riječ o dokumentu koji sa svojih 49 milijardi kuna u provedbi nosi prije svega više stope rasta u RH, ali i s milijardama kuna koje će biti uložene u potpore privatnom sektoru i kroz financijske instrumente, i kroz bespovratne potpore nosi mogućnost rasta produktivnosti odnosno konkretnosti hrvatskog gospodarstva, posebice u proizvodnom dijelu tog gospodarstva. Ovaj nacionalni plan ne trebamo gledati sam po sebi odnosno kao izdvojeni element ekonomski i svih ostalih politika RH. Zašto? Zato što u ovom trenutku dok ovo govorimo u ovoj sabornici mi imamo na djelu odnosno u provedbi Operativni program Konkurentnost i kohezija. U ovom trenutku dok ovdje razgovaramo programira se novi Operativni program odnosno novi operativni programi. Kroz nekoliko dana hrvatska javnost će se upoznati s novim natječajem upravo za dizanje tehnološke razine i proširenje kapaciteta u prerađivačkoj industriji vrijedni milijardu i 100 milijuna kuna. Dakle, ideja je da su svi naši strateški dokumenti usklađeni, ideja je da jasno znamo što želimo, a želimo više stope gospodarskog rasta u RH i dugoročno održiv razvoj naše zemlje uz povećanje kvalitete života naših građana. Oživotvorenje ovog Nacionalnog programa oporavka i otpornosti uz standardne elemente ekonomskih i drugih politika to će donijeti. Za sam kraj, vjerojatno ste vidjeli, ali zanimljiv podatak za veljaču ove godine, a u kontekstu našeg oporavka i otpornosti. Rast proizvodnje odnosno industrijske proizvodnje u RH ocijenjen je među najvećima u veljači ove godine od strane europske statistike.

Neke od njih podsjetit ću i trebali biste uvažiti jer su i zahtjevi EU poput ravnopravnosti spolova, a prerađivačka industrija jedino što nam može dugoročno omogućiti rast. Ali koristiti argumente poput digitalne i zelenog koji su zahtjev ovog plana, ne znači paušalno ih porazbacati po cijelom planu izmišljajući nerazumljive sintagme poput digitalizacija etičkog sustava državnih službenika. Dajte molim vas, što je to etički sustav koji se digitalizira? Pa može postojati neki minimalni etički kodeks kojeg se treba pridržavati a ne ga digitalizirati. Ili zelena tranzicija turističkog eko sustava. To je nabacivanje pojmovima da bi se povukle pare.

Po pitanju digitalizacije u segmentu javne uprave, vjerujem da ćete imat prilike razgovarati s ministrom pravosuđa. Što se tiče digitalizacije kao procesa, vjerojatno vam je poznato neovisno o razini ekonomskog znanja, da proces digitalizacije u pravilu nosi povećanje efikasnosti bilokojega od procesa, dakle samim time i produktivnosti odnosno povećanje konkurentnosti onoga koji se digitalizira.

Nisam siguran na koji način će ono povećati otpornost odnosno oporavak RH međutim vjerujem da ćete vi to u narednim danima moći pojasniti. Poštovani ministre Čorić, još jednom ste objasnili da vam je malo toga jasno, ako vam nije jasno kako bi to elektroničko glasovanje, kako bi to olakšavanje, znači ljudima da obavljaju one svoje i dužnosti i prava koje imaju u hrvatskom društvu, jedno od njih je i biračko pravo, kako bi to unaprijedilo i procese i sve ostalo što se događa u hrvatskom društvu.

Hvala vam lijepa, g. Grmoja na vašoj replici, s obzirom na to da je ona imal tri segmenta. Dakle, mi smo u nacionalnom planu doista orijentirali na to da podignemo razinu konkurentnosti hrvatske ekonomije, elektroničko glasanje koje vi i vaša politička opcija promovirate, ne držimo da je presudna za to. Što se tiče ovog zadnjeg momenta koji ste naveli a riječ o građevinskom sektoru kao jednom od sektora koji profitira od ovog plana, od ovog plana će profitirati svi segmenti hrvatske Ja ću vas upozoriti na činjenicu da je osnovni dio ovog plana, dio namijenjen gospodarstvu u svojoj komponenti i zelene tranzicije namijenjen prije svega proizvodnim industrijama, u što ne spada građevinski sektor. Međutim nisam siguran da vi u klubu Mosta tu distinkciju razlikujete jer većina izlaganja koju sam imao priliku čuti od vaših ekonomskih stručnjaka, nažalost me u to uvjerava. G. Demetlika. Poštovani ministre, stalno govorimo i uvjeravate nas da kroz taj plan oporavka i otpornosti ćemo ojačati proizvođačku industriju. Čini mi se da se radi o nekih 270 vagona. Postavljam pitanje, da li je pametnije nabaviti te jer će sigurno na tržištu biti jeftiniji, ne znam, ruski, mađarski ili češki umjesto da uložimo dodatna sredstva u Đuro Đaković, da ga osposobimo da bude konkurentan, efikasniji, u skladu sa zelenim politikama, ali da upravo u tu proizvođačku industriju uložimo sredstva a ne u nekakve javne infrastrukturne radove. Dakle još jednom ću ponoviti, g. Demetlika da je u komponenti C1 najveći dio komponente upravo usmjeren na horizontalne potpore domaćem proizvodnom sektoru, kako kroz bespovratna sredstva, tako prije svega kroz financijske instrumente i u tom kontekstu i Đuro Đaković i svako drugo poduzeće u RH iz segmenta industrije, može pronaći svoje mjesto svojim projektima. To je ono što mogu reći i mogu vas uvjeriti da će i neovisno o ovom planu, politika Ministarstva a to dokazujemo još jednom sam rekao i našim radom proteklih godina, ali ja odgovornost za njega držim odnosno nosim proteklih 6, 7 mj., svaki naš natječaj će ići upravo u smjeru odnosno inzistirat ćemo upravo na ovom smjeru jačanja prerađivačke industrije. Poštovani ministre, rekli ste ovdje kako je cilj ovog NPO-a gospodarski rast, je li, i razvoj, međutim evo kako su i prethodni kolege rekli, udruge poslodavaca, prije svega prvo kažu da nisu sudjelovali u samom procesu izrade ovog dokumenta kao socijalni partneri a to je bila na neki način dužnost da ih se uključi a onda nakon toga postavljaju pitanja, dakle kako do gospodarskog rasta kad isključivo i kroz ovu komponentu gospodarstva zapravo je vidljivo da je ovih 54% na kraju ulaganje primarno u javni sektor odnosno infrastrukturu.

Dakle, naša ideja je vrlo jasna, odnosno da kratko pojasnim. Gospodarski rast bi se ostvario i ulaganjem cjelokupnog iznosa u javni sektor. Dakle, prema potrošnoj metodi izračuna BDP-a, svaka od ovih kuna koja će se uložiti u hrvatsko gospodarstvo i otići u bilokojem smjeru, proizvest će rast BDP-a međutim naravno da nije svejedno kako i na koji način će se taj novac utrošiti, upravo zbog toga bih vas uputio na činjenicu da je stavka C 1.1. ovog plana, dakle prva stavka u djelu gospodarstva od preko 6 milijardi kn namijenjene isključivo, još jednom potporama poduzetništvu odnosno potporama realnom sektoru u vidu kako financijskih instrumenata tako i bespovratnih potpora.

Pa evo u samom planu kad se pogleda da je 54% u gospodarstvo, ono što mene posebno intrigira to je upravo ova mjera i komponenta C1.3., a to je ulaganje u vodno gospodarstvo i gospodarenje otpadom, ali moramo reći da je evo primjer u Hrvatskoj stopa recikliranja otpada iz kućanstva je 25,3%, a što je znatno ispod prosjeka EU koja iznosi 46% i da se komunalni otpad se odlaže čak 66% na odlagališta dok je u EU 22% Vi ste svjedok problema koji su se u tom segmentu događali i događali, da je 10 godina trebalo na primjer moje županije pokrene uopće investiciju unatoč tome što je imala na vrijeme priređene dokumente upravo zbog toga što se [[Upadica Radin: Hvala.]] nije vodilo računa ili se opstruiralo u prethodnim vladama razvoj tog. Dakle, Hrvatska je suočena sa čitavim nizom izazova u proteklih nekoliko desetljeća, dio njih se odnosi na izgradnju vodnokomunalne infrastrukture odnosno njezinu nedostupnost u dijelu naših krajeva. S druge strane isto tako suočeni smo sa potrebom izgradnje učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u RH. To nije zadatak koji nije lak, u konačnici naša Vlada nije prva vlada koja se tim poslom bavi. Posljednjih desetak godina pokazuju se napori i kroz programiranje, a i kroz realizaciju projekata, međutim u zadnje četiri godine fokus je doista bio na izgradnji sustava gospodarenja otpadom čemu svjedoči činjenica da su neki od centara krenuli u gradnju konačno, jedan od njih je u vašoj županiji. S druge strane vodnokomunalna infrastruktura odnosno kanalizacijski sustav javne vodoopskrbe doista su prioriteti na kojima moramo inzistirati, bez obzira na omotnicu pa će tako biti i u ovoj omotnici Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Nemate više replika. Idemo dalje sa klubovima zastupnika. Klub zastupnika HSLS-a i Reformista, najprije gospođa Martinčević. Izvolite.

U javnosti ne samo politički obojene vidimo cijeli niz komentara, najčešće kritičkih u odnosu na sažetak Nacrta plana oporavka i otpornosti kao i procesa njegove izrade. Ne sumnjamo da je veći dio dobronamjeran, sasvim sigurno svaki komentar je dobrodošao i sasvim sigurno svaki sa svoje točke gledišta ima argument za svoje primjedbe. Ipak svi mi građani Hrvatske svjesni smo da su odluke o usmjeravanju tog novca, a koje predstavlja 12% našeg BND-a koje treba utrošiti u sljedećih nekoliko godina, kao i odgovornost za realizaciju projekata politika i mjera u konačnici na Vladi. Često su tu kritike, pa tako podsjetimo se samo i najveći projekt u povijesti Hrvatske, a to su Hrvatske autoceste bez kojih danas ne bi bilo niti hrvatskog turizma, a koje 20% našeg BDP-a kontinuirano bio osporavan sa ključnom idejom da se novac mogao utrošiti panedmije i bolje i toga će uvijek biti takvih rasprava. No mi sada o ovom programu trebamo odlučiti, svjesni da bez obzira na veličinu novca koje dobivamo to neće i ne može riješiti sve probleme sa kojima smo suočeni, što zbog pandemije, ali isto tako i zbog cijelog niza naših strukturnih slabosti. Željela bih podcrtati neke u programu naznačene politike, mjere i projekte, ali i predložiti da već sada predviđamo njihovo dodatno osnaživanje kroz korištenje redovnog europskog proračuna koji nam donosi još kao što znamo dva puta više sredstava. U segmentu gospodarstva naglašavam potrebu formiranja jamstvenog fonda za poticanje i investicija i obrta, posebno za mala i srednja poduzeća. To je model koji je Varaždinska županija postavila, međutim on naravno nije dovoljan, nije dostatan i zbog toga je ključno da iza toga stane država, a tu je posebno važno i formiranje fonda za naše izvoznike koji su ključna poluga našeg gospodarstva. Što se tiče raspolaganja otpadom, mi se inače kao stranka jako zalažemo snažno za decentralizaciju države, međutim kada govorimo o raspolaganju otpadom tu je nužna centralna državna odluka o izgradnji tri odnosno četiri spalionice. Mi u ovom programu možemo iščitati sad samo neka polurješenja bez jasne strategije završetka procesa upravljanja otpadom. O tome ne mogu odlučivati jedinice lokalne samouprave, one za to nemaju dovoljnih financijskih kapaciteta, a često niti znanja, niti sposobnosti za rješavanje tog problema koje nadilazi njihove sveukupne kapacitete. Vidi slučaj Varaždin, dakle 100 tisuća tona smeća na ulazu u Varaždin 10 godina plus nekoliko optužnica, presuda itd. na tu temu. U dijelu poljoprivrede koja je neupitno jedna od naših najvećih gospodarskih potencijala i šanse za razvoj malog, srednjeg i velikog poduzetništva, prva i daleko najvažnija reforma je svakako komasacija poljoprivrednog zemljišta. Naime, samo 1,2% poljoprivrednih pučanstava raspolaže zemljištem većim od 20 hektara, a procijenjeni troškovi okrupnjivanja po hektaru su 15.000 kuna. To nam jasno govori da je nužno osigurati sredstva za značajno ulaganje u početak procesa komasacije. Sve ovo što je navedeno u ovom programu može i treba biti nadogradnja, ali upravo ovoj ključnoj reformi, a to je komasacija. Za nas na sjeveru još jedna važna tema svakako je turizam, tu naglašavam razvojni potencijal kontinentalnog turizma s naglaskom na ruralni i posebno zdravstveni turizam. I tu naravno osim poruka općeg tipa bilo bi dobro da se pripremi jasno razrađen program poticaja i mjera u ovom segmentu kontinentalnog turizma. Što se tiče digitalne tranzicije, govori se o tome puno. To je jedna od osnovnih i ključnih poruka i cijele lisnice za slijedeće razdoblje, ali tu je naravno potpuno jasno da bez podrške države stvarno pokrivanje prostora van naravno urbanih prostora širokopojasnim mrežama neće biti moguće. Obrazovanje, u obrazovanju u Hrvatskoj govorimo puno. Nažalost još uvijek puno manje radimo. Hrvatska je i dalje na dnu po rezultatima testova u europskom, dakle daleko ispod europskog prosjeka. U matematici smo npr. dva puta lošiji od europskog prosjeka. Istovremeno Varaždinska županija jedini je europski centar izvrsnosti za rad s talentiranom djecom u Hrvatskoj i ima dva puta bolje rezultate od ostatka Hrvatske. Kako je to moguće? Varaždinska županija ima 96% djece u jednosmjenskoj nastavi, 2 puta više od hrvatskog prosjeka. Upravo ta jednosmjenska nastava omogućuje rad centara izvrsnosti kao i cjelodnevni boravak za djecu. Pozdravljamo činjenicu da je Vlada prepoznala ovaj model Varaždinske županije i implementirala ga u ovaj program. I zaključno kad smo kod programa u zdravstvu ako je prirodni dio postepidemijskog programa osvrnula bih se na investicije koje program predviđa i koji uključuje 3 razine. Primjer jednog od prvih odobrenih projekata iz ovog programa je izgradnja novog centralnog operacijskog bloka u Varaždinu koji izgleda ovako. Dakle, 200 milijuna zgrada, 200 milijuna oprema i 130 milijuna financiranje specijalizacija liječnika. Dakle, jedna od ključnih teza koja se provlači kroz raspravu o ovom programu je i zašto ulažemo u zgrade. Dakle, bez osnovne infrastrukture i osiguranih osnovnih uvjeta, a to su prostori, da li su to škole, da li su to bolnice, da li su to domovi za starije i nemoćne, a sve su to zgrade, vi nemate mogućnost nadogradnje sadržaja. Dakle, nema jednosmjenske nastave, nema centara izvrsnosti, nema cjelodnevnog boravka ako nemate škola i nema oprema i nema uređaja i specijalizacije za liječnike ako nemate bolničkih prostora. Svi koji idealiziraju europske projekte, a Varaždinska županija najbolje u tome u Hrvatskoj 3 godine za redom to razumiju i stoga ovaj dio programa snažno podržavamo. Ovaj program je dobro postavljen ali da ne bi ostao, o čemu je tu danas puno bilo riječi popis lijepih želja ova će Vlada morati kao pretpostavku njegove realizacije smoći hrabrosti i odlučnosti za provođenje ozbiljnih reformi.

Evo, poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministri, uvažene kolegice i kolege, namjera predloženog plana su sveobuhvatne ali u planu treba svakako uvesti i zahtjeve poslovnog udruženja da se poveća izravni udio privatnog sektora u Nacionalni program za oporavak i otpornost. No, pritom je i ključno zadovoljiti horizontalne teme, a to su zelena i digitalna tranzicija i uz to je ključna uloga reformi koje moraju biti daleko ambicioznije jer je to jedini realni put oslobođenja našeg gospodarstva od okova rentijerstva koje dominira javnim sektorom i dijelovima privatnog sektora koji je protiv tržišnog natjecanja. Pogotovo jer se ovdje radi o novcu europskih poreznih obveznika koji se daje našoj zemlji na ubrzani razvoj, a zauzvrat se očekuju snažne reforme. Kada je privatni sektor u pitanju može se razlikovati izravna davanja privatnim poduzetnicima od neizravnih koristi putem javne nabave u određenim javnim investicijama kao i neizravna horizontalna korist za konkurentnost gospodarstva nakon što se realiziraju pojedine reforme. Kada su javne investicije u pitanju valja podržati snažno ulaganje u željezničku infrastrukturu prema sjeveru Hrvatske i prema Rijeci što je jedna od glavnih uloga države kako bi se doprinijela povećanju mobilnosti na tržištu rada i smanjenja zagađenja okoliša te konkurentnosti samog gospodarstva. Tu bi naglasio i osiguranje i kvalitetnog upravljanja vodnim resursima vidim da je to naglašeno u programu radi smanjenja gubitka i povećanja dostupnosti vode građanima koje je iznimno važnim djelom plana razvoj vodnog, komunalnog infrastrukture ključan je za ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske i kao preduvjet razvoja gospodarstva u cjelini. Sramotan je zapravo podatak da gubimo 50% vode u javnozdravstvenom sustavu, a s ovim planom se zapravo namjerava smanjit taj gubitak na prihvatljivih 30% I ovdje se ne smije nikako dopustiti primjer lošeg upravljanja vodnim gospodarstvom koji je i provela gradska uprava Grada Zagreba gdje smo vidjeli kako je to loše realizirano ako nije bilo nadzirano gdje je javna vodovodna mreža Grada Zagreba lošija nego prije 20 godina unatoč tome što je Grad Zagreb zadužio za 2,1 milijardi kuna mi danas u Gradu Zagrebu ćemo možda biti sutra već suočeni da 1/4 stanovnika glavnog grada neće imati mogućnost, pristup kvalitetnoj pitkoj vodi. Kada je podrška privatnim investicijama u pitanju naglašavam važnost ulaganja u istraživanje i inovaciju, automatizaciju, umjetnu inteligenciju, digitalnu transformaciju hrvatskih poduzetnika. Uglavnom možemo to financirati kroz vaučere za digitalizaciju u tom segmentu. Ipak treba s oprezom napomenut kako povećanje udjela javnih investicija u ukupnim investicijama te subvencija metodološki gledano smanjuju razinu ekonomske slobode. Zato je važno održiv balans privatnih i javnih investicija, a bilo kakav novac mora ultimativno biti vezan uz provedbu reformi čiji korist za gospodarstvo nije kroz izravnu potporu već kroz stvaranje boljeg institucionalnog okvira. Hrvatska do '26.-te mora iskoristit priliku za daljnje i snažnije poboljšanje regulatornog okvira za poslovanje, a za nastavak deregulacije jaku digitalizaciju države i za pokretanje [[Upadica: Hvala.]] državne imovine uključujući i mrežne sektore, energetiku i promet.

Poštovani predsjedavajući, poštovani saborski zastupnici iako danas razgovaramo o novom mehanizmu, instrumentu EU, dakle mehanizmu za oporavak i otpornost, potpuno novim sredstvima koja su nastala radi globalne pandemije korona virusa i ovo je jedan zajednički europski odgovor upravo na oporavak i otpornost kako gospodarstava država članica EU, ali tako naravno i zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava, ali i kompletno znači obnove cijeloga društva. Dodatno na ovaj mehanizam i instrument važno je za spomenuti da će RH u narednom razdoblju 2021.-2027. imati na raspolaganju ukupno 24,5 milijarde EUR-a, što je rezultat pregovora koji su se dogodili krajem srpnja prošle godine. A ono što Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u ovom trenutku radi je, a važno vam je za istaknuti i to vidim i po puno komentara i prijedloga različitih projekata, to je upravo programiranje kohezijske politike EU. Kohezijska politika EU za novo razdoblje kroz nekoliko fondova odnosno onaj više fondovski pristup ima na raspolaganju 9,1 milijardu EUR-a. Od toga prema različitim fondovima sredstva su podjednako na raspolaganju kako ponovno ulaganjima u gospodarstvo i poduzetništvo sukladno tematskim koncentracijama, ciljevima i logici EU tako i javnom sektoru odnosno konkretno daljnjim jačanjima kapaciteta zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava, rješavanja vodno komunalne infrastrukture, cestovne ili prometne povezanosti, ali i svih onih drugih problema koje još uvijek i infrastrukturno imamo. Podsjetila bih tako i ovdje da kada govorimo o različitim fondovima iz koje su dostupna ova sredstva za RH naravno najizdašniji fond onaj investicijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, on je vrijednosti 5,3 milijarde EUR-a, Europski socijalni fond plus govorimo o 2 milijarde EUR-a, dodatno Kohezijski fond oko 1,5 milijarda EUR-a od čega je oko 364 milijuna EUR-a vezano uz instrument za povezivanje Europe. Dodatno, na raspolaganju su nam sredstva Europske teritorijalne suradnje 186 milijuna EUR-a i Fond za pravednu tranziciju koji je također jako važan u prelasku na nisko ugljično gospodarstvo. Osnova za korištenje ovih programa su programski dokumenti, Sporazum o partnerstvu i operativni programi. Ovdje je važno za istaknuti da za izradu svih dokumenata zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u jednom participativnom sudjelovanju uključen je više od 300 različitih članova, uključenost je Hrvatskih udruga poslodavaca, Akademije znanosti i umjetnosti, svih relevantnih ureda za odnose sa civilnim sektorom, civilno društvo, ali naravno i predstavnici lokalne i regionalne razine. Tako da očekujem da će ovaj dokument iznjedriti aktivnosti i mjere koje će se provoditi u narednih 9.g. koje će biti dostupne jednako svima i vodimo računa o uravnoteženom teritorijalnom razvoju. Važno je dodatno za istaknuti kada govorimo o ulaganjima i mogućnostima ulaganja u ovom novom programskom razdoblju, posebno gospodarstvo, da ono što nam slijedi je izrada strategije pametne specijalizacije. Ovdje prvenstveno govorimo i o regionalnim strategijama. Znamo da je Hrvatska podijeljena na 4 NUTS-2 regije, tako da smo već sada i započeli i u kratkom razdoblju završiti Plan industrijske tranzicije Panonske Hrvatske koji će uklopiti sa sobom ključne gospodarske grane, ulaganje u poljoprivredu, prehrambenu industriju, razvoj drvne industrije, metalurške industrije, naravno i EST-a i turizma, ali isto tako dohvatiti se ovo što je najvažnije industrijalizacije 4.0 gdje jednostavno Hrvatska mora uhvatiti zamašnjak u svemu. Kao što sam i spomenula na razini NUTS-2 regija konačno se na učinkovit način adresiraju sve investicijske potrebe na temelju regija. Važno je dodatno evo reći kada govorimo i o razvoju gospodarstva, a spomenuo je prije mene i kolega Ćorić, da je već prvi poziv spreman i biti će raspisan tijekom slijedećeg tjedna, vezan upravo u proizvodne industrije, to su sredstva dodatnog ovog mehanizma instrumenta … [[Govornik se ne razumije]] 150 milijuna EUR-a stavljamo odmah ove godine u poziv za poduzetnike. Uvažena ministrice, spominjete projekte, međutim nemamo nikakav uvid u konkretne projekte. U javnosti se spominju doduše samo dva, rekonstrukcija Rafinerije Sisak i projekt istraživanja i razvoj tvrtke Mate Rimca. Navodno su ti projekti, konkretni projekti razrađeni u ovom velikom dokumentu.

Poštovana saborska zastupnice, ono što vam mogu reći da kad govorim o konkretnim projektima, posebno ulaganjima u poduzetništvo, dakle cijeli gospodarski sektor i znate da to podliježe određenim pravilima i elementima državnih potpora, da se za navedene potpore bilo kojeg pojedinačnog projekta moraju raspisivati javni pozivi ili imati određenu notifikaciju i odobrenje od strane Europske komisije kada se radi o velikom projektu.

Ja slušam tu priču već godinu i dva mjeseca, 14 mjeseci se već Andrej Plenković hvali sa milijardama EUR-a i kad je to rekao prvi put u veljači lani to je bilo oduševljenje, euforija, sad ćemo mi dobit milijardu EUR-a, pa je to ponavljao u ožujku, u travnju, danas je travanj i sad vi meni samo jasno recite koliko smo mi u ovih 14 mjeseci dobili od tih 22,5 milijarde EUR-a, koliko smo dobili? Poštovani saborski zastupniče Zekanović, kada govorimo o ovih 24,5 milijarde EUR-a razlikuju se iznosi u cijenama iz 2018. jel o ovim tekućim cijenama, govorimo o tekućim cijenama koje se primjenjuju, ono što je važno za spomenuti da je ovo godina programiranja. Tek nakon što se usvoje svi ovi programi RH će koristiti ta sredstva. Vi ovo što spominjete ako se vratim u razdoblje od prije godinu dana ili sedam godina unatrag, mi govorimo o iznosu od 10,7 milijardi eura koje je RH imala na raspolaganju, trenutno još uvijek koristimo ta sredstva i to do 2023.g. i još gotovo pet milijardi eura je u procesu realizacije projekata. Da bi projekti bili provedeni i novci isplaćeni prethodno je bilo potrebno provesti procedure i ugovoriti projekte. Sad smo na 116% ugovorenosti, 52% isplaćenosti i gotovo 42% ovjerenosti prema Europskoj komisiji.

Ja ću se referirati na onaj dio u kom ste govorili o povlačenju sredstava iz fondova EU i podsjetit ću da je HDZ-ova vlada u posljednje četiri godine upravo ugovorenost podigla s vrlo niskih 9% na 115%, a isplate s 1% na 50%

Jednako tako Oreškovićeva vlada je ugovorenost podigla sa 6 na nekih 9 otprilike, a isplate na manje od 1 i to je rezultat ovih dviju vlada u protekle tri godine. I upravo to treba usporediti s četiri godine ove Vlade i doista reći i naglasiti da smo ubrzanim radom kompenzirali i nesposobnost i nerad prethodnih dviju vlada, ali jednako tako i kašnjenje koje je nažalost zateklo sve nas i glede ugovorenosti i glede isplata.

Izvolite ministrice. Zahvaljujem se. Poštovana zastupnice točno je to kako ste i naveli pa evo dobro je još jednom ponoviti. Trenutno smo na 95 milijardi kuna ugovorenih projekata, od toga je već realizirano više od 51 milijarde kuna i ovjereno prema Komisiji 42 milijarde kuna. Dinamikom koju smo uspostavili i ubrzali sve procese, a mogu reći evo posljednjih od šest do osam mjeseci bilježimo 10% porasta, ako nastavimo tom dinamikom, što nam je u planu, mi ćemo do kraja 2023.g. u razdoblju do kojeg možemo koristiti sredstva približiti se onih 100% iskorištenosti. Gospođo ministrice. Naše građane najviše naravno zanima kako će se ovaj plan odnositi na poboljšanje njihovog životnog standarda i stoga dozvolite mi jedno više lokalno pitanje vezano za Grad Samobor, a znam da vodite i o tome računa. Nedavno vidio sam da ste bili na sastanku sa gospođom Nikom Fleiss koja je sa ministrom Butkovićem npr. razgovarala o pitanju željeznice do Samobora, a s vama o drugim projektima koje se iz ovoga plana mogu financirati, da li je to pitanje npr. zdravstva dakle stvari koje su ili u nadležnosti grada ili u nadležnosti županija, pa da objasnite našim građanima na koji način ovaj plan konkretno evo i u slučaju Grada Samobora se može odnositi. Poštovani saborski zastupniče, dakle kada govorimo o ulaganjima u željezničku infrastrukturu moramo ipak spomenuti da i sama Europska komisija naznačila i u ovom mehanizmu za oporavak i otpornost da nam slijedi desetljeće željeznica. Zapravo oni su i otvorili put i u svojoj regulativi da se upravo sredstva ulažu i u daljnje unapređenje željezničke infrastrukture. Ja vjerujem da evo ako taj projekt u planu za oporavak i otpornost nije bio spreman za realizaciju, svakako sada i sa Ministarstvom moram prometa i infrastrukture vodi se računa o programiranju 2021.-2027.kako bi se započeli i ti projekti i Grad Samobor dobio željezničku prugu.

Naime, niko od predstavnika Vlade danas nije spominjao nikakve rokove, znači ovaj fond je osmišljen od strane EU da bi se upravo brzo i na efikasan način razvilo gospodarstvo i se ono oporavi. Da li je istina da do kraja 2022.g. moramo ugovoriti 70% sredstava od onih 70% koje su nepovratne i da li mislite da nakon 4. mjeseca kad predamo to u Bruxellesu da ćemo mi sa našim postupcima javne nabave, raspisivanjem natječaja to postići i da li ćemo upravo sve te investicije koje ste predložili u javnom sektoru uspjeti realizirati do 31. kolovoza 2026. Evo kada govorite da nitko nije spominjao brojke pa mislim da sam dosta spominjala evo i brojke i da vam konkretno govorim konstantno koji su iznosi, koji su postoci, koje su mogućnosti. Ovo što navodite točno je, ovo je plan do 2026.g. to je mislim i u uvodnom izlaganju svakako i prezentirano i rečeno jasno. Europska komisija kada je započela s ovim mehanizmom tijekom prošle godine imala je plan ta sredstva staviti brzo na raspolaganje državama članicama, međutim mi znamo da je regulativa usvojena tek u veljači ove godine i da planove tek sada možemo početi podnositi odnosno 30.travnja ove godine bit će poslan naš plan za opravak i otpornost. Kakvom dinamikom i u kolikim postocima će Europska komisija očekivati da se povuku sredstva to će bit vjerojatno još predmet dogovora od strane Europske komisije jel znamo da je sama regulativa zapravo kasnila oko usvajanja ovih planova. Uvaženi potpredsjedniče, uvažene ministrice. Danas je bilo malo riječi od strane zastupnika, a vezano za poljoprivredu i kraj iz kojeg mi dolazimo. Nacionalni plan oporavka i otpornosti je nešto zasigurno što može pomoći Slavoniji, Baranji i Srijemu i siguran sam da ćemo ne samo kroz Ministarstvo poljoprivrede nego i regionalnog razvoja ostvariti one kapitalne projekte o kojima već godinama čekamo i govorimo, to su logistički i distribucijski centri, naravno izgradnja KBC-a u Osijeku i naravno unapređenje vodnog gospodarstva koje je vrlo, vrlo za naš kraj. Nadam se da ovim novcima, ovim projektima ćemo učiniti ono što je možda čekalo godinama dok nije došlo na red i evo dok neće ugledati realizaciju. Točno je da, dobro ste vidjeli u dokumentu. Za poljoprivredu odnosno razvoj poljoprivrede, predviđen je razvoj izgradnje infrastrukture logističkih centara za voće i povrće. Nastavno na sredstva koja su dodijeljena za razvoj poljoprivrede u okviru ovog mehanizma, a tu govorimo od 200 milijuna EUR-a. Tih 200 milijuna EUR-a prepoznato je upravo u potrebi digitalizacije poljoprivrede, logističkih centara, komasacije poljoprivrednog zemljišta i evo drago mi je da je Osječko-baranjska županija već započela izgradnju svog distribucijskog centra za voće i povrće oko 100 i nešto milijuna kuna vrijednosti. Tako da su oni prvi primjer projekta koji je već započeo sa realizacijom, a troškovi tog projekta su prihvatljivi retroaktivno kroz mehanizam za oporavak i otpornost jer kroz ovaj mehanizam, ovaj instrument kako znamo svi troškovi nastali od 1. veljače 2020. godine bit će prihvatljivi. Poštovana ministrice, poštovani potpredsjedniče Vlade, pa hvala vam lijepa na vašem izlaganju da ste upravo pojasnili na koji način se vezuju i Nacionalni program oporavka i otpornosti i buduća sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira gdje imamo rekordna sredstava i za jedno i za drugo. I upravo je to bitno jer neke stvari ne možemo financirati iz višegodišnjeg financijskog okvira kao škole, ali uspjeli smo ih uglaviti i staviti u nacionalni program oporavka. Ova sredstva će biti značajan zamašnjak i za gospodarstvo.

Odgovor je vrlo jasan. Dakle, naši programi, a za vaše se još ni traga ne zna, naši programi su bili prihvaćeni krajem 2014. A gdje ste vi? Ja pitam ministrice a gdje ste vi? Gdje su vam ti dokumenti?

Gospodin Grčić, izvolite. Evo, imam priliku još dva pitanja postaviti ministrici. Prvo, jeste se vi sastali sa gospođom Nikom Fleisa, meni se čini da je to izuzetno važna stvar i bilo bi sjajno kad biste i vi porazgovarali malo sa Nikom Fleisa. A drugo pitanje je, vjerojatno bi to doprinijelo da ovaj program bolje prođe u neposrednoj budućnosti. A drugo pitanje je da budete jako precizni, ako ste u prošlih 7 godina iskoristili stvarno i isplatiti 40% sredstava od oko 9 i nešto milijardi EUR-a ja vas pitam, a koliko ćete onda uspjeti od ovih 6,5 milijardi u iduće 4 nepune 5 godina? Znate to je veliki posao.

Molim vas, molim vas lijepo vrijeme. Odgovor, izvolite. Evo, bilo bi dobro da i to spomenemo. Operativni programi su u izradi. Još uvijek nije usvojena uredba o svim fondovima koji se tiču novih operativnih programa za novo razdoblje na razini EU. U lipnju se predaju naši operativni programi. Operativni programi intenzivno se programiraju u Ministarstvu regionalnog razvoja počevši od studenog prošle godine. U radnim skupinama je gotovo 300 članova uključenih, dakle točno 293 člana gdje su obuhvaćeni svi. Znači ne samo javnog sektora, govorim ovdje i o lokalnoj i regionalnoj razini, znači predstavnici svih županija bez obzira ovdje ne govorim o politici i političkim opcijama, znači svi su uključeni. Predstavnici udruge poslodavaca, različiti sindikata, civilno društvo i ono što je važno spomenuti čak i Akademija znanosti i umjetnosti i svi imaju pravo jednako participirati u programiranju tih dokumenata.

Uvaženi predstavnici Vlade RH, poštovane kolegice i kolege zastupnici, Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji nam je ovdje u ovom sažetom obliku i na jedan dosta općenit način predstavljen, po svemu sudeći biti će još jedna u nizu propuštenih prilika da se u Hrvatskoj napokon napravi strateški zaokret i potakne gospodarski rast i razvoj.

Ukoliko se uistinu želi doći do kvalitetnih rješenja koja će biti temelj za gospodarski oporavak, tada treba imati i više sluha i uvažavanja za stručnjake i za same gospodarstvenike. A i sam premijer je jutros reko da želi postići širi društveni konsenzus a ne da se planovi oporavka Hrvatske rade u uskim političkim krugovima i prilagođavaju političkim potrebama vladajućih. Potrebne su nam mjere koje će imati reformske i inovacijske kapacitete a to je moguće isključivo ukoliko se uključe svi zainteresirani. Po onome što smo unatrag zadnjih tjedana imali prilike čuti od vladajućih, očito je da će država nastojati za sebe ugrabiti što veći dio kolača dok će poduzetnicima odnosno privatnom sektoru ostaviti nedovoljna sredstva za ozbiljniji oporavak hrvatske ekonomije. Brojka od 54% koja se spominje za gospodarstvo je klasična manipulacija podacima jer je očito da se većina tih sredstava odnosi na javni sektor odnosno infrastrukturne projekte koji nisu realizirani iz prijašnjih fondova i kasnimo u svemu. Naime, to što smo izgradili infrastrukturu ne znači da će se gospodarstvo razviti. Vidimo da u Hrvatskoj u nekim regijama, unatoč nedostatku željeznica i autocesta, to ne utječe na stupanj razvijenosti ekonomske razine. Konkretnije, Istra je pravi primjer gdje je država zapostavljala ulaganje u infrastrukturu no ipak smo našli način da bude gospodarski najrazvijenija regija. S druge strane, u pojedine regije se ulagalo i gradilo i razvijala se infrastruktura, uzmimo samo preko 400 tona industrijskih koje su država ulagala u infrastrukturu, a da nas proizvodnih djelatnosti tamo nema. Ulaganjem u gospodarstvo, omogućila bi se primjena novih tehnologija, povećanje produktivnosti a time i konkurentnosti naših izvoznika na tržištu, čime se ostvaruju nove mogućnosti za rast i razvoj dugo vremena zanemarivane hrvatske industrijske proizvodnje. Jačanje proizvodnog sektora uz paralelnu digitalnu transformaciju, može Hrvatsku učiniti poželjnom investicijskom destinacijom za ulagače iz cijelog svijeta ali da bi se to postiglo, treba više mudrosti i u političkom i u ekonomskom smislu nego što to danas vidimo. Pozitivan primjer u ekonomskom razvoju može nam biti Poljska koja je najprije ojačala gospodarstvo, a tek onda infrastrukturu. Snažan privatni sektor omogućuje najprije da se infrastruktura izgradi a kasnije da se ona i održava jer svaki infrastrukturni objekt zahtijeva održavanje te nije dovoljno nešto jednokratno izgraditi nego mora postojati ekonomska aktivnost koja će to dalje financirati. Privatni sektor zbog kojeg je taj fond i napravljen je puno brži, puno fleksibilniji i sigurno je da ako se ti novci, ako se nađe jedan pravedan balans, dal je do 50-50, 40-60 u korist gospodarstva, upravo kako bismo ojačali to gospodarstvo da bude konkurentno. Jer ako gospodarstvenik danas mora ulagati u nove tehnologije, u razvoj svoje proizvodnje, onda će zanemariti i zapostaviti plaće radnika. Mi imamo danas tu sreću da radnici ne mogu otići iz Hrvatske u Europu, međutim kad pandemija nestane, ako ne bude dovoljno novih radnih mjesta adekvatno plaćenih, jednostavno će oni i dalje iseliti. I zato nam Europa nudi tu priliku. I sad je pitanje koliko naša Vlada to prihvaća, a izgleda da se politikom koju vodi ova Vlada, vodi računa samo o sebi i stjecanju nekakvih političkih poena. Ova sredstva koja dolaze iz Europe sutra neke buduće generacije će morati vratiti a mogu se vratiti samo ako budemo imali jako i konkurentno gospodarstvo i stvarali nove vrijednosti. Sredstva koja će biti usmjerena u investicije privatnog sektora, koji je fleksibilniji i brži, zasigurno će imati značajne pozitivne efekte na gospodarski rast, zapošljavanje, konkurentnost. Svrha korištenja ovih mjera mora biti da se poduzetnicima omogući prilagodba i mogućnost ulaganja u poslovanja u smjeru modernizacije i industrije 4.0, što je i cilj novog programa Eu od 2021. do 2027. godine. To je jedini način i jedini ispravni pristup kako bi se stvorilo otporno gospodarstvo. Veliki pad BDP-a i stanje gospodarstva koje nije otporno na krizu, razlog je što je RH dobila tolika sredstva na raspolaganje. Prioriteti tu svakako trebaju biti mala i srednja poduzeća, ali ne smijemo zanemariti ni velika poduzeća koja imaju potencijal biti značajan faktor u izlasku iz krize te da treba naći modalitete kako bi se u budućnosti poticao i njihov razvoj, pogotovo u smjeru ulaganja u istraživanje i razvoj. Naša ulaganja u istraživanje i razvoj su tek oko 1% BDP-a dok primjerice Češka ulaže dvostruko više. Trenutno naša velika poduzeća iz razloga tehnološke zaostalosti i proizvodnje jednostavnih proizvoda s nižom dodatnom vrijednosti, imaju vrlo malu produktivnost po zaposlenom u odnosu na stare ali i dobar dio novih članica EU-a i sada je upravo prilika da se u Hrvatskoj to promijeni. Ovaj paket pomoći gospodarstvu koji nam se pruža treba iskoristiti u smjeru trajne transformacije hrvatskog gospodarstva prema dugoročnom rastu jer u suprotnom ova će sredstva imati kratkoročne efekte te ćemo se za par godina vratiti u sličnu situaciju u kojoj smo sada, ako ne i goru. Važnu ulogu u provedbi svih programa i povlačenja novca, imati će i državna administracija koja se dosada u tome nije najbolje snalazila. Dosada se pokazala sporu u provođenju natječaja, traži se puno dokumentacije, postupci kandidiranja projekata su komplicirani, vremenski rokovi za korištenje ovih sredstava bit će postavljeni vrlo striktno i ukoliko se ti rokovi ne ispoštuju, novac će ostati neiskorišten. To nam se nikako ne smije dogoditi i zato Vlada mora biti svjesna svoje odgovornosti te snažno angažirati državnu upravu da ne bude zastoja i kašnjenja. Vrijeme je da otpuste kočnicu. Nužno je pritom partnerski odnos javnog i privatnog sektora jer jedino tako možemo uspješno iskoristiti razvojne mogućnosti koje nam se pružaju putem mehanizma za oporavak i otpornost. Hrvatska bi uz ovaj mehanizam trebala koristiti i onaj drugi segment fondova EU koji je do sada imala na raspolaganju te tu svakako treba tražiti prostora za javne investicije dok ovaj mehanizma treba iskoristiti za jačanje privatnog sektora. Da ponovim, radi se o 70 milijardi kuna od čega 45 nepovratnih, a 25 kreditnih koji su isključivo namijenjeni za oporavak i otpornost, dakle jačanje gospodarstva. Definirani su i rokovi te da se 70% bespovratnih sredstava mora ugovoriti do kraja 2022. godine. Iz dosadašnjeg iskustva tvrdim danas da mi tu nemamo šanse. Spora administracija, propisi o javnoj nabavi, beskonačne žalbe i postavlja se pitanje da li danas uopće imamo sustav koji će moći apsorbirati te milijarde i provesti brojne projekte koji se spominju.

Gospodin Hrvoje Zekanović govorit će ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite.

Dakle, govorimo o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, sjajan jedan plan ima 1000 stranica, ima 30-tak poglavlja, stvarno su ta poglavlja raznolika, međutim jedno poglavlje nema, ne postoji jedno poglavlje, a to poglavlje je bilo ključno Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi i njegovoj ekipi kad je dolazio na vlast. Zaklinjao se u demografsku obnovu, u demografiju, u mlade, u obitelji, niti riječi, niti D od demografije. Ja to ne vidim ovdje. Jačanje fiskalnog okvira, sprječavanje suzbijanja korupcije moš mislit, moderno pravosuđe spremno za buduće izazove, unapređenje upravljanja državnom imovinom, strašno se dobro upravlja, jačanje okvira za javnu nabavu. Dakle, svi oni koji su mazohisti neka lijepo odu na mrežne stranice hrvatske Vlade i neka skinu i ovaj skraćeni nacionalni plan ili ono ako su baš teški mazohisti neka skinu cijelu, čitavu verziju i neka lijepo uživaju u Nacionalno planu oporavka i otpornosti. Ministrica je maloprije govorila, a govorio je poštovani premijer, predsjednik Vlade Andrej Plenković o milijardama i milijardama EUR-a koje ćemo mi dobiti. I na moje pitanje koliko smo tog novca dobili, odgovor je znate li koliko, nula. Dakle, nismo dobili niti lipu, niti cent tih obećanih 24,5 milijarde EUR-a s kojima se Andrej Plenković hvali od 2. mjeseca lani. Sjećam se ko sad kad je prvo iz ove sabornice to nagovijestio, onda kasnije smo bili tamo u Šubićevoj u INI onda se je još hvalio tamo 10 puta, pa se opet hvalio ovdje, pa je prošlo ljeto, prošli su izbori, došla je jesen, evo prošla je i zima, a od novaca nema ništa. Pa čak su me on i njegov prijatelj Ćorić pokušali ismijati kad sam im rekao da novaca nema. Međutim, ministrica je malo prije rekla poštovanom predsjedniku Vlade da novaca nema. Hoćemo li dobiti, daj Bože, ali poanta je da ih nema. Druga bitna činjenica je o kojoj Andrej Plenković ne govori, a niti ministar Marić, a niti svi ostali ministri, a to je da je nama članarina već išla gore za 150 milijuna EUR-a, 150 milijuna EUR-a odnosno mi već sada plaćamo otprilike 650 milijuna EUR-a svake godine EU. Nije to sve. Oni nisu rekli niti ovu jako bitnu činjenicu, a to je da je većina ovog novca kojeg ćemo mi dobiti posuđen novac, velika većina i da ćemo ga vraćati od 2028. do 2058. No, kog briga, to će vraćati unuci ili praunuci Andreja Plenkovića, al će vraćati i vaša djeca znači djeca onih koji ovo slušaju upravo. Dakle, to nije poklonjen novac, to je posuđen novac koji je EU posudila po povoljnim kamatama, ali će morati vratiti. Dakle, prvo novca nema, a drugo osim što ga nema nije poklonjen. Treća stvar, Andrej Plenković se hvali kako smo mi tu sjajno prošli. Pa normalno da smo sjajno prošli kad smo najjadniji. Mi smo najjadnija država EU. Poštovani predsjedniče Vlade mi smo najjadnija država EU. Na začelju smo svih mogućih ljestvica razvijenosti u EU. Kao što se u bivšoj Jugoslaviji pomagalo Kosovu jer je bio najnerazvijenija regija bivše Jugoslavije tako se sada i pomaže jadnoj Hrvatskoj, ali nitko ne govori koliko zapravo ta Hrvatska daje EU. A daje i radnu snagu, kupujemo njihove proizvode, plaćamo članarinu i onda kad nam nešto vrate onda smo svi sretni. A o tome treba govoriti. Naposljetku, ovdje bih još rekao jednu ključnu stvar koju sam maloprije i pitao predsjednika vlade, pa mi je onako jadno odgovorio. On je mnogo puta istaknuo, mnogo je puta istaknuo kako je cijepljenje prioritet. Mi Hrvatski suverenisti smo za slobodnu odluku o cijepljenju, ko hoće nek se cijepi, ko neće ne mora. Međutim, on je veliki zagovornik cijepljenja, najveći u državi i stalno govori o tom cijepljenju i super, to je legitimno. Ali što je Andrej Plenković napravio da Hrvati koji se žele cijepiti da se mogu cijepiti i nacionalne manjine da se razumijemo? Nema. Ako ima imamo neka cjepiva s kojima se Hrvati ne žele cijepiti. I onda ga ja pitam maloprije poštovani predsjedniče vlade, a što vi mislite napravit po tom pitanju? A ništa. Upravo kupuje milijun doza ruskog cjepiva. Znate što je napravio Orban? Što rade Slovaci? Na istoku, ne na Dalekom istoku, nego na bliskom, bliskom istoku u nedalekoj Srbiji na stolu vi možete, ko švedski stol izabrati koje cjepivo hoćete, a Andrej Plenković nije kadar niti jedno cjepivo osigurati svima onima koji se žele cijepiti. I onda neće onako makar mrvicu suverenistički reći pa ljudi moji ova EU ne valja, zakazali smo u potpunosti po pitanju kontrole i borbe protiv pandemije, u potpunosti smo zakazali. Pa Čile, Argentina, SAD, Kina, ma mogao bi do sutra nabrajati sve države koje su ispred nas po tom pitanju. Čile je među najboljima u svijetu.

Zašto?

U čemu je problem? I onda iz njegovih usta nećete čuti niti najmanju kritiku EU. Ma da oni nama sutra, kao što su i zatvorili granice već bili i nisu nas puštali vanka i kao što su nas iz autobusa vadili kad smo išli na Bleiburg i ponovno stvorili granice u EU, nećete čuti niti jednu riječ protiv politika EU jer to je EU, jer to je mama Merkel, to je Charles Michel, veliki frend i kako ćeš ti govoriti protiv mame i najboljeg prijatelja? Ma ne postoji. Što je najgora stvar ja čak ni ne sumnjam u sposobnosti Andreja Plenkovića, on je sposoban čovjek, pametan i on sve može napraviti, sve ako hoće, al je problem što neće. Dakle, on niti jednom riječju ne želi kritizirati ovaj mega propali projekt okupljanja država pod jednom zastavom, zastavom na kojoj je 12 zvjezdica, a propao je projekt i pokazao je koliko vrijedi upravo sada. Dakle, poštovani predsjedniče vlade, poštovani ministre, ja vas stvarno pozivam ako ikako možete da, ne znam, ono da, šta da se dogodi, nekakva katarza, da ne znam ono padnete i udarite glavom, ma ne, ne bi, ne bi to htio da se dogodi nikome, pa čak ni predsjedniku vlade, ali da se dogodi nekakva jel promjena u vašem ponašanju i da malo uzmete možda „Rječnik stranih riječi“ i pogledate što znači biti suverenist, pa da slijedeći put kad bude s mamom i sa frendom na kavi neka lijepo, lupite šakom o stol i kažite mojoj državi treba novac odmah jer ga uplaćujemo u europski proračun, a jadni smo da ne možemo biti jadniji, mom narodu, onima koji se žele cijepiti treba cjepivo ili ono što bi rekli šutite, pa nemojte čak ni dolaziti u sabor za govornicu i braniti neobranjive teze. Znači ne možeš biti dobar sluga lošeg gospodara odnosno očito Andrej Plenković može.

Jedan tobožnji suverenist ovdje grmi o tome kako je ovo ništa od novca i kako se porađa nerazumnost dugo. Drugi nešto ozbiljniji suverenist u SR Njemačkoj profesor ekonomije i pripadnik jedne druge suverenističke, ali ozbiljnije stranke nego što je ova ovdje kod nas je svojom ustavnom inicijativom zaustavio ratifikaciju u njemačkom saveznom parlamentu koji je trebao potpisati savezni predsjednik Štajnmajer. I mi da toga budem svjesni mi slušamo ovakva okapanja dokonih saborskih zastupnika koji se igraju imenom suverenosti ove zemlje, a o tome pojma nemaju. Što ona danas znači u Europi, što ona danas znači u svijetu i što ona uopće danas znači u svijesti naših građana osim bildanja neke vrste primitivne nacionalističke svijesti o tome što bi suverenost trebala biti, a to kao što znamo u zadnjih 30.g. zemlju nije učinilo koliko ni jotu suvereno. Dakle, vratimo se ovom novcu koji nije bilo lako osigurati i nemojmo podcjenjivati tih 40 milijardi kuna koje Hrvatsku stavljaju u vrh zemalja koje su povukle i izborile se za to. I nemojmo podcjenjivati napor koji čovjek koji vodi Vladu učinio da se to postigne, zajedno s ljudima koji sjede u Europskom parlamentu, zajedno s ljudima koji kroz institucije vlasti pregovaraju u različitim direktoratima Europske komisije. Dakle, to je bio ozbiljan posao, ali da li je taj posao dovoljan? Da bi se ovo iskoristilo, a ovo nije novac kao što neko reče poput onoga za Kosovo u Jugoslaviji, ovo je novac koji radi na tome da bi se EU koliko toliko održala na okupu u kriznim ekonomskim i političkim okolnostima, da bi prakticirala solidarnost koja joj kroz ovih 30 godina toliko nedostaje kao što nedostaje i u našoj zemlji, kao što nedostaje i u raspravama u ovom Saboru. Mi radije raspravljamo o etničkoj pripadnosti nego što raspravljamo o društvenoj solidarnosti o ekonomskoj solidarnosti kao mjeri progresa i jednakosti među ljudima. A ovo je tek dio sume novca koji ćemo dobiti iz programa i koje imamo priliku da dobijemo. Kad se pridoda višegodišnji financijski okvir ta suma je golema. A jesmo li podešeni da to iskoristimo? Nismo. Da li je ovo kompletan dokument? Nije, ali zato trebamo slušati jedni druge, koji ima što za dodati, koji ima što za dopuniti, koji ima neku inspirativnu i značajnu ideju. Ali mi trošimo pola ove rasprave na replike i na što? Na poslovničke primjedbe. Ma baš mi se sjedi u takvom Saboru i sluša takve zastupnike koji troše saborski mandat, saborsko vrijeme, saborske klupe za tu vrstu priče. A kada dođe razmjena argumenata o meritumu stvari nema ih nigdje. Dakle, ja bih ukinuo Poslovnik i potpuno prenio ovlasti na potpredsjednika Radina. Više njemu vjerujem nego onima koji se pozivaju na slobodu govora, a uništavaju je u svakom mogućem segmentu. Što se tiče ovoga plana i prijedloga, ništa bez države. Nisam suverenist, ali jesam osviješteni čovjek koji znam što ova država treba, a što nema. nema funkcionalnost i efikasnost, nema mehanizme kontrole, nadzora nad trošenjem sredstava bilo vlastitih, bilo europskih, nema politiku uravnotežene razvijenosti unutar naše zemlje i nema adekvatne projekcije o tome kako će se ta uravnoteženost postići. Nedopustivo je da se u Hrvatskoj oni koji su razvijeni i dalje razvijaju, a oni koji su nerazvijeni i dalje stagniraju. I zato nam treba država da to promijeni, zato nam treba solidarnost i unutar naše vlastite zemlje, a ovaj novac služi za to između ostalog da država bude funkcionalnija i efikasnije.

Obnovu na Baniji neće napraviti nitko drugi osim države, klaonice od Gline pa do Obrovca neće napraviti niko, a nema nijedne, a to je jedini stočarski prostor koji živi bez ijedne klaonice. Sa Gavrilovićem koji nema klaonicu jer mu i ne treba jer meso uvozi okolo, a okolni poljoprivredni proizvođači dobit će frišku figu. E takvu državu treba mijenjati i činiti funkcionalno.

Jedan snažan mehanizam koji država treba imati u rukama jeste pravosuđe koje će biti efikasno, profesionalno i etično, ne samo od administracija nego pravosuđe. A jesmo li mi odgovorni za to? Jesmo. Naša tri odbora ili četiri umjesto da se sastaju svaki mjesec i konstatiraju kakvo je stanje u pravosuđu Odbor za Ustav i poslovnik, Odbor za pravosuđe i zakonodavstvo, mi dopuštamo da se uvlačimo u rasprave u kakve smo se uvukli u zadnjih mjesec dana i da se onda priklanjamo stranački ili ne stranački na ovu ili na onu stranu. Zelena ekonomija, moguća je naravno, ali uz ovakav sistem poticaja ništa ni od zelenila, ni od ekonomije. Pare odoše u zrak, poljoprivrede nema, poljoprivredne prerađivačke industrije nema, šumarske prerađivačke industrije također nema, ima samo sječe šume. Dakle, ako to hoćemo napraviti sistem poticaja mora biti promijenjen, plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem mora biti promijenjen. Koliko općina nema planove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem? Kome to odgovara? Oni koji su već u posjedu, često nelegalno, a najčešće nefunkcionalno. Je li to trebamo mijenjat? Apsolutno da. Je li to stvar države?

Treba se vidjeti uloga i mjesto države i kao klub to predlažemo svojim partnerima i svojim strankama s kojima dijelimo vladajuću većinu. Znanost i obrazovanje i istraživanje, odredimo 3 centra koja će biti izvrsna, rasporedimo kojom vrstom istraživanja i kojom vrstom, bilo temeljnih, bilo primijenjenih znanosti će se baviti i uložimo novac u to područje. Maknimo ljude iz zagrebačkog sveučilišta jer su se popeli svima na glavu, uništavaju jedno od najboljih i najstarijih sveučilišta u Zagrebu i u Hrvatskoj, a mi se pitamo kako ćemo imati znanost. Nikako. Sa takvim ljudima na čelu, sa ovoliko novaca, možemo biti i razvijati sveučilišta tako da dođu među prvih 100 u Europu, kao što je to Španjolska postavila za svoj cilj, a jesmo li mi, ne, a mi se bavimo Boras ili ne Boras, ovaj ili ne ... [[Govornik se ne razumije.]] Sramota. Naša sramota, kolegice i kolege.

I sada dođemo na uobičajeni slijed povrede Poslovnika. Poštovani potpredsjedniče, čl. 238 je povrijeđen, evidentno. Kolega Milodar Pupovac je potpuno odlepio, ja bi rekao. Ali ono što je najinteresantnije, ja ne znam kako je, kako nije neugodno kolegama HDZ-ovcima, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću da ga Milodar Pupovac brani u Saboru, da ga nitko od HDZ-ovaca neće braniti.

Molim vas sjednite. Idemo dalje.

Nije točno da se služimo samo povredom Poslovnika, mi nudimo rješenja, dajemo prijedloge, dajemo sugestije, a on kao član vladajuće većine može te prijedloge razmotriti i ne biti dio glasačke mašine i glasati automatikom ono što mu se kaže nego glasati za ono što je dobro. Ja se nadam da se slažete.

Proračunski paraziti su to, hvala. Ipak samo jedna. Idemo dalje, g. Vladimir Bilek ispred Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

Poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege. Mislim da se malo ova rasprava je ipak otišla u nekom krivom smjeru jer mi raspravljamo danas o stvarno izuzeto važnoj temi. O temi koja će, ne samo za razdoblje od ove 2021.-2026. bitno odrediti budućnost naše zemlje, nego će to odrediti u puno više godina. S obzirom da raspravljamo o projektima nakon katastrofe izazvane svjetskom pandemijom, potresom koji je pogodio središnji dio Hrvatske, naša odgovornost je radi toga još i puno veća. Te okolnosti su bile nepredvidive, posljedice također. Nažalost još uvijek nije poznato koliko će trajati negativni učinci ove pandemije, na kompletan, odnosno cjelokupan život i budućnost svih nas. Stoga se moramo potruditi da predvidimo i planiramo do detalja kako izaći iz te krize, kako sanirate posljedice u gospodarstvu, zdravstvu, odgoju i obrazovanju, kulturi, sportu te kako pomoći svima koji su, kojima su ove okolnosti promijenile život na osobnom, ali nemojmo zaboraviti i na psihičkom planu. Stoga mi je želja da raspravu vodimo sa konkretnim prijedlozima, sa viđenjima s terena i sredina iz kojih mi kao zastupnici dolazimo, kako bi boljitak došao što prije i što učinkovitije. Žao mi je što se evo, sad već nekoliko dana vode političke rasprave o tome što je Informacija koja je pred nama, što se sažetak, postoji li uopće Plan, itd. Poštovani kolegice i kolege, raspravljamo o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. g. koja treba biti temelj za dobivanje sredstava iz EU fondova, bez kojih, realno, nema ni oporavka na nijednom planu u RH. Kao što je predsjednik Vlade rekao na početku danas, riječ je o dokumentu koji usvaja Vlada, a mi ovu raspravu bi mogli iskoristiti da svojim prijedlozima o konkretnim projektima pomognemo da konačni tekst ovog dokumenta bude još bolji. Materijal koji smo dobili iskoristimo kao putokaz u kojem pravcu treba ići cijeli oporavak i trebamo dati konkretne prijedloge koji projekti na kojem području, u kojem vremenskom roku sa kolikim sredstvima jer mi iz terena i sa razine jedinica lokalnih samouprava, sa razina županija možemo pomoći Vladi jer ova informacija u sažetku nacrta jasno očitava opredjeljenje koje je u suglasju sa svjetskim i europskim kretanjima. Možemo reći da nažalost kritičara ovog programa kako je informacija samo reciklaža dosadašnjih planova i projekata moram naglasiti kako se plan oporavka i otpornosti temelji na slijedećim strateškim dokumentima, programima, preporuka i obvezama. Znači imamo program Vlade RH 2020.-2024. koji je ovaj visoki dom usvojio koji smo zajedno sukreirali, Nacionalni program reformi 2020.-te, posebne preporuka Europskog vijeća Akcijskom planu za sudjelovanje RH u tečajnom mehanizmu i Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine. I to kolegice i kolege, tko je htio mogao je pročitati već u predgovoru ovog dokumenta koji je pred nama. Pitanje je zar smo trebali odbaciti sve dosadašnje planove i projekte, neke već i započete koji su promišljeni za brži razvoj, koji su bili u pripremi i prije ovih katastrofa. Zar je bilo moguće sve dosadašnje planove preokrenuti naglavačke i izmisliti neku novu toplu vodu bez dosadašnjih strateških dokumenata? Danas na početku je i predsjednik Vlade u svom govoru jasno kazao da najveći dio sredstava jasno kroz konkretne projekte ide u gospodarstvo, da je namjera dekarbonizacija prometa, bolja pokrivenost širokopojasnom infrastrukturom i ono što je najvažnije, naglašeno je kako je dokument nije zatvoren, nije završen u smislu da ne može primiti nove projekte, nove prijedloge, kako se ne može razvijati i da je i sama Vlada otvorena za sugestije. Stoga ovu priliku i ja osobno doživljavam kao mogućnost da već postojeće nadopunimo i poboljšamo, da prilagodimo posljedicama pandemije i potresa. U tom pravcu želim istaknuti i konkretne projekte koji su predloženi prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. da ne širimo na sva područja, recimo ako pričamo o području grada Daruvara, jednog manjeg grada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ali isto tako i najljepšeg malog grada u kontinentalnoj Hrvatskoj to su 4 projekta. Razvoj infrastrukture u poduzetničkoj zoni Dalit, znači nešto što ide prema oporavku gospodarstva, novim zapošljavanjima, ostanku mladih ljudi na tom području u iznosu nešto manje od 4 miliona kuna. Uređenje Centra za rješavanje kriznih situacija Petrov Vrh, projekt koji se priželjkuje u tom gradu već niz godina, sa 4 miliona 730 tisuća kuna. Izgradnja Učeničkog doma u Daruvaru, sa 30 miliona kuna koji je u operativnom programu Vlade RH te izgradnja novog bolničkog stacionara u Daruvarskim Toplicama za 70 miliona kuna koja je direktan projekt koji i dalje razvija Daruvarske Toplice kao vrhunsko lječilište kao regionalno središte znači zdravstvenog turizma, rehabilitacije nešto po čemu smo stvarno poznati. A meni evo ne preostaje nego na kraju da stvarno zahvalim svima onima koji su radili na ovom nacrtu programa, naravno i ministarstvima, svim ostalim stručnjacima, ali ovim putem pohvaliti i sve one koji su na pojedinim programima radili na područjima općina, gradova, znači općinskih, gradskih službenika preko gradonačelnika i župana jer unutra su već projekti koji su se mjesecima pripremali da budu, da povuku sredstva iz EU.

Potpredsjedniče sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege, dakle Hrvatska je uz Grčku ako gledamo po glavi stanovnika zapravo članica koja je dobila najviše sredstava ili će zapravo dobiti iz Europskog fonda za oporavak i otpornost RRF-a. I to zapravo razgovaramo o 6,3 milijarde EUR-a da tako kažemo bespovratnih i još mogućnost 3,6 milijarde EUR-a uz brojne zajmove i garancije. No, da budemo sigurni iako nisam Friedmanovac ali besplatnog ručka nema, moramo znati da se EU nazovimo to tako zapravo zadužila pod dobrim uvjetima se eurobonds tj. zapravo sa euroobveznicama, a i Hrvatska će zapravo ta sredstva morat vraćati, vidjet ćemo u kojima omjerima i vidjet ćemo zapravo koliko će to iznositi u budućnosti naših sredstava iz proračuna. E sad, predsjednik Vlade se dakle naravno što je njegovo pravo pohvalio da je zahvaljujući upravo, a reći ću sposobnošću i njegovom intervencijom Hrvatska ta koja je dobila najveći dio novca, no međutim ipak postoji nešto što se zovu određeni indikatori. A jedan od tih indikatora i o načinu raspodjele novca vam je zapravo bila stopa zaposlenosti, tj. nezaposlenosti tj. uključenosti aktivnog stanovništva ukupnoj participaciji rada 2015.-2019. i naravno ugroženost Covid pandemijom. Zato jer smo najlošiji u EU, dakle to ne ovisi o reći ću nekim sposobnostima, nesposobnostima bilo kog premijera nego zapravo ovisi o nekim činjenicama, a ono što sam i napomenuo danas, predsjednik Vlade ipak već šest godina upravlja ovom državom, dakle to je i njegov rezultat. E sad ono što je zanimljivo, opet ga citiram dakle Andrej Plenković kaže da je ovo „plan oporavka je u biti alat za reformu i transformaciju te da treba pridonijeti povoljnoj strukturi učinkovitosti gospodarstva“, pa kaže Andrej „da Vlada ide u trokorak“ Prvo će koristiti ova sredstva zatim kohezijska, a onda vjerojatno ako će bit potrebno i ostatak sredstava koji su zajmovi garancije u iznosu od 3,6 milijardi eura. Međutim, ako mi promatramo kompletan aranžman koji se Hrvatskoj nuđa, možemo zaključiti da su to recimo dodatna sredstva povrh onih iz kohezijske politike i onda bi cilj Vlade bio da ta sredstva koristi za ono što su namijenjena, a to je oporavak u prvom redu gospodarstva, a onda i otpornost i gospodarstva i države, dakle i javnog sektora za buduće krize. Pristup koji ja ono iako je politika stvar dojma najčešće ovdje vidim, to je bitno je da dođu sredstva, odlično ne moramo ništa dodatno ulagati, izvrsno, ne moramo ih ni vraćati, što kažem da nije točno. Idemo sad prvo koristiti ova sredstva pa idemo koristiti bespovratna sredstva pa ajmo vidjeti što možemo financirati što nismo financirali, no međutim taj pristup ne osigurava dugoročno niti otpornost, niti oporavak, a nit tranziciju hrvatskog gospodarstva. I mi ćemo danas ovdje, tj. vi ćete danas ovdje tko još nije raspravljao cijelo vrijeme raspravljati, ali zapravo utjecaj na sadržaj ovog dokumenta neće bit. Dakle, imate jednu dobru knjigu koja se zove „Besmisleni poslovi“, tako da ćemo mi vjerojatno danas svi biti u nekom besmislenom poslu. Dakle, plan je više-manje izrađen, svi akteri društva su više-manje kao što vidimo nezadovoljni, osim Vlade, a naša tema je danas informacija o sažetku plana, pasivni smo promatrači baš kao i gospodarstvenici i ostali, nazovimo ih dionici društva.

E sad ću citirati čak i premijerovog savjetnika za gospodarstvo koji je mahao s onim materijalom danas ujutro oko 11 vjerojatno, kaže on da tek slijedi procjena koliko će provedba plana utjecati na gospodarstvo.

Znači ako ubacite kapital i rad u neku mogućnost A dakle vi gubite mogućnost ulaganja u opciju B, što znači da će vam faktori proizvodnje ostati zaključani, a ovo što sam ja vidio je ulaganje u infrastrukturu, a tu su vam stope povrata jako, jako duge, 20, 25 godina, a ponavljam, ovo se zove plan oporavka gospodarstva. I koji smjer ja ovdje iščitavam? Koje su posljedice toga? Ajmo promatrat svi šta se događa sa cijenom građevinskog materijala u Hrvatskoj, da li će ona ostati ista ili je već počela rasti? Vrlo jednostavno, ona je počela rasti. I koja je još ovdje žalosna činjenica?

Ok, znači do kraja travnja ovaj dokument ide na uvid Europskoj komisiji i Vijeću, znači imamo neke pro forme javne konzultacije pet do dvanaest, eventualni komentari isključivo kozmetičke naravi će biti, tako da mnogi neće ni komentirati što o njemu piše ni davati neke ozbiljne komentare što je zapravo krivo. E sad, sam sadržaj teksta, dakle to je jedna i poruka društvu, dakle Vladi smo važni samo mi kao Vlada, za društvo apsolutno nevažno. Dakle, Bruxelles je dao nama novac, mi napišemo neki dokument koji će u konačnici proći, nemojte se tog bojati. To je strogo administrativna forma koja će bit zadovoljena, birokratski će ona proizaći, imamo malo metodu copy-paste dakle kopirali smo iz prethodnih dokumenata, pa smo to malo pejstirali u ovaj dokumenat, imali smo lošeg redaktora. Dakle, u jednom dijelu dokumenta imate one ekonomske nebuloze o kojima sad neću pričati, a u drugom dijelu dokumenta imate recimo, recimo kod Ćorića to je fenomen, dakle imate dobro definirane ciljeve koje se tiču energetike, ono sa postocima, a s druge strane opet imate opet u njegovom resoru što se tiče zaštite okoliša tj. otpada nemate ciljeva, znači iz istog ministarstva. Recimo HEP ima dobru službu, pa HEP odradi dobro posao, ovi drugi nemaju pa ne odrade dobro posao, dakle copy-paste. I još nam se pojavljuje taj naš mitski dokument od 700 stranica, tu je mahano s njim, pa nemam pojma da li ćemo ikad to vidjeti. I sad da se vratim na ključno pitanje.

Znači 2014.-2020., Hrvatska vam je imala 12,6 milijardi EUR-a, a po podacima da budem točan, evo dakle izvađeni 9.4.2021., piše ono spend žuto, znači koliko je Hrvatska uspjela potrošiti, točno smo na 50%

Dakle 50% nam je bila apsorpcija i sad se ja baš pitam koliko i kako ćemo mi uspjeti dakle uopće realizirati ovu mogućnost koja je vrlo važna za oporavak hrvatskog gospodarstva?

Najprije ću duboko udahnuti i reći uh, a ona krenuti. Ovaj plan premijer je predstavio znate kad? Na 1. travanj ili 1. april i to je nažalost sve što o tome treba reći. Dobro je šaliti se na svoj račun, ali radi se o jednom potpuno neozbiljnom pristupu i jednom ozbiljnom poslu. Od prošle godine upozoravam i pitam se kad ćemo plan konačno vidjeti u saboru? U srpnju je naš premijer Plenković obećao da će ga predstaviti saboru do kraja godine. Obećanje je kao i uvijek bilo lažno. Sabor je mjesto gdje ste izabrani g. predsjedniče vlade i vaša nesposobnost da pokažete elementarno poštovanje prema najvišem tijelu ove države i predstavništvu građana je sramota i za to nema blaže riječi. Niste se imali potrebe konzultirati niti sa zakonodavnom vlašću niti s građanima o tome na što treba potrošiti 6,3 milijarde bespovratnih EUR-a i još 3,6 milijardi zajmova iz Mehanizma za oporavak i otpornost, ukupno 75 milijardi kuna. A onda ni to nije dosta bezobrazluka, pa nam se soli pamet o tome da to što sad raspravljamo u saboru o Informaciji je zapravo vaša dobra volja. Prigovarate da opozicija nije dala konstruktivne prijedloge, kao da je to posao opozicije, sami ste htjeli biti vlada, pa onda treba preuzeti i odgovornost. Kao da biste uopće pitali za nečiji prijedlog i kao da biste išta tuđe prihvatili. Hvale se vaši jurišnici g. Plenkoviću tu po saboru da smo dobili najviše u odnosu na BDP. Pa naravno da smo dobili najviše kad smo najlošiji. To stvarno nije nešto čime se pametni ljudi hvale. I onda šlag na tortu. Počeli ste nas opet učiti kako se voli Hrvatska. HDZ je uvijek svoje promašaje i gluposti skrivao učeći druge kako se voli Hrvatska. Ja stvarno mislim g. predsjedniče vlade da vaši stranački kolege koji su se pobojali da ćete vi nešto promijeniti u stranci mogu mirno spavati. Zaista nemaju razloga za brigu. Ta besramnost je zapravo nevjerojatna. U mnogim europskim zemljama premijeri su od jeseni počeli predstavljati planove, g. Plenkoviću vi ste svoj odnijeli u Brisel, raspravili ga s nekim svojim europskim i stranačkim kolegom i to je to. Svojim građanima ga ne želite pokazati, ali na vašu nesreću i iz sažetka se jasno vidi da se radi o lošem dokumentu. Kad ga čovjek otvori počne kašljati koliko prašine ima na prastarim projektima koji ste u njega ugurali. Kao da ste skupljali projekte koji su godinama skupljali prašinu u pojedinim ladicama stolova ili ormarima i onda rekli eto izvukli smo iz naftalina izvučene ideje, one su sad zelena i digitalna tranzicija i pola će ići na gospodarstvo. Mogli ste se barem pogledati i ugledati na tranziciju kako rade neke zemlje koje su uspješnije od nas. Referirat ću se samo na 6 milijardi kuna za obnovu jer istovremeno velika nada, naš ravnatelj Fonda za obnovu je izjavio da ne zna hoće li potrošiti i ovih 600 milijuna EUR-a iz Fonda solidarnosti koji se već mjesecima negdje od sredine prosinca kisele na računu vlade, a od obnove niste jednu ciglu pomaknuli. Još malo pa će od potresa koji je zadesio Grad Zagreb proći 13 mjeseci, niti jedna jedina opeka nije pomaknuta u smislu cjelovite obnove i tu svaka nada da će se ovaj plan koji se zove Plan oporavka i otpornosti zaista krenuti i primjenjivati. Pametna zemlja, jasno iz ovih nedaća vidi koji su joj problemi i predvidi način na koji će izaći iz tih problema, ali nažalost bojim se da ćemo priliku propustiti. Prilika za Hrvatsku je velika, ali kad ju jedanput propustite grešku će puno generacija koji slijede trpiti.

Hvala, zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem i službama Dakle, evo o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti govorila sam nešto i na Odboru za financije, nešto malo i jutros na Odbor za znanost. Na Odboru za financije ušli smo u veliku polemiku oko toga dakle da mi oni, mi koji kritiziramo ovakav Plan, koji općenito kritiziramo poteze Vlade, volimo li ili ne volimo Hrvatsku, nisam htjela dakle da se Odbor završi sa mišlju dakle onih koji kritiziraju da ne vole Hrvatsku. Mislim, evo, pozivam svih da zaustavimo se i prekinemo, odnosno uglavnom vladajuću većinu da prekine sa tom retorikom da onaj koji kritizira ne voli vlastitu zemlju. Upravo zato što kritiziramo, upravo zato što nam je stalo, zapravo, kritiziramo i ono što je loše nastojimo popraviti. Dakle, nacionalni plan, odnosno Informacija o skici nacrta Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, o tome dakle danas razgovaramo, ne o samom Planu, već o skici nacrta. Zašto nismo dobili cijeli Plan na uvid, već evo, ovako smo ga vidjeli, kako je netko rekao, kao da nam se ukazala Gospa u Međugorju, vidjeli smo ga ovako izdaleka i vjerujemo evo, da postoji tih velikih 700 strana tog dokumenta, zašto najviše predstavničko tijelo, zašto zastupnici u Saboru nisu zaslužili da vide svih 700 strana dokumenta i da onda možemo na nekakav relevantan način i komentirati i davati kritike na taj dokument, evo, ostaje nejasno. Svi se pitamo, ali nismo zaslužili odgovor. Isto tako, postavila sam pitanje premijeru, zašto smo, odnosno hvale se, hvali se premijer, hvali se Vlada da smo dobili najviše sredstava u odnosu na BDP u odnosu na sve ostale zemlje, dakle Hrvatska je dobila najviše. U krugu smo zemalja Bugarska, Grčka, Portugal, Slovačka, a pri dnu te ljestvice, one zemlje koje su dobile najmanje su Švedska, Austrija, Nizozemska, Njemačka, Danka, Irska, i najmanje, Luksemburg. Zašto nismo u društvu Danke i Irske već smo u društvu Bugarske i Grčke? Dakle vrlo je dobro da smo dobili, uopće ne komentiram tome, dobro je da smo dobili ovoliko sredstava, ali zašto smo u tom društvu, ajde, upitajmo se.

Dakle ja bi volila, ne znam za vas, ali ja bi volila da smo nakon 30 godina vlastite zemlje, da smo među, u društvu Irske, u društvu Danske, pa da nam ne treba toliko novaca, ali evo, očito nam treba da sustignemo druge zemlje u Europi, treba nam ovoliko novaca i evo, odlično što smo ih dobili. A to evo, za vas znači evo, ne znam, ne volimo svoju zemlju pa smo eto, ljuti što imamo ovoliko novaca. Ne, nije to tome tako, drago nam je što smo dobili ovoliko novaca, ali nam nije drago da nam ti novci ovoliko trebaju jer su, razlog je zapravo naše opće ekonomsko zaostajanje, veliki zapravo pad radi ove Covid krize. Ono što je primjedba Udruga poslodavaca, to je da oni kao socijalni partneri nisu sudjelovali u izradi ovog dokumenta. Nekoliko, čini mi se, samo 2, 3 sastanka koji su bili zapravo nekakva pokazna prezentacija, ne mogu se označiti kao konzultacije i suradnja na izradi ovog dokumenta. Ne znamo kako će se raspodijeliti novac između javnog i privatnog sektora jer je i u ovoj komponenti gospodarstvo i zelena tranzicija čija je alokacija 54% tu su zapravo ključne riječi energetska tranzicija, prometni sustav, gospodarenje otpadom, vodno gospodarstvo, dakle ponovo govorimo o javnoj infrastrukturi. Javna infrastruktura, javni sektor, koji je u nas, je li, pod kontrolom politike u kojem vlada korupcija, klijentelizam, na kraju su i uzrok siromaštva cijele države. Dakle što ćemo na kraju dobiti?

Sada je na redu gđa. Vesna Vučemilović koja će govoriti ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Kao što sam danas već rekla, ne volim se ponavljati, ali možda i nije loše. Mi naravno, danas raspravljamo o dokumentu koji u biti nismo vidjeli, osim što smo ga vidjeli onako na udaljenosti par metara, pokazao nam je gospodin, on je očigledno za uski krug odabranih ljudi i cijeli taj dokument je u biti rađen u jednoj atmosferi tajnosti. Ne znam zašto je to bilo tako, pa svima nam je u interesu da napravimo što kvalitetniji i što bolji dokument. Možda će nam se opet prigovarati što nismo dali nekakve inpute, ali na što da damo inpute? Na sažetak? Ako nemamo cjeloviti dokument, teško je dati uopće i primjedbe. Možemo se osvrnuti, činjenica je da Vlada očigledno nema povjerenja u nikoga, osim u provjerene činovnike, u birokratski aparat koji će onda opet postali armiji činovnika u institucije EU jer oni valjda znaju bolje što je dobro za Hrvatsku i što treba Hrvatskoj od uglednih ekonomista, poduzetnika, strukovnih udruženja koji žive i rade ovdje u Hrvatskoj i koji vole Hrvatsku jer da ju ne vole i da nije tako, već bi odavno odselili jer mogu birati u kojoj će državi živjeti. Sažetak je poprilično općenit, budimo realni i prepun je onog što piše već u dokumentima koje smo nekoliko puta imali prilike čitati što u dokumentima koji dolaze iz EU-a, a što u raznoraznim strategijama koje su uostalom i bile osnova za ovaj sažetak a valjda onda i za cjeloviti dokument. Koliko su neke stvari koje su važne u EU primjenjive na RH, to se najbolje vidi u principu iz pokazatelja postojećeg stanja gdje smo mi gotovo u svim područjima ispod prosjeka EU-a. Ono što je u ovom dokumentu dobro je rečenica iz zaključka koja kaže „I ova je kriza još jednom ukazala na ključne strukturne slabosti domaćeg gospodarstva kao i na potrebu za unaprjeđenjem kvalitete institucija i javnih politika“ Tu se svi slažemo. Ali, već kod toga kako bi se taj problem trebao riješiti, ode autor u zavjetrinu državnog intervencionizma pa tvrdi kako se očekuje da će javne investicije u narednom razdoblju generirati više stope rasta te istodobno ojačati potencijal rasta čitavog Znači i dalje je naglasak na javne investicije kojih u ovom dokumentu mada u naznakama, ima napretek. Željeznice, vodovod, kanalizacija a moj apsolutni favorit je izgradnja nove skele Križnica u općini Pitomača. Ako me niste dobro čuli, u pitanju je skela. Ako nam skela ne digne stopu rasta u 21. st., e onda smo stvarno u problemu. Kao da će nam vodovod i kanalizacija otvorit nova radna mjesta. Mislim da neće. Dok se dovede voda i kanalizacija do svakog mjesta, više neće biti ljudi koji će se moći prikopčat na tu mrežu koja se širi a ovi što ostanu, plaćati će vodu nekoliko puta skuplje nego što je to sada. Ako niste primijetili kolegice i kolege, ljudi odlaze. Dok mi kopamo, cijele porodice se sele i odlaze u neke druge države živjeti i raditi. Moram postavit pitanje tko će se voziti tim vlakovima, tim autoputevima koje smo izgradili a veći dio godine nam zjape prazni? Pogledajte samo koliko vozila prođe Slavonikom, pogledajte malo taj podatak, vidjet ćete porazne brojke. Ta cesta zjapi prazna kao i okolna sela a možda bi setom cestom netko i vozio kada cestarina ne bi bila suludo skupa za lokalno stanovništvo. Ono što posebno zabrinjava je naznaka koja se nadzire kroz ovaj sažetak a to je da će država majka distribuirati sredstva podobnima i kreirati pobjednike i gubitnike na tržištu kroz bespovratna sredstva. To kao da je pisao iz Radničke fronte, pa sam uvjerena da je gđa. Peović uživala dok je čitala ovaj dokument. Do kraja ove godine ili početkom iduće, iz plana za oporavak trebalo bi stići oko 900 milijuna eura ili 6,7 milijardi kuna. Ukupno se radi oko nekih 49 milijardi kuna. U isto vrijeme, hrvatski građani u hrvatskim bankama imaju 220 milijardi kuna štednje. Radi se o iznosu koji je značajno veći od ovog oko kojeg se digla tolika graja i galama pa moram postaviti pitanje kako to da mi našim stanovnicima ne nudimo dionice brojnih tvrtki u državnom vlasništvu a ima ih preko 300? Zašto se recimo Ledo prodao u paketu i znam, odmah ćete mi reći, to je privatna tvrtka ali dajte me malo podsjetite, tko je ono pisao lex Agrokor? Da nije gđa. Dalić koja sada vodi Podravku a bila je ujedno i konzultantica pri izradi Nacionalne razvoje strategije? Ili ste možda mislili da smo zaboravili aferu Borg u kojoj su konzultantima plaćeni milijunski iznosi? Ako pogledamo Nacionalni program reformi za 2021. g., opet se ponavljaju iste fraze kao i u ovom dokumentu i ono što nedostaje a to je jasna alokacija sredstava po korisnicima. Ulaže se u infrastrukturu a interesantno je da je to naglašeno i u djelu koji se odnosi na znanosti i istraživanje. Znači, gradit ćemo škole, vrtiće i studentske domove. Nije ni to loše ali neka mi netko objasni kako će izgradnja studentskog doma pomoći podizanju kvalitete visokog obrazovanja? To će zasigurno povećati dostupnost obrazovanja svim stanovnicima neovisno o socio-ekonomskom statusu ali uistinu nema apsolutno nikakvog učinka na kvalitetu obrazovnih programa visokoškolskih ustanova. Slično je i u djelu koji se odnosi na zdravstvo, opet još malo objekata a već sada imamo dovoljno praznih objekata po manjim mjestima koji zjape prazni jer nema liječnika, nema stomatologa, nema tko raditi na brojnim aparatima koje smo kupili. Ono što moram pohvaliti, dio je koji se odnosi na poljoprivredu. Jedino sumnjam da će se i to provesti kako treba jer i kada je nešto dobro, ova Vlada je u stanju u provedbu to odvesti u pogrešnom smjeru. Sadržajno, taj dio je dobro oblikovan, ali iznos je daleko manji od iznosa koji je npr. za pravosuđe u kojem su opet građevinski radovi, izgradnja Trga pravde. Kako će na reformu pravosuđa utjecati činjenica da će svi suci, odvjetnici, službenici itd., biti samo na jednom mjestu na Trgu pravde? Možda će nekom novom Zdravku Mamiću biti još lakše potkupiti suce kada su na jednom mjestu. Ići će brže. Nema više hodanja od jedne zgrade do druge. Iskreno, očekivala sam ipak malo više od ovog dokumenta o kojem ovisiti budućnost generacija koje dolaze. Možda da smo imali na uvid cjeloviti dokument, moje razočaranje ne bi bilo ovakvo. Ali možemo ga vidjeti samo na pristojnoj udaljenosti i kao što bi u audiciji reklo, „može ali iz moje ruke“ Domovinski pokret kao odgovorna stranka ne može ovo podržati jer je to još samo jedan u nizu dokumenata vrlo upitne provedbe, a iskreno, ne znam ni što bi trebali podržati. Dobili smo Informaciju o sažetku, cjeloviti dokument nismo vidjeli, pa i ova rasprava polako postaje nekako bespredmetna, ali i ovo što smo vidjeli u naznakama, uvjerava me da ćemo imati još manje tržišne ekonomije, još više utjecaja države koja će gušiti slobodno poduzetništvo i to mi se nikako ne može svidjeti niti to možemo podržati.

uvažene zastupnice i zastupnici. Evo, ja sam pustio da određeni broj izlagača, odnosno predstavnika klubova kaže svoje, pa bih samo eto, nekako, zaokružio do sada dio rasprave. Ono što želim reći je da smo čuli pro i kontra argumenata, kritika, pohvala s jedne strane i nekako stičem dojam da bi mogli reći u jednom dijelu, kritike idu na način da svi skupa možemo, odnosno pojedinci, ne možemo napraviti ništa, ali svi zajedno možemo zaključiti da se ništa ne da napraviti ili nešto sličnoga, jer kad imamo nekakav dokument koji je cjelovit, onda ćemo ga raščlaniti, raskasapiti do kraja pa ćemo se onda boriti oko svake rečenice, onda ćemo reći zašto nije dato nešto u sažetom obliku nego je tako opširno napisano, sad kad se daje u sažetom obliku, kad se daju naglasci na to gdje će se alocirati određena sredstva, sad to opet nije dobro. Ja mislim da je u principu razlika između ovog dokumenta koji je ovdje predstavljen, bez obzira što su, naravno tu unutra i sadržani neki elementi koji su već i ranije bili diskutirani, ali sjetite se, ja mislim da i u ovom Domu puno dokumenata bilo raspravljeno i reformskih i nekakvih drugih koji su imali jednu jedinu manu. U ovom trenutku, ovo je prvi jedan reformski program koji je utemeljen na financijama i na sredstvima koja su potrebna da bi se određene reforme mogle provesti. Mi možemo svi razgovarati o reformi obrazovnog sustava, o tome da bismo željeli ovakav ili onakav obrazovni sustav, da bismo željeli da su djeca bolja po rezultatima na natjecanjima, da nam je visoko školstvo usmjereno u onom dijelu proizvodnje vrhunskih stručnjaka, modernih tehnologija, ali i svih ostalih područja, međutim, da bismo to sve skupa to napravili, da bismo došli do toga, moramo imati nekakav novac, mi moramo osigurati djeci da mogu ići u škole na način da idu u jednoj smjeni, a u školama borave u cjelodnevnoj nastavi, da povećamo onaj broj sati koji su potrebni kako bi oni stekli ona znanja i preduvjete koji ih onda iz ovih osnove škole prebacuju u srednju školu i kasnije na visokoškolske institucije i rezultiraju konačno usvojenim znanjima, vještinama i ishodima potrebnim za život, a i za nekakva buduće izazove koji ih čekaju u životu. Tu smo u ovom području naravno, predvidjeli i zato je to dokument od posebno, čini mi se, važnosti, barem što se obrazovanja tiče, 15% mogućih sredstava, što je prilično veliki iznos, iako ja naravno da bih ja kao ministar znanosti i obrazovanja bio zadovoljniji da je on i daleko veći, ali je ovaj to jedino što je bilo moguće u ovom trenutku izbalansirano napraviti i staviti ciljane naglaske na pojedine sustave. Osigurati predškolske institucije da sva djeca u Hrvatskoj mogu ići u predškolu, koja postaje obavezna, da mogu ići u jednoj smjeni, da mogu povećati broj sati i time biti uspješniji na, u stjecanjima znanja i usvojenim vještinama. Jednako tako, da možemo opremiti škole do one razine koje, na kojima se treba zasnivati moderno obrazovanje. Isto tako, kad se govori o visokom školstvu, naglasak nije stavljen na nešto općenito, na nešto unaprijedit ćemo, nego dapače, vrlo ciljano, na digitalnu, digitalizaciju visokog obrazovanja, koja je u konačno u proteklim nekakvim vremenima, a što smo identificirali, bila na neki način zapostavljena, a to se pokazuje koliko je to važno i u ovim epidemiološkim situacijama koje nisu zahtjevne. U području istraživanja i razvoja, ponovno je naglasak stavljen u više-manje na onaj dio koji može osigurati zamah i gospodarstva, dakle na aplikativne znanosti, na istraživačke znanosti, na start-upove i sl., međutim, isto tako nije zaboravljen ni onaj dio koji se odnosi na društveno-humanističke znanosti, mislim da je bilo rečeno i da je interdisciplinarnost na određeni način zapostavljeno, nije. Postoji rečenica koja vrlo konkretno kaže da će omogućiti razvoj karijera i istraživača i razvoj bez nepotrebnih administrativnih kriterija koji sprječavaju interdisciplinarnost i to time doprinijeti naravno, [[Upadica: Vrijeme, oprostite, vrijeme.]] razvoju i okupljanju.

Nemojte otić, nemojte otići, evo, imate dosta replika pa onda ćete moći nastavljati. Samo da vas izvijestim da nakon replika, kad ćemo iscrpiti replike, 10 minuta epidemiološke pauze. Zahvaljujem se. Evo, poštovani ministre, jedno od reformi, jedno od vječnih reformi ove države koju ste naveli i ovdje je strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja. Evo provodimo je već nekih 20.g., jedini problem je što se nije dogodilo. I sad ono što mene zanima je da u reformi imamo strukturnu reformu sustava odgoja i obrazovanja, pod investicijama imamo isključivo investicije koje se tiču kapitalnih ulaganja u škole, izgradnja i dogradnja, rekonstrukcije itd.

Kurikularna reforma se provodi i dalje, dokumenti se izrađuju, samo zbog ja bih rekao ipak pandemije i prelaska učenika sa jednog oblika nastave na drugi ona je na neki način ispala iz fokusa javnosti ili interesa i neke druge teme su očito prekrile taj segment. Dakle, radi se, provodi se i slijedeće godine bit će i ovih završnih par razreda prevedeno u sistem po novom obliku izvođenja nastave sukladno kurikularnim dokumentima. Radi se naravno i priprema provjere, ono što smo bili obećali znanja učenika i kvalitete dosada napravljenih promjena, međutim ponovno imamo određeni problem sa pandemijom i slično, ali to nije predmet ovog dokumenta nego je predmet nekih drugih dokumenata koji se itekako i dalje rade. Hvala lijepa. Poštovani g. ministre, kao što ste i sami rekli, dakle ova komponenta obrazovanje, znanost i istraživanje je jedna od 6 komponenti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i na nju se odnosi kao što ste i naglasili negdje oko 15% dakle ukupnih sredstva, to je negdje oko 7,5 milijardi kuna. Ova komponenta ima dvije bitne potkomponente, jedna je od njih dakle reforma obrazovnog sustava odnosno sve ono što se odnosi na strukturne reforme u odgojno obrazovnom sustavu. Mene zanima srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih s obzirom na činjenicu da gimnazijske programe nama trenutno pohađa negdje oko 30% učenika što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek zemalja članica EU, negdje prosjek je otprilike 52%

Hvala lijepa na pitanju. Da u pravu ste cijenjena zastupnice apsolutno. U Hrvatskoj struktura je negdje oko 30% djece ili učenika upisuje gimnazijske programe, a ostali dio najčešće odnosno ne najčešće nego gotovo svi ostali upisuju neki oblik strukovnog obrazovanja.

Međutim, s ovim odnosom ne bi smjeli biti zadovoljni. Program koji je ovdje predstavljen u segmentu srednjoškolskog obrazovanja upravo ide za time da se formiraju centri visoko opremljeni novim pomagalima i načinima poučavanja da bi se dodatno privukla naravno djeca u ovaj strukovno obrazovanje jer samo izvođenje strukovne nastave nije, nije cilj da oni nastavljaju dalje u prvom redu na visoko školskim institucijama već da steknu obrazovanje i krenu na tržište rada, a samo u nekim posebnim varijantama odnosno sukladnim zanimanjima je, tako je inače uobičajeno u svijetu, oni nastavljaju dalje na visoko školskim institucijama dok gimnazijski programi ih u prvom redu kvalificiraju za, za sveučilišta.

Hvala potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre, pa ja bi se dotaknula još jedanput lošeg sustava predškolskoga odgoja. Naime, već dugi niz godina u osječkim vrtićima, osječki vrtići su kratki za 5 vrtićkih i jednu jasličarsku skupinu, znači to su podaci iz 2020.g., pretpostavljam da će isti podaci bit i ove godine nakon što završe u svibnju natječaji za upis. U vrtićima je skupina po prosjeku djece 23 dok je jasličara po skupini od 15 do 20 po jednoj odgajateljici u smjeni. Da li razmišljate, da li ćete rješavati taj problem i kada, u kojem periodu?

Dobro, ova vaša pitanja su djelomično sadržana u ovom dokumentu o kojem danas govorimo. Ja sam spomenuo da ovaj plan reforme obrazovanja pretpostavlja i izgradnju vrtićkih kapaciteta samim tim što zadnja vrtićka godina ili godina prije upisa u osnovnu školu postaje obavezna predškolska ili ako hoćete nulta godina i onog trenutka kad tako nešto, kad pristupite takvom obliku obrazovanja onda morate osigurati te kapacitete na razini kompletne države. Kad se razgovaramo o grupama, o problemima koji se nalaze u predškolskom odgoju, to je dosta kompleksno pitanje i razgovarat ćemo u kontekstu izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju, pogotovo predškolskom jer znadete da je to u ingerenciji lokalne uprave i samouprave i tu se trebaju napraviti određeni pomaci kako bi se to harmoniziralo. Zahvaljujem. Poštovani ministre, rekli ste na početku kako uvijek su kritike ako je dokument opširan, onda zašto nema sažetaka, ako je sažetak, zašto nemamo opširan dokument, možda je rješenje da imamo zapravo i jednu i drugu verziju. Da vidimo i cijeli dokument kojega sad ne vidimo i ovakav sažetak, to je samo onako primjedbica jedna jer kaže se prva radna verzija ovog dokumenta čak je bila na 120 milijardi kuna pa je onda rezanjem u dogovorima sa Europskom komisijom, došlo do 49, no dobro. Kao što sam rekla jutros na odboru, u djelu ovom znanosti i obrazovanja nemamo zapravo što prigovoriti, osim toga je li, gdje su ljudi, gdje je i cjelovita kurikularna reforma, uvijek smo imali prije toga dobre stvari napisane na papiru, no nekako štekamo u implementaciji, znamo još evo kad se govori o jednosmjenskoj nastavi, još je davno ministar Primorac spominjao 2008. čak u državnom pedagoškom standardu tada usvojenog Saboru, bilo je predviđeno u svakoj školi i bazen. Hoću vam samo reći da u slučaju ovog dokumenta i onih nekih ranijih dokumenata, iza ovoga stoji konkretna financijska sredstva kojima se upravo ovo što je ovdje napisano, može ostvariti i to je bitna, bitna razlika između želja i mogućnosti. U ovom slučaju imamo želje koje su dobro usmjerene i financijsku podlogu da se one mogu zaista i realizirati. Gđa. Vučemilović. Poštovani ministre, ja bih vas najprije pohvalila jer ste uspjeli ove školske godine jedan preko 70% vremena u školi, držati djecu u školi a ne na online nastavi i mislim da je to dobar put, stoga iskreno kao i netko tko radi u sustavu visokog obrazovanja, moram reći da mi se ne sviđa taj dio digitalizacije u sustavu visokog obrazovanja jer svi znamo da je takav način izvođenja nastave na neki način nužno zlo koje eto, prisiljeni smo u ovim okolnostima ali ne vidim to kao budućnost ni osnovne ni srednje a ni na fakultetima.

Da, deficitarna zanimanja su upravo ova zanimanja gdje se znanja stječu u strukovnim školama i to je upravo i razlog zbog čega pokušavamo ta zanimanja atraktivnijima, a ovaj dio koji se kasnije regrutira u studentsku populaciju, pokušati generirati iz gimnazijskih programa. Kad govorimo o digitalizaciji, ovo je samo jedan od zbirnog naziva digitalizacije visokog obrazovanja, ali ne ono podrazumijeva samo jedino i isključivo kupovanje nekakve hardverske opreme koja će biti instalirana ili podijeljena ili kako god već hoćete visokim učilištima nego podrazumijeva i pojedine digitalne alate i izdavanje digitaliziranih visokoškolskih diploma, opremanje posebnih kabineta i jednako tako treninge i na neki način cjeloživotno obrazovanje učitelja za izvođenje online nastave i tome slično, [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] dakle, to je puno širi pojam nego puki hardver. Poštovani ministre, jedna od najvažnijih stvari za svako društvo, za svako gospodarstvo je naravno i da postoji obrazovani građani koji će time postati i obrazovani zaposlenici i radnici. Tako da sigurno su poražavajući oni podaci koji znamo za Hrvatsku, da na razini EU-a 11% ljudi sudjeluje, odraslih osoba u obrazovanju, u Hrvatskoj trostruko manje, 3,5% To pogotovo govorimo sada kada smo nažalost zbog različitih situacija, imali smo veliko iseljavanje, došlo je do kao posljedica toga i do smanjenja nezaposlenosti iako je u nekim dijelovima hrvatska nezaposlenost visoka. Ali bez obzira na to, vidim da nam fali radne snage koja, fali nam jednostavno, fali u određenim segmentima gospodarstva, fali obrazovanih radnika. Nadam se da je ovo nešto čemu ćete posvetiti pažnju i da će to obrazovanje starijih osoba odnosno odraslih osoba napredovati i tu ne mislim samo na nezaposlene nego i na one koji već rade a možda bi se htjeli prekvalificirati. Dapače, cijelo jedno poglavlje ovdje se i odnosi na cjeloživotno obrazovanje koje možda u kontekstu nekakvog općeg poimanja, nije cjeloživotno obrazovanje ili prekvalifikacija nekoga sa jednog zanimanja na drugo nego je to de facto školovanje i praćenje svih trendova u određenoj struci kroz nekakav vremenski period i tu trebamo naravno napraviti puno više, plus naravno i mogućnost prekvalificiranja bez daljnjega. Ovim programom odnosno reformskim paketom, predviđeno je upravo i usmjeravanje u određena područja, u prvom redu je to naravno tehnika, prirodoslovlje, stem područje a nešto manjim djelom u društveno humanističkom području, međutim moram reći da ovo nije jedini i isključivi alat kojim možemo i ćemo raditi reforme u ovom sustavu nego na to naslanjaju i sredstva iz ESF-a i nekih drugih programa EU-a koja moraju biti komplementarna i ovo je samo kako bismo rekli na neki način, šlag na tortu. Zahvaljujem, potpredsjedniče. Uvaženi ministre, još nekoliko riječi u odnosu naravno, vi znate da sažet i cjelovit, da to nisu suprotni pojmovi, niste spomenuli ovako kako je rekla kolegica, opširan jer i opširan tekst može bit cjelovit kao i sažetak koji je nužno da bude cjelovit, da bude konzistentan, da bude koherentan. Ipak bi me zanimalo da mi barem jedan dokument koji je ova Vlada donijela za koji vi mislite da je bio, da je cjelovit, koji je donesen u Sabor. I druga stvar, vi se svakako sjećate vremena kada su nastavnici vodili djecu na koncerte, izložbe, na predstave, plesne, operne, kazališne, u kino. Ne mislite li da bi u ovu komponentu obrazovanja bilo dobro da se na taj način spoji sa kulturom i da se omogući da ponovo djeca idu. To je sve. Mislim i vjerujem da će onog časa kad više ne bude bilo ovakve ugroze u smislu pandemije i epidemioloških mjera djeca ponovo naravno ići u vrtić i ići u kino i u kazalište. Definitivno je to potrebno i to je sigurno jedan od segmenata bez kojih je teško zamislivo da bi netko od budućih građana bio dovoljno educiran u smislu općeg znanja i kulture da bi našao svoje mjesto pod suncem u svakom društvu, a ne samo našem. No, cjeloživotno, ne samo cjeloživotno nego već i samim time promjena paradigme boravka djece u cjelodnevnoj nastavi u odnosu na ovo što imamo sada otvara prostor upravo i za ove ostale aktivnosti tome i služi cjelodnevna nastava, posjetama i kulturnih i inih prirodnih vrednota koje trebaju steći tijekom svog obrazovanja. Hvala predsjedavajući, gospodine Radin, poštovani ministre bilo koji oblik reforme koji je od 2006. od kad sam zakoračio u osnovnoškolski obrazovni sustav je najavljen, trajao je znate li koliko, koliko traje djetetu sladoled, nešto kraće. Od pompozno najavljenog HNOS-a 2006. koji je se ugasio prije nego što je zapravo i započeo, a još manji efekt na sustav kao takav je ostavio. Kurikularna reforma koja je započela, pusto prikupljanje značkica ovoga ili onoga dakle ništa sustav kao sustav iznutra promijenilo nije.

Promjenama zakonodavnih okvira gospodine zastupniče i to na različitim segmentima ne samo jednom nego čitavim paketom promjena zakonskih propisa od predškolskog, pa visokoškolskog i istraživačkog dijela. Gospođa Petir. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre ispravno ste apostrofirali da ovih 6,3 milijarde EUR-a koje imamo na raspolaganju nije sav novac koji imamo na raspolaganju da to treba gledati cjelovito sa 24,5 milijardi EUR-a koje imamo na raspolaganju u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Tako primjerice milijarda kuna za poljoprivredu u ovom programu nije jedini novac koji imamo jer imamo još 4,5 milijarde EUR-a u višegodišnjem financijskom okviru. Kad govorimo o vašem resoru ovdje je posebno apostrofirano da će se jačati bolja povezanost strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih sa tržištem rada te da će se zbog uključivanja odraslih u sustav obrazovanja izdati 30.000 vaučera. Ono što mene zanima da li mi ovog trenutka raspolažemo sa egzaktnim podacima koje su nam potrebe na tržištu rada i hoće li kad govorimo o ovih 30.000 vaučera tu biti prostora i za privatni sektor koji se bavi obrazovanjem. Sustav reforme obrazovanja ne radi razliku između društvenog i privatnog dijela obrazovanja. Dapače i one institucije koje se bave obrazovanjem odnosno imaju pravo javnosti, a u rukama su nekih privatnih institucija mogu se javljati na sredstva koja stoje na raspolaganju sa svojim programima pod uvjetima koja su jednaki za sve, za sve one koji budu sudjelovali. To je broj jedan. Ne, nemam točan i egzaktan podatak o potrebama u dijelu koji se odnosi na cjeloživotno obrazovanje. Ti se podaci naravno variraju i razlikuju ali sigurno je jedan od bitnih elemenata u izvođenju tih i nuđenju tih programa na tržištu.

Da je Vlada mogla napraviti bolji program odnosno bolji sažetak napravila bi ga. Ja sam apsolutno siguran da je moglo biti bolje, Vlada bi to i predstavila ovdje saboru u boljem obliku. Ovaj dokument pokazuje u stvari sposobnost odnosno nesposobnost ove Vlade i ovaj dokument pokazuje koje su vrijednosti koje ova Vlade cijeni. Ova Vlada cijeni vrijednosti kao što su prepisivanje starih programa, kada bismo to stavili na fakultet to bi bilo prepisivanje diplomskog ili doktorskog rada, pogodovanje pod navodnicima strateškim partnerima koji su obećali nešto sagraditi svojim novcima zato što smo im mi u nekom trenu nešto dali, a to je recimo INA, gdje je ona obećala da će iz svog kapitala sagraditi nešto što ćemo sada mi platiti, a trebala je to sagraditi zato što smo [[Upadica: Hvala.]] joj jeftino prodali našu naftu. Pa ne znam što bih odgovorio s obzirom da tu čini mi se nije bilo pitanje, nego je bilo više-manje konstatiranja. Prepisivanje, ako je netko protiv bilo kakvog prepisivanja onda sam to sigurno ja, nikada nisam ništa plagirao u životu pa tako nismo niti ovaj program. Tako da neću to komentirati na ovaj način, ali gledajte očito da nas čitav niz reformi samo učvršćuje u tome da nam je potrebna reforma obrazovanja odnosno diskusija i mene dodatno ovaj uvjeravaju u to da nam je potrebna obrazovnog sustava. Gospodin Željko Pavić. Poštovani ministre, vidim da smo se kroz vaše izlaganje zapravo i vi i gospođa Petir i ja složili u potrebama koje trebamo riješiti u školstvu u vezi radne snage koje će imati potrebu za budućnost. Radi se naime o tome da ćemo imati nova zanimanja koja će se pojaviti sa novim ulaganjima u industriju, u industrijsku proizvodnju, pojedine sektore i mi te ljude jednostavno trebamo stvoriti u školama. Nemamo ih gdje drugdje stvoriti nego moramo ih stvoriti u školama. Rekli ste i sami moramo se povezati sa tržištem rada, moramo vidjeti što je potrebno i u tom smjeru usmjeriti obrazovanje. E sad, da bismo mogli to napraviti moramo opremiti naše radionice, moramo opremiti naše laboratorije to iziskuje jako puno novaca. Moje je pitanje, da li postoji nekakav plan da se povežete sa lokalnim inkubatorima, sa poduzetničkim centrima, sa digitalnim inkubatorima, inovacijskim centrima digitalnim da bi se smanjili troškovi u ulaganje u školama? Da, naravno da postoji to je jedan od ideja u onom dijelu koji se odnosi na strukovno obrazovanje i ne samo strukovno nego dapače i visokoškolsko obrazovanje gdje ćemo maksimalno poticati i forsirati suradnju između gospodarskih subjekata i obrazovnog sustava. Postoji i program kojim će gospodarski subjekti upravo i uć u sustav obrazovanja u strukovnom obrazovanju. Treba naš visokoškolski sustav usmjeriti u to da počnu kreirati nove studijske programe, ali ne studijske programe tako da jedni jedno sveučilište izvodi potpuno isti ili slični program i da se oni svode više-manje na onaj dio koji se pa neću baš reć kopira u smislu ishoda učenja, nego da uđu u programe izvođenja nastave u području nano tehnologija i ovih vrhunskih novih stvari koje u principu možda čak u Hrvatskoj nemamo, a bit će zanimljivi u budućnosti. Nemate više replika, hvala lijepa.